Kolegice Glasovac izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče u načelu se slažemo s ovim prijedlogom iako ovo je ogroman paket zakona, međutim u tom slučaju ukoliko bismo objedinili raspravu ja vas molim da vrijeme predviđeno za iznošenje stavova u ime kluba ne bude kao prošli put 15 nego da bude eventualno 20 minuta jer zaista 15 minuta je za 7 zakona poprilično malo. U načelu nemam ništa protiv, ali bih upozorio da imamo sad već 16 klubova, znači 16 puta 20 vam je 320 minuta to traje onda beskonačno dugo, što se mene tiče može, ali ovaj, evo imamo još prijedloga, kolegice Selak Raspudić, izvolite. Naravno da je, barem veća količina vremena nužna ukoliko će se ići s objedinjenom raspravom i s time smo suglasni no načelno nismo suglasni s objedinjenom raspravom. Znali ste da imamo ovoliki paket zakona u prvom čitanju, upozorili smo da se njih sve ne može trpati u isti koš zato što je to za vas i to ministar prvi ne bi trebao dozvoliti načelno riječ o tamo nekoj apstraktnoj socijali, ako ne možemo sve odraditi danas, a mi smo spremi do raditi kasno u noć, možemo odraditi neki drugi dan i prebaciti dio zakona, ali mislim da svi dionici društva kojih se tiču ovi zakoni zaslužuju detaljnu raspravu o svakom pojedinačnom zakonu i mi se protivimo objedinjenoj raspravi. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Mi se ne slažemo sa objedinjenom raspravom naprosto iz razloga što preostaje puno premalo vremena za jednu tako važnu reformu kao što je reforma socijalne skrbi naročito kad se uzme u obzir da ovaj set zakona koji dolazi pred nas nije uzeo u obzir gotovo ništa iz javne rasprave, nije uzeo u obzir mišljenje struke, akademske zajednice i smatramo da je onda ovdje prilika da se o tome doista sustavno i analitički razgovara. Vrijeme ne može biti razlog 300 minuta, 360, milijardu [[Upadica: Dobro, ok.]] i 732 bitno je da se dobije [[Upadica: Dobro.]] ako se ikako može nešto kvalitetnije od ovog prijedloga. Može, dobro, znači, sekundu samo, znači mi ćemo morati glasovati s obzirom da imamo prijedloge ovaj da se ne ide u objedinjenu raspravu. Prihvaćam da bude onda 20 minuta u ime klubova, znači to je objedinjena rasprava i 20 minuta klubovi, o tome ćemo glasovati. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Suglasan sam sa poštovanim kolegicama da je ovo jedan ozbiljan i veliki paket zakona i da iza tih zakona odnosno iza odredbi većine ovih zakona stoje živi ljudi. Živi ljudi sa realnim, životnim problemima koji su mnogima od nas koji smo zdravi gotovo pa neshvatljivi, a realni su i stvarni su i svakoga dana ti ljudi proživljavaju te izuzetno teške probleme, te sam suglasan s time da objedinjena rasprava možda na jedan način, siguran sam da to nitko u ovoj sabornici ne želi, ali opet malo daje jedan dojam da želimo ubrzati ovaj posao samo zato da bi ne znam što otišli prije kući, mislim da jednostavno to ne bi smjeli raditi. Lijepo hvala. Slažem se sa kolegama da se radi uistinu o vrlo važnom paketu zakona, ali imali smo objedinjenu raspravu kod prvog čitanja i vrlo malo se u biti govorilo o ovim nazovimo ih tako kolokvijalno komorskim zakonima, zato ja predlažem jedno kompromisno rješenje da objedinimo prve dvije točke, znači Zakon o socijalnoj skrbi i Zakon o udomiteljstvu, a da odvojimo ovih 5 zakona koji se odnose na komore i da imamo objedinjenu raspravu opet o ovim komorskim zakonima. Znači umjesto objedinjene rasprave o svih 7 zakona da napravimo 2 rasprave jer komorski zakoni na neki način imaju veze, ali ipak su specifični i treba uvažavati položaj djelatnika koji rade u sustavu socijalne skrbi i zakone koji reguliraju njihovu profesiju.

Dobro, dakle prvo ću dati na glasovanje prijedlog da se provede objedinjena rasprava uz govore klubova u trajanju od 20 minuta. Znači po Poslovniku je, glasuje se između zastupnika koji su ovdje nazočni i većina koja bude tako će biti. Dakle, prvo dajem na glasovanje dakle da se provede objedinjena rasprava o 7 predloženih točaka i da se po klubovima govori 20 minuta. Tko je za?

Držite samo ruke da prebroje kolegice i kolege. Tko je suzdržan?

Evo sad će rezultati, dobro možete spustiti ruke, hvala vam. Da, za objedinjenu je znači glasovalo za 40, suzdržanih je bilo 3 i 5 je bilo protiv, tako da ćemo provesti objedinjenu raspravu o 7 predloženih točaka i 20 minuta govorit će klubovi. Hvala vam lijepa. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za obitelj, mlade i sport. Sada bih molio ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike poštovanog Josipa Aladrovića da predstavi navedene prijedloge zakona. Izvolite. Stanke, dobro. Izvolite. Tražim ovu stanku u ime kluba Socijaldemokrata kako bismo još jednom upozorili na moguće vrlo negativne dalekosežne posljedice onoga o čemu ćemo danas raspravljati, a za koji dan i glasati. Zašto ovako dramatično najavljujem i tražim ovu stanku? Primarno zato što se ovim promjenama koje se najavljuju unatoč nekim poboljšanjima koja su uslijedila između dva čitanja ostaje u pogrešnom smjeru, pogrešnom kursu vođenja socijalne politike u ovoj zemlji ako je uopće riječ o tome da Hrvatska ima socijalnu politiku. Socijalna politika daleko nadilazi pojam socijalne skrbi, socijalna zaštita jedna od primarnih funkcija države, riječ je o sustavu u kojem se građani i to oni najranjiviji u našem društvu nevoljeni, ostavljeni, osiromašeni, osakaćeni obraćaju svojoj državi i o kojemu treba vrlo skrupulozno i na jajima tražiti najbolji model da se zaštite prava tih ljudi. Ovo što je ponuđeno kao koncept, kao model i paradigma suprotno je svemu onome što je struka, profesija u Hrvatskoj rekla, onome što su nalazi socijalnoga rada kao znanosti, što je protivnoj praksi i tradiciji Hrvatske jer gubimo centre za socijalnu skrb ne samo u formalnopravnom smislu da oni gube svoju osobnost nego mi njih gubimo kao institucije.

Kolegice Glasovac izvolite vi. Hvala lijepa.

Dogodi se svakome. Možete mi vratiti vrijeme?

To bi bila tuga i za vas i za mene. Poštovani g. predsjedniče sabora, molim vas stanku u ime Kluba zastupnika SDP-a kako bismo još jednom razmotrili sve one negativne učinke koje će donijeti ova tzv. reforma sustava socijalne skrbi koja to zapravo nije. Zašto to nije? Prvo, ovo je reforma kojom se želi na jedan nasilan način centralizirati sustav socijalne skrbi, a ako je igdje potrebna snažna decentralizacija i snažna suradnja između jedinice lokalne samouprave, društvene zajednice u kreiranju, prepoznavanju potreba i kreiranju socijalnih usluga za stanovnike te lokalne zajednice onda je to upravo sustav socijalne skrbi. Drugo, ne pamtim koji je zakon, koji je paket zakona bio ovako agresivno protiv mišljenja struke, ali cijele, od zaposlenika u sustavu socijalne skrbi, akademske zajednice, komora, svi su protiv ovog zakona, vi na njemu inzistirate. I treće, ovaj zakon uopće ne prati i ne prepoznaje potrebe socijalno ugroženih građana u vremenu u kome živimo, ne prepoznaje potrebe i ne odgovara uslugama na iste te potrebe. I još jedna stvar, ali ne manje važna. Kod Prijedloga zakona o udomiteljstvu ponovno ignorirate činjenicu da su registrirani partneri jednako važni, imaju jednaka prava pri pristupu socijalnoj usluzi udomiteljstva. Vi ih ponovno ignorirate, ne prepoznajete ih u zakonu iako je i Ustavni sud rekao da ste ovim zakonom koji je trenutno na snazi namjerno prešutjeli jednu skupinu ljudi i na taj način uskratili pristup pravu što nikako nije u redu i na neki način da biste to trebali ispraviti vi to odbijate učiniti ovim zakonom. Stanka će biti odobrena. Izvolite. Ne znam bi li trebala tražiti stanku u ime kluba SDP-a da pomognem kolegici Glasovac ili da ostanem pri Mostu. Prvo što želim reći je da sam doista razočarana što smo ipak odlučili objediniti raspravu i da smo time poslali jednu jako lošu poruku hrvatskoj javnosti da mi možemo tako u čuture u jednoj bačvi raspravljati upravo o najranjivijim i najosjetljivijim članovima našeg društva koji zaslužuju našu posebnu pažnju koja bi trebala biti jedno i ogledalo razvoja demokratskih procesa u RH. Nažalost, to kod nas očito unatoč prigovorima u prvom čitanju ostaje trećerazredna tema koja će se raspraviti u jednom danu, a onda idemo dalje i stavit ćemo kvačicu na ono što bismo trebali nazivati što je izuzetno ozbiljan proces reformom sustava socijalne skrbi. Nemojmo se lagati, svi znamo što se dogodilo. Imali smo na žalost izrazito tragične slučajeve koji su senzibilizirali javnost i podsjetili je na manjkavosti sustava socijalne skrbi. Međutim, naš odgovor na to bio je političke, a ne stručne prirode. On se ni u kom slučaju ne može nazvati adekvatnim. Požurili smo napraviti jednu ad hoc reformu da bi javnost stekla dojam, a mi političke bodove da se nešto učinilo, a u praksi nećemo promijeniti ključne probleme koji se tiču sustava socijalne skrbi, udomiteljstva i svih djelatnosti koje su povezane sa njima. U prvom redu nismo se dogovorili ni oko osnovnih pojmova što je to uopće pružanje pomoći, unapređenje kvalitete života. Što znači da se to ostvaruje putem socijalne skrbi kada znamo da toliki broj ljudi u Hrvatskoj živi u riziku od siromaštva i da im nije dostupna socijalna skrb. Da ne ulazim u pojedinačne probleme kao što je decentralizacija koja ovdje nije potaknuta, nego ukinuta u svakom slučaju kao što je stručna javnost upozorila nećemo doći do željenih potreba koje su prijeko potrebne sustavu socijalne skrbi i ostalim povezanim djelatnostima. Tražim stanku u ime kluba HSS-a i Radničke fronte kako bismo još jednom malo promislili o ovom zakonu. Znači prvo i osnovno ne bismo im trebali možda tako ekstenzivno objašnjavati i razgovarati o ovom Zakonu o socijalnoj skrbi da mi nismo država socijalni slučaj. Hrvatska je najgora zemlja u Europi prema broju ljudi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Hrvatska je treća najsiromašnija zemlja u EU. Grozne statistike koje nas stvarno moraju otrijezniti od onih bajki koje smo jučer slušali od premijera su recimo podatak da je osoba u teškoj materijalnoj deprivaciji čak 7,3 posto, da preko 6,6 posto ljudi ne može sebi priuštiti adekvatno grijanje u najhladnijim mjesecima i to u ovom trenutku kolegice i kolege kada grijanje će možda poskupiti. 7,9% ne mogu si svaki dan drugi priuštiti obrok koji sadržava meso, piletinu, ribu ili vegetarijanski ekvivalent. 51,7% ne mogu podmiriti neočekivani financijski izdatak itd. itd. Ovaj zakon to rješava tako što bi rekao Winston Churchill kada ne želiš riješiti problem osnuj povjerenstvo. Tako ovdje kada ne želimo očito riješiti problem osnivaju se nove institucije, znači nove institucije koje obećavaju bolju socijalnu skrb, ali vidimo da od toga ništa neće biti. Najvažnije znači struka je to ocijenila negativnom ocjenom. U zakonu se vidi tendencija, kolegice i kolege, razaranja svih mogućih institucija što je dosta zgodno u kontekstu one rasprave o demontaži institucija koju smo jučer imali. Znači povjerenje prema struci je poljuljano, pojačava se nepovjerenje prema struci i to se misli rješavati novim institucijama.

Sada će zahtjev za stanku obrazložiti kolegica Benčić, izvolite. Evo tražim stanku u ime Kluba zeleno-lijevog bloka kako bismo još jednom zapravo analizirali sljedeće argumente zašto ova reforma nije adekvatna i zašto nije dobra u ovo vrijeme. Kao prvo reći ću nešto o tajmingu reforme. Dakle mi u sustav koji je u ovom trenutku ekstra prenapregnut prvo zbog covid pandemije, a drugo zbog činjenice da jedan velik i značajan dio stanovništva živi na post potresnom području, gdje su dodatno egzistencijalno ugroženi bilo zbog toga jer su njihovi domovi srušeni, uništeni, gdje centri za socijalnu skrb moraju pokrivati još dodatne poslove od onih koje i inače pokrivaju. Dakle, imamo dvije krize koje se preklapaju. Centri imaju izuzetno bitnu ulogu u tome, a mi u tom trenutku, upravo u tom trenutku idemo drastično zapravo zagrist i mijenjat sustav i to na način koji će im stvoriti dodatno administrativno sada opterećenje i opterećenje prilagodbe u trenutku kada moraju biti koncentrirani na pružanje pomoći stanovništvu koje je pogođeno ovim dvjema krizama. Druga stvar, ponovno naglašavamo da dakle vi ste od 2003. godine dizali dva kredita Svjetske banke za reformu sustava socijalne skrbi, decentralizaciju usluga u zajednici. Desetci i desetci milijuna eura iz fondova EU su u to investirani. Pa jel' mi zaslužujemo ovdje čuti koji su bili efekti tih novaca i njihove implementacije i zašto sada tako drastično mijenjamo smjer od onog kojeg smo financirali svim tim kreditima i novcima iz EU. Tražim stanku u ime kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jednom ukazali na činjenice koje su neosporne. Da nam je reforma sustava socijalne skrbi potrebna mislim da ćemo se svi složiti. I kada smo ulazili u ovaj proces imali smo vrlo visoko suglasje svih dionika u sustavu socijalne skrbi. Sada kad je pred nama drugo čitanje ovog paketa zakona imamo minimum suglasja dionika koji su vezani za ovo pitanje. I mi se moramo zapitati što je pošlo krivo i zašto svih onih 2400 primjedbi vrlo stručnih dionika koji su vezani za ovaj sustav je nekako ignorirano, prešlo se preko njih. Vrlo malo se toga usvojilo i na kraju svi oni koji bi trebali provoditi ovu reformu nisu zadovoljni sa tom reformom. Mi se moramo zapitati onda što će se uopće sa ovim dogoditi i hoće li se išta od ovog provesti. Naravno nije sporno svi znamo da imamo preko 400 tisuća umirovljenika koji imaju mirovinu manju od 2500 kuna. Danas čitamo da imamo 240 tisuća blokiranih, potrebe su velike, neka povećanja naknada idu. Koliko će to biti dovoljno, vjerojatno neće, s obzirom da poskupljenja i energenata i temeljnih i ovih osnovnih prehrambenih namirnica idu gore po 20, 30, 40% Znači od ovog sustava se očekuje jako puno, a svi oni koji bi trebali provesti ovu reformu su nezadovoljni i to da će se nešto rješavati u 2., 3., 4. koraku mislim da ne stoji.

Prva stvar, mi olako govorimo riječ reforma i reforma nam postaje zaista onako jedna stvar, a svi znamo da i ovim setom zakona o kojim je riječ, bojim se da nije riječ o reformi nego je ponovno riječ o nečem što, ako i želimo reći da je reforma, onda onaj nekakav mali, skromni r, ja to ne čitam k'o reformu. Zašto mi idemo u izmjenu nekog zakona ili donošenje novog zakona? Da olakšamo život korisnicima, ne zato da bi nakon toga bilo u evidenciji nas saborskih zastupnika da smo u jednom mandatu donijeli toliko zakona ili toliko izmjena i dopuna. Prvo i osnovno moramo misliti na korisnike, a moramo misliti i na one koji će taj zakon provoditi. I ovaj zakon govori o formi, a ne govori o sadržaju. Dakle, uvodimo neka nova tijela, uvodimo zavod, uvodimo akademiju, imamo centar, onda imamo jedno povjerenstvo koje onako dosta velika enigma šta će biti smisao tog povjerenstva i onda nas tu uvjeravaju kao u nekakvim onim vicevima da će to kroz to biti manje dužnosnika. Ne možete me u to uvjeriti pa nikako, da kad ćete imati nekakva 4 nova tijela, da će vam 4 nova tijela biti manje dužnosnika nego što imate sad. A ono što je suština, tko će raditi taj posao? Dakle, ovaj zakon mora nešto govoriti i o radu onih, dakle govorim sad isključivo onom što je temelj i Zakon o radu onih koji to moraju provoditi, koji se ubija, koji zaista rade u nenormalnim uvjetima. Koliko imamo uopće socijalnih radnika? Koliko ih mogu uopće raditi te poslove? O tome u ovim zakonima [[Upadica: Hvala.]] i kroz sve ovo ne vidimo ni riječ.

Usmjerena je prvenstveno prema i stručnim radnicima i onima koji provode reformu na terenu u direktnom radu sa našim korisnicima. Povećava se broj zaposlenih, olakšava im se vrijeme i oslobađa vrijeme za stručni rad jer se centralizacijom koja se odnosi samo isključivo na administrativne i na pravne poslove kroz hrvatski zavod za socijalnu rad to olakšava kao i omogućava ujednačenost prakse radi zadovoljstva svih naših korisnika na terenu. Ne stoji činjenica da se izuzimaju iz lokalne zajednice, dapače, njihov stručni rad ostaje i dalje sa korisnicima u sustavu. Ono što isto tako ne stoji da zakon ne odgovara sadašnjem trenutku, o da, itekako. Nijedan zakon, nijedna vlada nije jednim ovakovim donošenjem zakona povećala sve, gotovo sve naknade za naše korisnike. Socijalna skrb je usmjerena i postoji za zaštitu i skrb o onim našim građanima koji se ne mogu samostalno brinuti o sebi niti mogu zbog svojih okolnosti u kojima žive i zdravstvenog stanja i invaliditeta sami sebi priskrbljivati za život. Ovaj zakon daje na to itekakove odgovore. Da li nam treba akademija da nam se stručni radnici educiraju na kvalitetan i usavršavaju kroz cjeloživotno učenje, da. Da li nam trebaju obiteljski centri radi jačanja [[Upadica: Hvala vam.]] obitelji, itekako da. Stanka je odobrena. I idemo na kraju, kolega Hrelja, izvolite. Poštovani, ispred Kluba HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika tražim stanku da izrečem različito mišljenje. Naime, ovaj sustav je od vajkada decentraliziran i imamo ovo što imamo. Nemojte mislit da u socijalnoj skrbi netko nije znao za prekobrojni broj u Andraševcu. Nemojte misliti da se ne zna za ilegalu, za smještaj u ilegali. Nemojte misliti da se u socijalnoj, da je socijalna skrb zato što je decentralizirana i treba ostati decentralizirana bezgrešna i da nema nikakvog njihovog upliva na sadašnju situaciju. Bivši ministar je imao sličan paket zakona pred sobom 2003. g. Zbog političkih razloga nije se išlo u reformu i onda se znalo da nešto, da nešto ne štima i molim vas, nemojmo tu miješati mirovinska prava, to je zasebni sustav koji počiva na uplatama .../nerazumljivo/... možemo kukati nad svime. Činjenica je da nakon sustav socijalne skrbi, mirovinski sustav za zaštitu naših građana od siromaštva treba još i cijela jedna strategija borbe siromaštva, kao što imaju naši susjedi Slovenci, da se to ne rješava ovim zakonima.

Dakle ja sam s ove govornice prošle godine govorio da se radi o učmalom sustavu u kojem ljudi znaju sve, a ne reagiraju, a cilj je ono što Anka kaže, zaštita korisnika, a ne favoriziranje ni jedne struke, struka je umiješana u ovo što je i ima svoju odgovornost. Ako ne, napravit ćemo malu pauzu do 10 i 15 pa ćemo onda nastaviti.

Sada ću ponovo pozvati predstavnika predlagatelja poštovano ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića da da dodatno obrazloženje navedenih zakona. Molim vas držite samo pločice dok kolegice i kolege ne popišu i držite balans malo jedni, malo drugi. Evo ga, možete ministre. Uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici pred nama je reformski paket od 7 zakona a koji predstavlja dio cjelovite reforme sustava socijalne skrbi koji će rezultirati transparentnim, učinkovitijim i profesionalnijim sustavom. Sustavom koji će biti na usluzi našim korisnicima, koji će jačati kapacitete sustava, ali i stručnjaka koji u njemu rade uz nova zapošljavanja, kontinuirano educiranje i dugoročnu standardizaciju usluga. Korisnici usluga ovog sustava čine najranjiviji dio odnosno najranjivije skupine našeg društva, a koje vlada posebno u protekle 2 izazovne godine za koje je vlada učinila sve kako bi osigurala potrebnu zaštitu i neophodne socijalne usluge uz nastavak gospodarskih aktivnosti nužnih za funkcioniranje cijelog društva. Krize negativno utječu na društvene odnose koje najčešće osjete upravo najranjivije skupine društva poput naših starijih sugrađana, socijalno ugroženih, siromašnih kao i osobe u konfliktnim obiteljskim odnosima. Naša odgovornost je stoga kreirati bolje javne politike za pravednije društvo, solidarnu Hrvatsku te uvoditi promjene tamo gdje vidimo da su nužne, a sustav socijalne skrbi odnosno sustav socijalne sigurnosti sigurno je jedan od naših prioriteta. Paket od 7 zakona koji je danas u drugom čitanju, koji se nalazi pred vama uključuje konačni prijedlog novog Zakona o socijalnoj skrbi, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu i set od 5 zakona koji definiraju rad reguliranih profesija. Kao što smo više puta i u Hrvatskom saboru naglašavali reformski paket je dio akcijskog plana koji je rezultat suradnje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike s članovima Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika, a koji je sastavljen od svih relevantnih sudionika iz drugih ministarstava i vladinih ureda, predstavnika općina, gradova, županija, udruga civilnog društva, akademske zajednice, predstavnika stručnih komora, predstavnika sindikata odnosno zaposlenika koji rade u sustavu socijalne skrbi, udruga koje predstavljaju osobe s invaliditetom koji rade na zaštiti i promicanju prava djece kao i udomitelja i predstavnika udruga umirovljenika. Evidentno je da je u sve ove zakonske prijedloge bio uključen širok spektar stručnjaka iz svih sustava koji su svakodnevno iz svoje perspektive, vlastite perspektive ukazivali na nužne promjene, a dijalog sa svim zainteresiranim stranama nije prestao niti nakon 2 odnosno između 2 čitanja ovih zakona u Hrvatskom saboru. Od prethodne rasprave na sjednici Hrvatskog sabora u studenom prošle godine prepoznali smo i uvažili čitav niz zahtjeva koje smo uvrstili u konačne prijedloge zakona. Od važnijih novina radi se o povećanju iznosa osobe invalidnine na 1.750 kuna uz ukidanje cenzusa s ciljem pravednijeg osiguranja materijalnog prava odnosno osobne invalidnine, a izmijenjene su odredbe vezano uz nastavak poslovanja obiteljskih domova kojima smo otklonili bojazan oko nastavka poslovanja ovog oblika smještaja. Konačni prijedlozi zakona usuglašeni su s prihvaćenim prijedlozima i primjedbama iznesenim u raspravi pred radnim tijelima i u raspravi na sjednici Hrvatskog sabora te su dodatno nomotehnički i jezično poboljšani. Kada govorimo o Konačnom prijedlogu Zakona o socijalnoj skrbi moramo istaknuti da je sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj jedan od najsloženijih sustava kroz koji se korisnicima osiguravaju socijalne usluge i naknade. U sustavu se provode procesi odnosno postupci obiteljsko pravne zaštite i drugi postupci zaštite socijalno osjetljivih skupina. Oni se trenutno provode kroz 82 centra za socijalnu skrb koji imaju u sebi, uz sebe 56 podružnica, kroz centar za posebno skrbništvo, kroz 68 domova i centara za pružanje usluga u zajednici koji također imaju 18 podružnica te provode također kroz 45 decentraliziranih domova za starije i teško bolesne osobe, 1261 pružatelja usluga drugih osnivača od kojih 406 ima sklopljene ugovore s ministarstvom, s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i 2890 udomiteljskih obitelji. Kada to sve zbrojimo radi se o 4346 fizičkih ili pravnih osoba koji sudjeluju u samom sustavu socijalne skrbi. Kao što sam prethodno isticao česte izmjene zakona su dovele između ostalog i do mijenjanja prioriteta. Ono što je cilj, što je rezultat tih čestih izmjena su definitivno fragmentiranost sustava, velikog broja javnih ovlasti koji provode centri za socijalnu skrb, zatim nedostatak stručnog kadra i stručne podrške, neujednačeno postupanje, neadekvatnost naknada u samom sustavu što dovodi do visokog rizika od siromaštava osobito kod djece, starijih osoba, osoba s invaliditetom. Zatim dovodi također do regionalne neravnomjernosti u samom pristupačnosti pojedinim uslugama. Ministarstvo kao tijelo državne uprave također ima jednu provedbenu, kontrolnu i razvojnu funkciju. Radnu skupinu također su činili, radnu skupinu za izradu zakona također su činili svi oni predstavnici koje sam ranije nabrojao koji su djelovali također kroz Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih politika. Kada govorimo o konačnom prijedlogu zakona ono što želimo postići je unaprijeđena organizacija i koordinacija sustava socijalne skrbi, osnivanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad, akademije socijalne skrbi i obiteljskog centra. Zatim organizacijske i strukturne promjene te rasterećenje i smanjenje javnih ovlasti kao i jačanje centara za socijalnu skrb odnosno budućih, budućeg Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Također, ono što se želi postići je razvoj i odvajanje obiteljskih centara kao samostalnih ustanova sa ciljem provođenja aktivnosti i programa usmjerenih na preventivne, tretmanske i razvojne aktivnosti za djecu, mlade i obitelj, širenje i dostupnost usluga na razini lokalne zajednice kroz razvoj centara za pružanje usluga u zajednici, kontinuirano cjeloživotno obrazovanje stručnjaka sa ciljem ujednačavanja postupanja i smanjenja rizika od profesionalnih pogrešaka, poboljšanje obuhvata adekvatnosti korištenja prava u svrhu smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, zatim poboljšanje ciljanosti i utjecaja na kvalitetu života osoba s invaliditetom te povećati naknade koje su usmjerene na osobe s invaliditetom. Ono što na kraju želimo postići je također, bolja zaštita prava korisnika kroz građanski nadzor, odnosno povjerenstvo koje smo formirali, kao i jačati kapacitete obiteljskih centara i drugih pružatelja socijalnih usluga, a koristeći, između ostalog i državni proračun kao izvor sredstava i EU sredstva koja su nam na raspolaganju. Hrvatski zavod za socijalni rad kao javna ustanova koju osnivamo ovim Zakonom, obavljat će poslove u središnjim, područnim ustrojstvenim jedinicama, umjesto sadašnjih centara za socijalnu skrb. Samim radom Zavoda, odnosno osnivanjem Zavoda postići će se jačanje i unaprjeđenje stručnog rada, standardizacija i ujednačavanje stručnog postupanja, unaprjeđenje mjera obiteljsko-pravne i socijalne zaštite, zatim praćenje i evaluacija mjera i aktivnosti s ciljem ujednačavanja prakse, kao i praćenje učinaka svih intervencija u sustavu socijalne skrbi, a koje Zavod provodi. Osniva se također, i Akademija socijalne skrbi kao javna ustanova u svrhu organizacije provođenja trajnog stručnog usavršavanja stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi. Predviđeno je i osnivanje obiteljskog centra kao samostalne ustanove s ciljem razdvajanja kontrolne i preventivne tretmanske uloge sadašnjih centara za socijalnu skrb, kao i jačanja usluga za obitelj na razini lokalne zajednice. Snaženjem uloge obiteljskog centra jačat će se roditeljske kompetencije, umanjivati rizici u obitelji i smanjivati potreba za intervencijom centara za socijalnu skrb. Konačnim prijedlogom zakona smanjuju se javne ovlasti današnjih centara za socijalnu skrb i rasterećuje se od poslova koji nisu u najužoj vezi sa sustavom socijalne skrbi. Centri za pružanje usluga u zajednici razvojem i dostupnošću socijalnih usluga na razini lokalne zajednice preuzet će dio poslova centara za socijalnu skrb, poput usluga psihosocijalne podrške, mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora te posebne obveze. Za izvaninstitucijske usluge, uvodi se socijalna uputnica, koja će omogućiti brže osiguravanje usluga za korisnike, smanjenje čekanja za početak pružanja usluga, jačanje stručnog rada i administrativnog rasterećenja za stručne radnike. Planira se također, i smanjenje nadležnosti i u odnosu na doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu i status roditelja-njegovatelja kroz suradnju s drugim tijelima radi osiguravanja pretpostavki za preuzimanje navedenih ovlasti. Novčane naknade radi prevencije rizika od siromaštva također ćemo kvalitetnije urediti kroz zakon kojim povećavamo i osobnu invalidninu, povećavamo zajamčenu minimalnu naknadu i na taj način radimo i na prevenciji siromaštva i socijalne isključenosti povećavajući također i opskrbnine za korisnike, kao i naknade za udomitelje. Kada govorimo o zajamčenoj minimalnoj naknadi, visina se određuje u postotku od osnovice kojom odlukom uređuje Vlada RH i trenutno iznosi 800 kuna. Stupanjem na snagu ovog zakona, predviđeno je da Vlada RH donese odluku o visini osnovice u visini od 1000, odnosno u visini zajamčene minimalne naknade od 1000 kuna. Također, radi smanjenja rizika od siromaštva predviđa se usklađivanje zajamčene minimalne naknade s potrebama najosjetljivijih skupina kroz primjenu ekvivalentne ljestvice, odnosno povećanje osobnih faktora. Prijedlog zakona je, prijedlogom ovog zakona je povećan i maksimalan iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo sa 100 na 150% bruto iznosa minimalne plaće u RH. Ako se korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu zaposli u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci, pravo ne prestaje već se u prva 3 mjeseca rada naknada umanjuje za 50% iznosa. Također, vlasništvo osobnog vozila više nije zapreka za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu ako vrijednost vozila ne prelazi iznos od 40 osnovica odnosno 20 tisuća kuna. Detaljnije se propisuje i ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, obveza radno sposobnih korisnika, kao i aktivnije uključivanje Zavoda za zapošljavanje radi unaprjeđenja međuresorne suradnje između sustava socijalne skrbi i sustava zapošljavanja. Kada govorimo o naknadi za troškove stanovanja, onda se redefinira na način da se spaja s naknadom za troškove ogrijeva u jednu naknadu. Priznaje se u iznosu od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade koja je priznata samcu, odnosno kućanstvu. Naknada obuhvaća sve izvore i načine grijanja osim električne energije koja će se i nadalje podmirivati iz naknade za ugroženog kupca energenata, a čime se smanjuje administrativno opterećenje, kao i rizik od siromaštva te se osigurava ista razina zaštite svim korisnicima zajamčene minimalne naknade. Povećavaju se i naknade za osobne potrebe, odnosno džeparac, planira se dakle povećanje za djecu osnovnoškolske dobi odrasle osobe za u iznosu od 250 kuna, a za srednjoškolce i mlađu punoljetnu osobu u iznosu od 350 kuna. Kada govorimo o naknadama za osobe s invaliditetom, povećava se iznos osobne invalidnine sa sadašnjih 1500 na 1750 kuna uz ukidanje prihodovno i imovinskog cenzusa koji je do sada bio jedan od uvjeta za ostvarivanje ovog prava, a omogućava se ovo pravo i na osobe koje se nalaze i u istražnom zatvoru, kao i na izdržavanju kazne zatvora. Ujednačavaju se uvjeti za priznavanje prava na osobnu invalidninu vezano uz prihode, što doprinosi sprječavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Prošireni krug korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu na osobe koje imaju utvrđen četvrti stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Proširuje se također i krug osoba kojima se može priznati pravo na status njegovatelja čime se potiče ostanak djeteta sa teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom u vlastitom domu i sprječava se njihova institucionalizacija. Za dijete sa teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom zbog zdravstvenog stanja koje nije moguće uključiti u programe i usluge u zajednici, roditelja i njegovatelja omogućuje se veći iznos naknade u iznosu od 900% osnovice, odnosno 4 i pol tisuće kuna. Kada govorimo o socijalnim uslugama uvode se nove socijalne usluge poput sveobuhvatne procjene i planiranja prethodne stručne procjene, usluge socijalnog mentorstva za dugotrajno nezaposlene radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade kao i druge socijalno osjetljive skupine s ciljem radne aktivacije i socijalne integracije kao i usluga psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilnog ponašanja u obitelji. Kroz povjerenstvo i građanski nadzor uvjereni smo da ćemo uspjeti dodatno otvoriti sustav korisnicima i da će na taj način svi korisnici sustava kao i ostali građani RH imati čvršći, jasniji i dublji uvid u sve ono što se događa u sustavu socijalne skrbi. Kada govorimo o dodatnim sredstvima koja su potrebna za 2022. godinu nešto više od 400 milijuna kuna će se izdvojiti u 2022. godini, a nešto više od 700 milijuna kuna u 2023. godini. S obzirom na povećanje naknada, s obzirom na reorganizaciju sustava smatramo da su ova sredstva nužna i hrvatska Vlada ih je kao predlagatelj ovog zakona za navedeno i osigurala. Kada govorimo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu moramo naglasiti da je početkom 2019. godine stupio na snagu novi Zakon o udomiteljstvu kojem je bio cilj unapređenje udomiteljstva u RH kroz povećanje broja udomitelja za djecu kao i udomitelja za djecu koji su u tom trenutku, dakle bili, čiji je broj u tom trenutku bio u padu. I moramo biti svjesni toga da specijalizirano udomiteljstvo nije zaživjelo na način na koji smo to očekivali. U same naknade, u relaksaciju uvjeta udomiteljstva, dakle uložit ćemo više od 86 milijuna kuna na razini godine. Moramo naglasiti da kroz duži period opskrbnine i naknade za, dakle udomitelje kao i za djecu nisu revidirane. Opskrbnine će se sada revidirati na način da će se povećati između 20 i 42% ovisno o kategoriji koje ih primaju kao i naknade koje će se povećati do 60%, dakle između 15 i 60% jer smatramo da na ovaj način činimo jedan dodatni korak u popularizaciji udomiteljstva i činimo jedan dodatan korak u tome da veći broj osoba bude zainteresiran za udomiteljstvo što je izrazito bitno u smislu deinstitucionalizacije brige za djecu. Regulirane profesije u sustavu socijalne skrbi kojima želimo kroz ovih pet zakona regulirati zapravo njihov rad, regulirati njihov način rada. Dakle, radi se o socijalnim radnicima, psiholozima, socijalnim pedagozima, edukacijskim rehabilitatorima, psihoterapeutima i savjetodavnim terapeutima. Zakoni koji se nalaze pred vama su dakle pet zakona koji reguliraju ove profesije, a konačni prijedlozi zakona usuglašeni su sa prihvaćenim prijedlozima i primjedbama iznesenim u raspravi pred radnim tijelima Hrvatskog sabora i u raspravi koja je slijedila nakon toga na samoj sjednici Hrvatskog sabora. U konačnim prijedlozima zakona nastale su određene nomotehničke razlike u odnosu na prethodne prijedloge zakona, dodana je i odredba o nemogućnosti obavljanja djelatnosti osobama kojima je pravomoćno izrečena prekršajna sankcija za nasilje u obitelji s ciljem podrške borbi protiv nasilja u svim njegovim pojavnim oblicima, a posebno uzimajući u obzir specifičnost društvenog statusa ovih navedenih profesija. Cilj je ujednačiti odredbe pet zakona uz uvažavanje specifičnosti svake profesije i pojednostaviti pristup profesiji, spriječiti uvođenje neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u reguliranoj profesiji. I na kraju dopustite mi da zaključim, dakle ovaj zakon, ovaj paket od 7 zakona tek je prvi korak za dugotrajno poboljšavanje sustava koji treba biti transparentniji, kvalitetniji, profesionalniji za sve korisnike koji se u njemu nalaze. Uz ovih 7 zakona ranije smo usvojili tri nacionalna plana, ranije smo na Nacionalnom vijeću za razvoj socijalnih politika usvojili akcijski plan za unapređenje sustava socijalne skrbi sa određenim koracima ka boljem sustavu smo krenuli ranije i kroz jačanje kapaciteta kroz zapošljavanja i kroz kvalitetniju skrb za sve one korisnike koji se nalaze u sustavu. Sigurni smo da je ovo jedan dodatan korak naprijed, svjesni svih izazova koji se nalaze pred nama, te stoga sam siguran da ćemo na ovaj način kvalitetnije, bolje, svrsishodnije i na kraju krajeva i iz perspektiva zaposlenika i iz perspektive korisnika učiniti sustav socijalne skrbi boljim. Evo zahvaljujem se. Hvala ministre. Idemo sa replikama. Imamo 39 replika.

Pa pogledajte onda u oči jednog udomitelja u Hrvatskoj i recite da je on ovoj Vladi bitan. Pitat ću vas nešto vrlo konkretno. Roditelji djece s tjelesnim oštećenjima koji imaju pravo na osobnu invalidninu izrazito su zbunjeni ovim prijedlogom zakona. Naime, iako određujete da oni imaju pravo na tih 1750 kuna u članku 58. stavku 1. vi proširujete one koji imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu i na one osobe koje imaju četvrti stupanj oštećenja. Znači li to da će neka komisija odlučivati između osoba koje imaju četvrti stupanj oštećenja koje će dobivati invalidninu, a koje je tek 600 kuna za pomoć i njegu ili će možda ja se nadam osobe s 4 stupnjem oštećenja imati pravo i na jedno i na drugo. Ako to nije slučaj molim vas da osobe 4 stupnja tjelesnog oštećenja maknete iz [[Upadica: Hvala vam.]] Članka 58. stavka 1. Zahvaljujem se poštovana zastupnice, dakle zahvaljujem se na pitanju. Vezano za prvi dio pitanja mislim da smo kroz Zakon o udomiteljstvu, kroz povećanje naknada i opskrbnina pokazali što mislimo i koji je naš stav kao predlagatelja ovog zakona i kao Vlade RH udomiteljima tako da tu zaista ne bi trošio dalje riječi. Što se tiče ove konkretne primjedbe na zakon, Članak 58. ako se ne varam, dakle više pravo, pravo koje će imati u ovom slučaju netko tko ima 4 stupanj će ostvarivati pravo na osobnu invalidninu. Dakle, tu smo već razgovarali i sa predstavnicima iz Kluba HDZ-a, sa pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom s kojom smo komunicirali i ovaj dio članka će se izmijeniti naknadno. Pardon, povreda Poslovnika, izvolite. Članak 238., omalovažavanje saborskih zastupnika, ja sam vas pitala nešto drugo. U Članku 58. vi kažete da se on odnosi i na osobe s 4 stupnjem tjelesnog oštećenja. Ukoliko one imaju isključivo pravo na veću naknadu, osobnu invalidninu onda priznajte grešku i maknite ovo ih Članka 58. stavka 1., inače će ljudi doći u vrlo nezavidan položaj. Kolegice Selak Raspudić dobivate opomenu i pozivam sve da ne radite to, imamo 39 replika to je 78 minuta, nemojte dajte i drugima da govore. Idemo dalje, kolegica Bedeković. Poštovani ministre ovaj reformski paket zakona treba omogućiti i reformu sustava socijalne skrbi i svi ćemo se složiti da je to jedan od najkompleksnijih sustava u hrvatskom društvu sa više od pola milijuna korisnika i negdje više od 3.500 pružatelja različitih socijalnih usluga. I sami ste rekli i slažem se s vama da je svaka reforma dugotrajan proces koji ne ide preko noći i pretpostavlja godine, a ovi zakoni su temelj za ove procese, ali svakako svaki reformski proces zahtjeva i financijska sredstva. Za provedbu reformskih procesa temeljenih na paketu ovih zakona u 2022. godini osigurano je milijardu i 100.000 kuna, u 2023. milijardu i 200.000 kuna i za očekivati je da će ova sredstva omogućiti poticanje ovih reformskih procesa što je vidljivo i kroz podizanje zajamčene minimalne naknade i kroz podizanje osobne invalidnine ali jednako tako [[Upadica: Hvala.]] i ukidanje imovinskog i cenzusa Tako dakle sustav naknada je izrazito bitan u sustavu socijalne skrbi i iz tog konteksta odlučili smo se za povećanje u iznosu od 200 kuna za zajamčenu minimalnu naknadu odnosno na osnovicu zajamčene minimalne naknade. Naglašavam da je to drugo povećanje u protekloj, u vrijeme vlade Andreja Plenkovića tako da imamo jedan kontinuitet povećanja i siguran sam da ćemo taj kontinuitet zadržati i u budućnosti.

Poštovani ministre kao prvo vaša izjava o maloprije što ste rekli da ste od prvog do ovog drugog čitanja donijeli određene izmjene apsolutno je izuzetno daleko od istine budući da niste prihvatili niti jedan oporbeni prijedlog. Dakle, to apsolutno ne stoji. No, drugo osnovno pitanje, zašto mi ovdje sjedimo i čemu se mi ovdje pretvaramo i što mi glumimo? Svi znamo da u sustavu naročito skrbi za starije osobe nedostaje izuzetno puno kreveta, mjesta u domovima za starije osobe čekaju se 5, 10 godina neki ih nažalost nikad ni ne dočekaju. Privatnim osnivačima domova za starije osobe gleda se kroz prste ne bi li se nekako iskompenzirao taj broj kreveta i onda smo svi užasnuti kad se dogodi jedan Andraševec jer se naravno pogledalo kroz prste i ti su jadni starci kojih sada više nema otišli na svijet u jednom užasnom vatrenom paklu. Dakle, i vi ste svjesni kao ministar da se ne poštuju zakonske odredbe [[Upadica: Hvala vam.]] čemu onda donošenje zakona. Dakle, kada govorimo o samom, samim kapacitetima svjesni smo svi u društvu da povećanje kapaciteta je apsolutno nužno kada govorimo o skrbi za starije osobe, prije svega i domovima za starije osobe koje spominjete. Ono što mi kao predlagatelj zakona odnosno nadležno ministarstvo činimo i moramo činiti, činit ćemo i dalje. To je prije svega kontrola takvih pružatelja usluga. Ilustracije radi 2020. godine je izvršeno 380, ukupno 380 upravnih i inspekcijskih nadzora. U 2021. godini ih je izvršeno više od, gotovo 1300, dakle imamo povećanje od 4 ili gotovo 5 puta upravnih i inspekcijskih nadzora upravo sa smislom da bilo kakve pružatelje usluga odnosno sve one pružatelje usluga koji ili ne pružaju na adekvatan način ili ih ilegalno pružaju kao što je bilo u nekim slučajevima mogućnost da ih anuliramo i uklonimo iz sustava socijalne skrbi. Kolegice Grba Bujević, izvolite. Hvala. Gospodine ministre, državne tajnice, imam jedno pitanje za vas. Stalno zapravo socijalni radnici ističu kako su u centrima za socijalnu skrb opterećeni administrativnim poslovima koji budimo iskreni i zapravo tamo ni ne pripadaju. Od ovog zakona se očekuje da će dio tih administrativnih poslova biti preraspoređen u druge sustave gdje bi oni logikom stvari i pripadali. Hoće li se zaista nešto učinit s ovim zakonom po tom pitanju, u kojoj mjeri i ako ne kad se to eventualno predviđa? Što se tiče samih javnih ovlasti na koje je izrazito širok raspon onih aktera koji su upozoravali na visinu, odnosno količinu javnih ovlasti, jedan dio tih javnih ovlasti pogotovo koje su povezane bile sa prometom, sa Ministarstvom obrazovanja dakle smo uklonili. Ono što je bio predmet rasprave to su bile najviše osobne invalidnine, doplatak za tuđu pomoć i njegu i naknade za vrijeme nezaposlenosti. Tu naknadu za vrijeme nezaposlenosti smo izdvojili prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje jer smatramo da ona više pripada tom sustavu, dakle radne aktivacije, nego samom sustavu socijalne skrbi.

Ovim Prijedlogom zakona o socijalnoj skrbi predviđaju se nove ovlasti i poslovi za županije pogotovo u dijelu koji ispunjava uvjete pružanja socijalnih usluga i kontrolu. Vjerujemo da će doprinijeti poboljšanju kvalitete i skrbi za naše korisnike i zakonitom pružanju samih socijalnih usluga. Ali ističemo da je potrebno prestati sa praksom dodjeljivanja ovlasti bez osiguranja financijskih sredstava. Poštovani ministre da li ste predvidjeli sredstva koja ćete decentralizirati za ovaj zakon na razini županija i koji su to iznosi? Dakle, što se tiče samih poslova koji će se dodijeliti sada jedinicama lokalne i regionalne samouprave, primjerice županijama prije svega govorimo o poslovima nadzora i kontrole. To je ono što čini kvalitetniji nadzor, odnosno što jedinice na terenu mogu najkvalitetnije učiniti jer najbolje poznaju gdje se određene socijalne usluge, ovdje naglašavam socijalne usluge pružaju. Taj posao su do sada radile županije. Mi smo samo povećali intenzitet toga rada kako bi na taj način imali kvalitetniji i kako bi izbjegli upravo neke slučajeve koje je i zastupnik Dretar apostrofirao kako se ne bi događali ilegalni domovi, kako bi smanjili mogućnost prekobroja i svih ostalih detalja koji se događaju u takvim domovima, a ugrožavaju život ili zdravlje.

Poštovani gospodine ministre, posljedice socijalne reforme bile one pozitivne ili negativne najviše će osjetiti osobe zbog kojih se donosi ovakav zakon, a implikacije dakle vezane uz promjenu Zakona o socijalnoj skrbi za ovu i iduću godinu su milijardu i sto milijuna kuna. Citirao bih Milu Kekina nije sve tako sivo. Dakle, to je ipak puno, puno važnije dakle kad čujemo od tako jednog ureda kad čujemo od udomitelja, od Udruge obiteljskih domova određene pohvale.

Dapače, mi želimo te organizacije jačati, ali s druge strane uvesti vrlo jasna pravila u njihovo samo poslovanje, u njihovo djelovanje. Što se tiče pak prvog dijela vaše konstatacije, odnosno onoga što ste konstatirali radi se o tome da zaista smo uključili širok dio javnosti, širok dio aktera koji djeluju u sustavu socijalne skrbi. Sa velikom većinom smo uskladili razmišljanja po pitanju, po mnogim pitanjima iz samih zakona.

Poštovani ministre, vezano za uvjete za priznavanje prava na status roditelj, njegovatelj. U prvom čitanju to vam je bio članak 66. stavak 4. i pod točkom 3. navodi se da ako osoba sa invaliditetom nije korisnik usluge poludnevnog boravka više od tri dana u tjednu, a u jednoj roditeljskoj obitelji više od 4 dana u tjednu ili usluge cjelodnevnog boravka na temelju ovog zakona ali je to ispušteno sada u ovom drugom čitanju u konačnom prijedlogu. Dakle, uopće se ne spominje pitanje poludnevnog boravka, nego samo cjelodnevnog boravka. Naime, bila sam prije dva dana u Čakovcu u našem dnevnom boravku u Caritasovom za djecu sa posebnim potrebama i najtežim oštećenjima i tamo mi djelatnice kažu da su izgubile nekoliko korisnika jer su im roditelji uzeli ovaj status roditelj njegovatelj i da više ne mogu koristiti tu uslugu poludnevnog boravka, ali da se vesele sad ovom novom zakonu jer će se to moći. Međutim, evo vidimo da je pitanje poludnevnog boravka ispušteno. Zahvaljujem se na pitanju. Moram priznati da ovaj dio koji se tiče uključivanja ono što mogu potvrditi je da su uključeni, da ostvaruju pravo ukoliko su uključeni na pravo na poludnevni boravak. No, siguran sam da ćemo i u ovom konačnom prijedlogu ukoliko je nešto ispušteno ili ukoliko je došlo do nekih mimoilaženja ili možda nerazumijevanja kao u pojedinim člancima o kojima smo ranije razgovarali, ukoliko to postoji definitivno ćemo ispraviti. Mi smo pokazali samim zakonom koliko nam je bitno, dakle koliko su nam osobe sa invaliditetom i sve ranjive skupine da se razumijemo bitne u ovim zakonima i ukoliko postoji određeno ispuštanje siguran sam da to možemo ispraviti. Ali ono što evo mogu potvrditi, dakle oni koji ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja uključeni su u to. Poštovani ministre bez navijačkog dresa zakon koji je doživio šest ili sedam izmjena je u redu da se uradi novi zakon, tako da imate moju pohvalu ne ulazeći sad ovdje u sadržaj tog zakona. Ja se nadam doista da će ovaj zakon upravo na tom tragu odgovoriti na ovo pitanje i učiniti zadovoljnije one ljude koji su u potrebi, koji su nemoćni, kojima je doista nužna potreba ove države.

Dakle, što se tiče toga kontinuirano i konstantno jačamo i kadrovske kapacitete cijelog sustava. Proteklih godinu dana smo više od 300 osoba zaposlili u samom sustavu socijalne skrbi i to dovoljno govori koliko želimo osnažiti kapacitete, ali s druge strane koliko smo svjesni da određeni nivo kapaciteta na pojedinim lokacijama ili mjestima nam nedostaje. Što se tiče kapacitiranosti svih onih koji su zaduženi i koji će biti zaduženi za provedbu svih dijelova zakona, apsolutno možemo potvrditi da smo tu dovoljno snažni da iznesemo ovakve promjene, ali ono što naravno i očekujemo je podršku svih onih koji promjene trebaju raditi. Promjene su pozitivne i sigurni smo da ćemo iz tog razloga imati njihovu podršku. Kolega Pavić, izvolite. U svom ste izlaganju rekli da će ovaj paket zakona rezultirati transparentnijim, učinkovitijim i profesionalnijim sustavom socijalne skrbi, međutim za veću transparentnosti nije potrebna centralizacija, za veću učinkovitost nije potrebna centralizacija kao ni za profesionalniji pristup. Centralizacija sustava je definitivno najveći problem, a bit će još veći ukoliko se namjerava unificirati i pristup. Naime, poznato vam je da su u Hrvatskoj prisutne velike razlike ne samo u materijalnoj situaciji stanovništva nego i mentalitetu i nadam se da shvaćate da ne može imati isti pristup u Dubrovačkoj županiji i u Ličko-senjskoj županiji.

Dakle, ja bih tu prije svega razdvojio ujednačavanje postupanja u samim centrima od unificiranog pristupa. Taj pristup ovisi o lokalnoj zajednici, ovisi o potrebama koje se nalaze negdje na terenu, međutim ujednačena postupanja ne ovise o tome, ujednačena postupanja moraju rezultirati kvalitetnijem rada i unificiranim radom po pojedinim slučajevima, po istim slučajevima u cijeloj RH. Ono što je izrazito bitno ovdje, a to je, ja ću se složiti naravno sa konstatacijom koju sam izrekao ranije da će sustav nakon provedbe ove reforme biti i transparentniji i učinkovitiji. Transparentnost dapače cijelo vrijeme povećavamo, ja sam siguran da će i ovaj dio efikasnosti također biti vrlo [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] snažno izražen nakon provođenja reforme. Poštovani ministre. Pozdravljam zakonske izmjene koje su sigurno neophodne u sustavu socijalne skrbi i to u korist korisnika i sami ste rekli da je ovo prvi korak u poboljšanju sustava. Svi smo mi ovdje i svjesni malog broja udomitelja, u mojoj županiji npr. ima izrazito nizak broj udomitelja kako u požeškom tako i u pakračkom centru i ne zadovoljava sve potrebe. Vjerujem da će povećanje naknade za rad udomitelja i opskrbnine djelovati poticajno, a isto tako i relaksirani uvjeti za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva. Ove zakonske izmjene u paketu sa marketingom odnosno kampanjom koja je sve vidljivija mogu povećati broj udomitelja. Mene zanima možemo li ustvari pojačati marketinšku kampanju, spustiti je možda na regionalnu i lokalnu razinu kako bi se potencijalni udomitelji bilo za djecu ili za odrasle lakše odlučili na udomiteljstvo? Dakle, što se tiče Zakona o udomiteljstvu odnosno pristupa udomiteljstvu mi smo svjesni da se taj broj kontinuirano smanjuje, dakle imamo jedan trend pada broja udomitelja. Dvije odnosno tri elementa najznačajnija smo tu identificirali, prije svega radi se o opskrbninama i naknadama koje se nisu korigirale značajan dio vremena i zbog čega sigurno pada određeni interes i postoji izlazak iz udomiteljstva.

I ono naravno što smo propustili možda u ovom vremenu, ali ćemo u sljedećem vremenu nastojati to je snažnije promovirati kroz različite kampanje i uključivanje lokalne zajednice i lokalnih centara u same te procese.

Ima jedna tema koja je bila dosta aktualna i u raspravi kad je išlo prvo čitanje zakona, a sad između prvog i drugog čitanja je nekako bilo da su tu se napravila određena usklađenja. To su obiteljski domovi. Dakle, u prijelaznim i završnim odredbama u čl. 322. je navedeno da obiteljski domovi u ovakvoj organizacijskoj strukturi kao što su do sad mogu raditi do 1. siječnja 2027. g. i da su se dužni u skladu s odredbama ovog Zakona uskladiti organizacijski. Vi ste u obrazloženju ovih 20 minuta otprilike iskoristili par, desetak sekundi gdje se rekli da je to sad riješeno. Mene zanima da u ovoj minuti možda malo jasnije kažete kako je to riješeno jer u tih 5 godina će sigurno barem jedanput ili dvaput se mijenjati zakon, pa da vidimo, da oni koji uđu u tu novu promjenu organizacijske [[Upadica: Hvala vam.]] strukture, [[Upadica: Hvala.]] budu na vrijeme upoznati s tim. Dakle kada govorimo o obiteljskim domovima, između i to sam naglasio također, u uvodnom obrazloženju zakona, između dva čitanja smo, osim u saborskoj raspravi imali i kontinuirane razgovore sa ostalim dionicima, sa dionicima koji čine taj dio obiteljskih domova smo razgovarali u kontekstu na koji način ih kvalitetnije normirati. Došli smo do usuglašavanja stavova zapravo svih onih koji pružaju usluge da nije potrebno toliko striktno odrediti kriterije kao što smo to prvi put učinili dakle po pitanju obiteljski ili privatni dom te da će se uvesti nove kategorije domova koji će pružati i usluge smještaja za osobe do .../nerazumljivo/... odnosno za smještaj do 20 osoba, kao i druge alternativne mogućnosti kreiranja takvih usluga, što znači da ćemo zapravo prošiti paletu usluga. S time su se usuglasili svi oni koji trenutno pružaju usluge obiteljskih domova [[Upadica: Hvala.]] i sigurni smo da smo na ovaj način našli dovoljno kvalitetno rješenje. Reći ću da je društvena solidarnost i socijalna sigurnost da su svakako preduvjet jednog zdravog razvoja suvremenog društva i ono što pozdravljam i pohvaljujem jest da je ova reforma, cjelovita reforma socijalnog sustava utemeljena upravo na tome. Kad pogledamo svih ovih 7 zakona i gledamo iz perspektive korisnika, što to donosi korisniku, onda vidimo da donosi veće naknade, odnosno zajamčene minimalne naknade, što znači sa 800 na 1000 kuna, međutim, kad to pogledamo na razini jednog četveročlanog kućanstva, onda je to povećanje za 1600 na 2800 kuna, kad to pogledamo na razini tročlanog kućanstva samohranog roditelja i dvoje djece, onda je to povećanje sa 1700 na 3000 kuna.

Dakle što se tiče same širine reforme, tu smo isticali 2 smjera u pravilu, dakle jedan smjer koji se odnosi na zaposlenike i na sustav kao takav, dakle na reorganizaciju cijelog sustava i to smatramo izrazito bitnim kako bi se pružale kvalitetnije usluge. Drugi dio koji je fokusiran na korisnike, da se tako izrazim je onaj dio koji se odnosi na naknade i koje smo odlučili puno šire, puno, koje smo odlučili korigirati na više. To je sve opet dio, a to smo mogli čuti u uvodnim obrazloženjima zahtjeva za stanku, to je sve dio sustava socijalne sigurnosti. Mi kao Vlada smo se definitivno odlučili prioritizirati socijalnu sigurnost kao takvu, što kroz dio plaća, odnosno onaj koji se odnosi na zaposlenost, što kroz dio sustava koji se odnosi na mirovinski sustav i sustav socijalne skrbi i to ćemo učiniti i ubuduće. Poštovani ministre, iako je cijeli paket zakona dobro formuliran i prošao je prvo čitanje, dio Zakona o udomiteljstvu već prije same primjene dovodi u pitanje postojanje udomiteljstva kao socijalne usluge. Naime, Zakonom se propisuje starost udomitelja do 60 godina iako se radni vijek Zakonom o radu povećava na 65 odnosno 67 godina starosti. Veliki broj udomitelja tim izmjenama zakona proveo bi 5 godina u neizvjesnosti do ostvarivanja prava na mirovinu po bilo kojoj osnovi. Molim vas da, evo, date komentar na ovu nelogičnost u zakonu. Dakle što se tiče same starosne dobi za udomitelje, u zakonu je ona normirana do 65 g., dakle to je zakonska odredba koja je kao takva trenutno u samom prijedlogu zakona. Ono što je izrazito bitno ovdje prepoznati, dakle da postoji, da ta usluga udomiteljstva kao socijalna usluga također, postoji da bi mogla, da bi se pružila kvalitetna skrb, ukoliko želimo pružiti kvalitetnu skrb, tada moramo povući neku korelaciju između tržišta rada kao takvog i pružanja udomiteljstva i stoga ta granica koja je postavljena na 65 godina mora uvažiti i kriterije da se ova usluga obavlja 24 sata, da mora postojati određena razina mogućnosti obavljanja te usluge od strane udomitelja i stoga su praktički na tržištu rada i u kontekstu [[Upadica: Hvala.]] formiranja udomiteljstva godine ostale jednake. Evo sigurno u ovom prijedlogu zakona, evo drugom čitanju prije svega želim vam, evo, čestitati na hrabrosti, prije svega, nakon 20-ak godina da je se uspjelo pokrenuti Zakon o socijalnoj skrbi koja je sigurno jedna od najosjetljivijih društvenih zajednica u našoj državi i uvijek socijalna skrb je jedna tema gdje nema kraja. Poboljšanje socijale je uvijek nešto što je temeljno. Korištenje, ljudi koji to koriste je nešto što mi svi moramo biti osviješteni prema toj temi. Mi imamo i u tu u sabornici mnogih koji su se bavili s tim, ovih 20-ak godina, nažalost ta odgovornost, neko su imali odgovornost, ali i privilegiju, ali nisu imali hrabrosti. Na drugoj strani imamo jednu skupinu koja bi to možda htjela, a ne razumije, pa u ime toga i samo udomiteljstvo koje je vrlo osjetljivo želim istaknuti da je to jedna cjelina koja daje budućnosti i dobru perspektivu da se [[Upadica: Hvala.]] uvijek može doraditi nešto bolje.

Dakle, mi ovdje govorimo o dvije perspektive. Što se tiče samih ostavki i ovog vašeg zahtjeva mi nismo u fokusu. Dakle, niti netko tko će voditi zavod niti ja nismo u fokusu ovog zakona nego su nama u fokusu korisnici da bude kvalitetnija skrb prema korisnicima i da bude kvalitetnija skrb odnosno da bude kvalitetnija usluga cijelog sustava. Što se tiče usklađenosti sa Ustavom apsolutno ona postoji, što se tiče konsenzusa napominjem još jednom da je, da su ovo prijedlozi o kojima se raspravljano na Nacionalnom vijeću za razvoj socijalnih politika, da su ovo prijedlozi koji su ušli u Akcijski plan unapređenja sustava socijalne skrbi, da su ovo prijedlozi koji se nalaze u jednom aktu protiv koga nitko od svih dionika koje sam nabrojao već ranije nije glasao i mi smatramo da tu postoji razina podrške.

Uvaženi ministre, jedna od bitnih izmjena u ovom cijelom setu zakona su obiteljski domovi. Znamo da je to područje bilo vrlo neuređeno do sada. Ovo zakonom se ono pokušava urediti na način da ti ljudi koji se nađu u tim domovima dobiju ono što na kraju krajeva i plaćaju. No, ono što vas želim pitati smatrate li da će, dosta je polemike izazvalo naravno na, u javnosti, ovim izmjenama neće opasti broj korisnika nego dapače da ćemo poboljšanjem uvjeta stvoriti nove preduvjete da štoviše ljudi pokaže interes za ovakav oblik pružanja socijalne skrbi. Dakle, kada govorimo o obiteljskim domovima već sam istaknuo i ranije u odgovoru da smo uvažili određene prijedloge i određene inicijative svih onih koji pružaju usluge takvog smještaja. Mi smo podijelili odnosno dogovorili da će kroz sama posebna mjerila se razraditi što sve odnosno koje sve uvjete moraju zadovoljavati oni koji imaju do 20 ili više od 20 korisnika. Sigurni smo da će kroz takav dodatni način razrađivanja vrsta usluga koje će se pružati u obiteljskim domovima odnosno u tim novim oblicima smještaja da će dovesti i do povećanja ukupnih kapaciteta jer će na kraju krajeva i to kao nekome zanimljiv poduzetnički pothvat djelovati u kontekstu razvoja poduzetništva, a samim time i usluge skrbi. Svjesni smo da moramo povećavati kapacitete.

Zahvaljujem uvaženi predsjedniče. Poštovani ministre, svi znamo da socijala ne može i neće kvalitetno funkcionirati bez kvalitetne i dobre međusobne suradnje svih dionika. Smatram da je dogovor sa strukom trebao biti polazišna točka i temelj zajedničkog kreiranja prijeko potrebnih izmjena ovako važnog zakona. Jedini mali ustupak koji ste pod pritiskom javnosti napravili tiče se obiteljskih domova. Nakon svega bilo je neodgovorno ustvrditi kako obiteljski domovi nisu ispunili svoju funkciju, a kroz čitavo vrijeme ne dati niti jedan relevantan dokaz javnosti. Molim vas pojašnjenje koja je razlika u kvaliteti između obiteljskog doma u svom sadašnjem obliku i ovog novog prijedloga doma do 20 korisnika, bitna razlika. S druge strane, nisu vidljivi zakonski pomaci u javnim domovima. Građani, neke organizacije civilnog društva pa i izvještaj pravobraniteljice prioritetnim problemima smatraju netransparentnost financiranja poslovanja, a ponajviše zaprimanja u javne domove. Često su primjedbe na račun nepotizma i korupcije kod zaprimanja. Kada i kako to planirate riješiti?

Što se tiče samih obiteljskih domova i ovih malih domova tzv. dakle u onom gdje će biti razlika je u mjerilima odnosno pravilnicima koji će definirati koje standarde odnosno standarde pružanja smještaja moraju imati sadašnji obiteljski domovi u odnosu na te buduće domove i tu moramo podizati standard jer jednostavno je to ono što se očekuje od nas u ime korisnika. Što se pak tiče transparentnosti, dakle mi smo pokrenuli projekt koji ima za smisao i on će biti ako se ne varam do sredine ove godine završen, koji ima za smisao transparente javne liste čekanja.

Kolegice Dreven Budinski, izvolite. Vidim, vidim. Onda gubi pravo na repliku. Kolegice Raukar-Gamulin, izvolite. Ja bi vam ponovila pitanje iz prvog čitanja, dakle protiv prijedloga ovakvog, ovakve reforme diglo se 5 komora iz sustava socijalne skrbi. Nebrojene primjedbe i nezadovoljstvo iskazale su i brojne udruge korisnika, dakle naših sugrađana, osoba s invaliditetom ili njegovatelja. Znači i struka i akademska zajednica i korisnici su rekli da nisu suglasni s ovakvom, ovako predloženom reformom. Zadnji apel poslan je prije nekoliko dana od strane Komore socijalnih radnika i Udruge socijalnih radnika, direktno premijeru gdje kažu da se uopće ne pokušavaju riješiti gorući problemi koji prijete raspadom sustava socijalne skrbi. Svi su protiv. Ja vas pitam sljedeće, možete li javnosti objasniti [[Upadica: Hvala vam.]] zašto ste ignorirali sva ta mišljenja i kako

Zahvaljujem se na pitanju s obzirom da ono isto iz prvog čitanja, pretpostavljam da, ne sjećam se, ali pretpostavljam da će odgovor biti vrlo sličan. Dakle, kada govorimo o akterima, govorimo o Nacionalnom vijeću za razvoj socijalnih politika, kada govorimo o dokumentima, odnosno uređenosti ovog sustava i što želimo postići i na koji način, opet govorimo o svemu što je navedeno u akcijskom planu. Svi oni koji su naknadno izražavali snažno protivljenje ovom prijedlogu reforme su tada bili ili za ili suzdržani.

Poštovani ministre, postojeći Zakon o udomiteljstvu na snazi je već 3 godine i on je imao za cilj povećati kako broj korisnika udomiteljstva, tako i broj osoba koje se bave udomiteljstvom, međutim, isto se nije dogodilo, čak je i smanjen broj postojećih udomitelja, kao i priljev novih udomitelja. Istovremeno, potrebe za udomiteljstvom su sve veće i svjesni smo da su domovi prekapacitirani, a samim time i povećanjem aktivnosti na terenu djelatnika socijalne skrbi, što se i očekuje implementacijom ovih zakona, taj broj će se zasigurno povećati. Isto tako, imam osjećaj da u javnosti je pojam udomiteljstvo nedovoljno prepoznat, često se mijenja, miješa i sa pojmom posvojiteljstvo, što je nešto sasvim drukčija kategorija, pa smatrate li da u Ministarstvo da je potrebno malo pojačati i medijsku kampanju i aktivnost centara za socijalnu skrb upravo kako bi se tema udomiteljstva i mogućnosti koje ono nudi približila javnosti. Već sam djelomično odgovorio na ovo, slično pitanje, ali ponovit ću ponovo. Dakle, mi smatramo da je udomiteljstvo izrazito bitno, da povećanje broja udomitelja je jedan od prioriteta svih ovih zakonskih izmjena i smatramo da to možemo učiniti kroz 3 načina, dakle, jedan je relaksiranje uvjeta za obavljanje ovog posla, drugo je povećanje naknada i opskrbnina dakle iz perspektive djece odnosno skupina koje su udomljene i iz perspektive udomitelja i treće je naravno, medijska i svaka druga kampanja koja ide ka popularizaciji udomiteljstva. Sva 3 od ovih elemenata, 2 smo uredili zakonom, treći će biti kao nekakav nastavak rada Ministarstva nakon donošenja zakona i sigurni smo da ćemo zaustaviti taj negativan trend.

Poštovani ministre, vama je socijalna skrb kao resor u Ministarstvu zaista nametnuta i nije vam u fokusu briga oko gotovo 600 tisuća korisnika koji su povezani sa sustavom socijalne skrbi i to se vidi. Vi nemate volju poslušati struku iako imate premijera koji svakodnevno govori da slušamo struku, doduše u drugom resoru, u resoru zdravstva. Znači očito imamo dvostruke standarde kada treba slušati struku, a kada ne. Centralizirate sustav, udaljavate i dehumanizirate sustav za korisnike, a bome i osiromašujete lokalnu zajednicu jer novi Zavod u Zagrebu preuzima svu imovinu, stvari i opremu svih centara i podružnica, znači vlasništvo svih nekretnina koje povijesno pripadaju lokalnim zajednicama. Govorite o Nacionalnom vijeću da vam je ono uz vas, no ono Nacionalno vijeće nije provedbeno tijelo i kako zapravo namjeravate provesti tu reformu sam [[Upadica: Hvala vam.]] protiv svih onih koji vam zaista provode tu reformu? Nisam siguran na koji način su vlasnici nekretnina i svega ostalog centara za socijalnu skrb lokalne zajednice, ali okej, možda se ne slažemo oko temeljnog pitanja vlasništva. Ono što se tiče reforme, što se tiče Nacionalnog vijeća, taj dio se odnosio na repliku. Mi smo ga naglasili, na kraju krajeva u njegovim pravilnicima o radu Nacionalnog vijeća je naglašeno da je to savjetodavno tijelo Vlade. Ukoliko je savjetodavno tijelo vlade smatramo ga da je savjetodavno tijelo i u kontekstu razvoja socijalnih politika mi smatramo da uključenje struke i svih aktera je nužno. Upravo zato smo i osnovali nacionalno vijeće, dakle to nacionalno vijeće koje ima u, i u kratkom i u srednjem i u dugom roku na kraju krajeva i zadatak i svrhu postojanja u poboljšanju sustava. I mi ćemo sigurno tu nastaviti dijalog na razini nacionalnog vijeća i sigurni smo da ovo kako vi kažete dehumaniziranje odnosno odbijamo bilo kakvo dehumaniziranje [[Upadica: Hvala.]] ovog sustava. Poštovani ministre reforma socijalnog sustava je bila itekako potrebna, nije godinama provođena, 2003. se je počelo bile su neke najave, pa 2009., mi koji dugo radimo u sustavu toga smo svjedoci. Evo sada imamo reformu pred sobom. Ministre, nisu stručni radnici protiv ove reforme, ja imam puno povjerenja u struku. Opasna je teza pričati da neće uspjeti zato što se s njime ne slažu, s njome ne slažu stručni radnici. Predvode akademsku zajednicu bivši dužnosnici SDP-ove vlade koji su imali itekako prilike pokazati kako žele reformu ali nisu imali snage, volje i ne znam što još. Ova teza nije dobra. Socijalna skrb ne može biti ovako opasnih političkih igra, igara predmet. Naglasite koji su benefiti baš za stručne radnike u ovom sada [[Upadica: Hvala vam.]] paketu. Hvala zastupnice Murganić, kao netko tko je obavljao ovu dužnost siguran sam da najbolje poznajete probleme ili izazove s kojim se ovaj sustav susreće. Što se tiče benefita za struku i što se tiče vašeg dakle opservacije o struci i predstavnicima struke jer tu se apsolutno slažem pa nema smisla trošiti dalje riječi, međutim ako govorimo o benefitima, a prije svega naglasili smo da želimo jačati sustav taj, to smo i pokazali a ne samo naglasili kroz zapošljavanje dodatnih zaposlenika u sustavu socijalne skrbi, više od 200 u centrima i više od 100 u drugim pružateljima usluga koji su povezani sa RH i na taj način smo pokazali na koji način želimo drugim radnicima u sustavu na kraju krajeva olakšati njihovo profesionalno djelovanje.

Dobar dan ministre. Naravno da je struka protiv ovog zakona, ali mislim i čini mi se da ste naučili lekciju pa novi Zakon o radu donosite u tajnosti već 2 godine, a ukoliko taj zakon bude donesen u ovom obliku u kojem je procurio nacrt tog zakona vani bit će degradirana mnoga radnička prava, između ostalog će omogućiti i da poslodavac dodatno izrabljuje radnike, a radnici, najviše radnice istovremeno preuzimaju ovu brigu za starije i nemoćne koje ste ovdje uskratili svima koji su to trebali. To će biti omogućeno brutalnom fleksibilizacijom radnog vremena. Ministre zašto donosite taj zakon u tajnosti, bojite li se reakcije javnosti kao što ste dobili ovdje reakciju na ovaj zakon? A da se bojite javnosti svjedoči i činjenica da nitko iz vašeg ministarstva nije našao za shodnim sudjelovati na večerašnjoj tribini inicijative za radnički zakon o radu gdje ste nam odgovorili da [[Upadica: Hvala vam.]] s obzirom na brojne unaprijed dogovorene obveze [[Upadica: Hvala.]] niste u mogućnosti prisustvovati. S obzirom da nije tema, ne znam da li je normalo da se odgovara, ali ja ću vam odgovoriti svejedno. Dakle, što se tiče tajnosti ja sam siguran da od svih građana RH isključivo vi vidite tu tajnost jer mi o ovom razgovaramo sa socijalnim partnerima, dakle predstavnicima radnika i Hrvatskom udrugom poslodavaca, dakle predstavnicima poslodavaca gotovo 2 godine. Najprije u neformalnim konzultacijama o kojima smo obavještavali javnost kroz različite izjave, a sada u radnoj skupinu kroz koju svi predstavnici kojih se tiče ovaj zakon imaju što za reći. Tako da ovaj dio tajnosti je zapravo jedna vaša ja bih rekao imaginacija. A što se tiče kvalitete samog zakonskog rješenja ja sam siguran da će se ona postići upravo konsenzusom svih ovih strana. Kada dođe na raspravu u Hrvatskom saboru siguran sam da će sve parlamentarne stranke o tome vrlo jasno [[Upadica: Hvala vam.]] i izraziti svoje stavove. Uvaženi ministre pozdravljam reformu ovog seta zakona iz socijalne skrbi kojeg godinama svi prizivamo i priželjkujemo. Poboljšanje za korisnike ali i poboljšanje za djelatnike u socijalnoj skrbi. Ja ću se osvrnuti kao i većina mojih prethodnika na Zakon o udomiteljstvu. Iz novog prijedloga zakona vidimo da se za 60% povećavaju naknade za udomitelje, povećavaju se i opskrbnine za korisnike. Tu je cijeli niz poboljšanja i relaksirajućih mjera. Sigurna sam da će učinak ovog zakona biti veći broj udomitelja što naravno i je cilj ovoga zakona. Ja ću navesti jedan svijetli primjer, a to je moja županija gdje imamo 20-tak udomiteljskih obitelji koji udomljavaju oko 50-tero djece i naravno imamo 60-tak udomiteljskih obitelji za odrasle. Godišnje do 2 udomiteljske obitelji na području županije nam se ovaj nađu, ali naravno to ne dolazi samo po sebi [[Upadica: Hvala vam.]] to je predan rad svih djelatnika centra ali i ravnateljice. Dakle, što se tiče vaše konkretno županije tu imam određene podatke s obzirom da je vrlo intenzivna suradnja između ministarstva, lokalnih pružatelja usluga i centra. Ona je svijetli primjer povećanja broja udomitelja na području RH, svijetli primjer kako interakcija između tijela centralne vlasti u ovom slučaju ministarstva i lokalnih centara odnosno lokalnih pružatelja usluga mogu biti kvalitetne i na koji način se može promicati udomiteljstvo. Dakle, uz ove sve zakonodavne pretpostavke koje smo iznijeli, uz sve zakonodavne akte koje smo ili podzakonske koje ćemo donijeti ili izglasati u samom saboru … potrebna je i aktivacija i nas u ministarstvu i lokalnih dakle lokalne zajednice upravo kroz ne kombinaciju tih dakle zakonodavnih pretpostavki i onih operativnih pretpostavki koje planiramo. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani ministre jedna možda banalno pitanje koje su nam evo postavili i članovi akademske zajednice da se ne prepadnete, ne oni koji su sudjelovali do sada u ikakvoj vlasti ranije, a to je da ih zapravo zanima tko su bili članovi radne skupine koja je zapravo radila na izradi ovog zakona. Imali smo nacionalno vijeće koje savjetodavno tijelo je li, nekako međutim nigdje nismo uspjeli naći odluku ministarstva o radnoj skupini i ljudima koji su radili na nacrtu ovog zakona. Dakle, što se tiče radne skupine moram priznati da nisam siguran da li proceduralno se javno objavljuje odluka ili ne. Ali nemamo problema ju ni objaviti ukoliko nas nešto ne sprječava u tome. Akademska zajednica, akademska zajednica, komore, udruge apsolutno svi koji se, koji su prisutni na ovom tržištu su bili dio radne skupine koja je radila na izradi zakona, ali sam već napomenuo dakle imamo čitav niz različitih još dodatnih tijela poput Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika, akata poput Akcijskog plana za unapređenje sustava socijalne skrbi i iz te je perspektive dakle to su ljudi koji su radili na ovom zakonskom rješenju odnosno na svim zakonskim rješenjima kroz dugi niz godina. Kolega Zekanović izvolite. Poštovani ministre, evo ja bih vas pohvalio što ste odoljeli da u Zakon o udomiteljstvu stavite bez obzira na golemi pritisak ovih lijevo liberalnih udruga dio koji se odnosi na udomljavanje djece od onih koji su se registrirali kroz životno partnerstvo odnosno od strane homoseksualnih parova. Ali evo želim čuti vaš komentar na odluke sudova gdje se to ipak dozvolilo u jednom slučaju i možda vaš komentar na evo nekakve inicijative nekakvih također legitimnih skupina, udruga, koje evo ga čak žele ići tako daleko da ekipa konkretno u mom susjedstvu želi ako će moći homoseksualci usvajati odnosno udomljavati djecu da i ekipa koja se okuplja srijedom na briškuli također, a imaju dosta vremena udome dijete. Dakle, što se tiče samog zakona o udomiteljstvu one prve pretpostavke odnosno prve ciljeve zakona koje smo postavili mi smo ispunili u cijeloj njihovoj punini. Što se tiče samih odluka sudova po pojedinim ovim pitanjima ja zaista ne želim komentirati odluke sudova, nisam to činio ranije, nisam to, neću to činiti ni u buduće. A što se tiče samih svjetonazorskih stavova tu sam siguran da svatko ima neku svoju, neko svoje vlastito viđenje i iz perspektive našeg sustava i iz perspektive zakona kojeg sada uređujemo i iz perspektive nekih drugih akata, međutim mi ono što smo predstavili to branimo, ono čim smatramo da ćemo unaprijediti sustav to smo predstavili u zakonima i toga ćemo se držati i dalje. Poštovani ministre u paketu ovih zakona 5 zakona se odnosi na strukovna udruženja odnosno komore djelatnika i u tim zakonima stoji da su komore i dalje neovisne. A sad vi meni objasnite kako su oni i dalje neovisni ako od ministarstva moraju tražiti suglasnost za financijski plan, pa za godišnji plan i ako to ne dobiju na vrijeme ne mogu ići na skupštinu i samo ću vas podsjetiti da je Komora socijalnih radnika čekala godinu i pol suglasnost na statut. Kako možete raditi ako čekate 18 mjeseci da vam samo ministarstvo odobri statut? Kako će strukovna udruženja, kako će komore funkcionirati i zašto su te komore tih 5 komora u takvom položaju u odnosu na sva strukovna udruženja koja imamo u RH? Dakle, što se tiče neovisnosti rada komora uopće ona nije dovedena u pitanje, dakle ona kao takva postoji. Komore mogu odrađivati svoj posao kako su odrađivale do sada uz naravno određene, uz određene suglasnosti koje će dobivati od ministarstva vezano prije svega na financije i vezano na one javne ovlasti koje su komorama spuštene. Kada govorimo o provođenju javnih ovlasti ja ne znam na koji način drugi način možemo tražiti od nekoga provođenje javnih ovlasti kojima su dodijeljene ukoliko oni to odbijaju. Da su ih provodili možda bi neke stvari u sustavu izgledale drugačije. Kolega Kujundžić izvolite. Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre jasna mi je vaša želja i intencija da se stanje napravi bolje. Međutim prihodovna granica za rizik od siromaštva definirana je čini mi se negdje na 2.900 kuna po članu domaćinstva na mjesečnoj bazi. 5% zaposlenih u Hrvatskoj na puno radno vrijeme nisu na granici siromaštva sukladno ovom uzusu nego su već u siromaštvu dubokom, dubokom.

Dakle, to je izazov s kojim se susreće cijeli sustav socijalne sigurnosti, dakle govorim i o onima koji imaju niska primanja, a zaposleni su, govorim o onima koji imaju niske mirovine odnosno neadekvatne mirovine i govorimo naravno i one koje se nalaze u sustavu same socijalne skrbi. Mi smo na ovaj način milijardu i 200, gotovo milijardu i 200 milijuna kuna investirali u sustav u ovom trenutku smatramo da je to sukladno našim mogućnostima kao RH, ali generalno i gospodarski rast i povećanje minimalne plaće i povećanje adekvatnosti mirovina na kojim radimo i povećanje adekvatnosti socijalnih naknada koje su ovdje predstavljene dovode do smanjenja siromaštva i smanjenja rizika od siromaštva. Poštovani ministre, poštovani predsjedavajući. Evo mnogi stručnjaci smatraju da se ovdje ne radi o nekoj reformi socijalnog sustava nego prvenstveno o reorganizaciji odnosno centralizaciji istog, pa me zanima kako mislite sinkronizirati ovako centralizirani sustav sa jedinicama lokalne samouprave koje su specifične i svaka ima neke dodatne socijalne mjere ovisno o kojoj se jedinici radi? Kako će surađivati te jedinice sa samim centrima? Hoće li tu doći do manjka komunikacije ili će ona biti kvalitetnija? Izvolite odgovor. Zahvaljujem se. Teritorijalna dostupnost svake pojedine područne jedinice samog zavoda će biti na razini one teritorijalne dostupnosti koje imamo kod centara, dakle ti budući područni uredi ili područne službe zavoda neće biti odmaknutije od zajednice u odnosu na sadašnje centre dakle u samom teritorijalnom pristupu. Ono što je činjenica da će se sam način funkcioniranja i samo usklađivanje postupanja dogoditi i to sigurni da će imat jedan pozitivan efekt. Samo prioritiziranje pojedinih usluga na razini pojedine lokalne jedinice će i dalje postojati kroz zavod i sigurni smo da tu neće biti nikakvih problema iz konteksta potreba pojedine lokalne zajednice. Hvala. Vi znat da sam ja u više navrata govorio u funkciji zaštite obiteljskih domova i to onih koji dobro rade i uvijek se zalagao za odvajanje žita od kukolja. Drago mi je da ste našli svojevrsni kompromis sa udrugama obiteljskih domova, međutim to nije baš iz prve vidljivo u zakonu jer njihova obveza transformacije i dalje postoji. Jedina promjena je da postoje domovi sa do 20 i više od 20 osoba za smještaj 20 i više od 20 osoba. Dakle, da li sam ja dobro shvatio da ćemo imati udomiteljstvo, male domove, malo veće domove jer ako se neće zvati obiteljski, pa ćemo imati ustanove, pa ćemo imati privatne domove, pa ćemo imati decentralizirane domove i državne domove? Jel to stoji i gdje će to biti sve razjašnjeno. Da, postojat će cijela lepeza pružatelja usluga koje su potrebne starijim osobama, to je ideja ovaj dio oko samih obiteljskih domova, a još ću jednom naglasiti smo uskladili i dogovorili sa svim onim akterima koji pružaju tu vrstu usluga, dakle tu pokazujemo da želimo dijalog, da želimo vrlo otvoreno razgovarat sa svima onima koji se bave tim poslom, ali s druge strane želimo isto tako i urediti sustav kroz podzakonske akte i ostale akte koji će se donositi na razini Vlade RH ćemo definirati uvjete pružanja pojedine usluge. Ali ono što je interes i što je cilj pružanja takvih usluga je da korisnici budu s jedne strane zadovoljni, a da mi imamo široku paletu usluga koje se mogu pružiti korisnicima. Poštovani ministre. Govorili ste o regionalnoj neravnomjernoj pristupačnosti socijalnih usluga o čemu svakodnevno gledamo i u emisijama o životu samaca uglavnom osoba treće životne dobi koji žive bez dostatnih prihoda i bez mogućnosti da se sami brinu o sebi, pogotovo je to sad problem u područjima pogođenih potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji. Sada me zanima koje su to konkretne nove, bolje socijalne usluge koje će olakšati život socijalno ugroženih osoba na potresom pogođenim područjima da se ne bi morali opet samo oslanjati na pomoć udruge „Ljudi za ljude“ i Branke Bakšić i Maje Sever, recite mi konkretno koje su to usluge? Dakle što se tiče samih socijalnih usluga, mi smo definirali nacionalni plan sa strateške razine, dakle strateški plan nacionalni za razvoj socijalnih usluga. On uključuje čitav niz usluga za sve korisnike u RH i ono što želimo postići kroz taj nacionalni plan i kroz Europski socijalni fond plus kao izvor sredstava i državni proračun kao i … je povećati količinu na svim mjestima, na svim lokacijama gdje one su zastupljene. Dakle, ono što je ideja generalna i što smo sigurni da u dugom roku i hoćemo postići je da ona potreba koja postoji u velikoj sredini koja možda u ovom trenutku ima veću dostupnost socijalnih usluga se može ispuniti i u manjoj sredini koja ima manju. Kada govorimo o potresom pogođenim područjima tu definitivno pomoć u kući je nešto što je u ovom trenutku bilo najznačajnije, to ćemo nastaviti i kroz program „Zaželi“, ali isto tako i kroz suradnju sa lokalnim udrugama koje se bave tom pomoći.

Pitanje se odnosi na smještajne mogućnosti za spekta korisnika, dakle korisnik je taj koji uslugu plaća uz pomoć države ili sam. Kako ćete konačno napraviti sustav u kojem će korisnik biti pravedno usmjeren i pravedno platiti onoliko koliko mu se pruža i s druge strane, kako ćete zaštititi, dakle to je pitanje za one osobe umirovljenike i osobe starije životne dobi koji svoje usluge trebaju u novoosnovanim, novooformljenim oblicima obiteljskih domova i ustanova socijalne skrbi kako ne bi bilo toliko velike nepravde, da netko sada u ustanovama drugih osnivača plaća istu uslugu 2000 kuna, a negdje drugdje 5 ili 7, a da je ta usluga još uvijek premala? I kako ćete s druge strane, zaštititi djelatnike socijalne [[Upadica: Hvala vam.]] skrbi koji na sudovima bez zaštite [[Upadica: Hvala.]] svjedoče u kaznenim odnosno [[Upadica: Hvala lijepa.]] prekršajnim postupcima? Dakle što se tiče same cijene usluge, kategorizacije i svega onoga što ovisi o, dakle što definira kvalitetu i cijenu usluge, to smo pokrenuli projekt, odnosno već ranije je pokrenut, prije nekoliko godina, projekt koji bi trebao zaživjeti do, sredinom ove godine, a implementiran će biti do kraja, odnosno početkom 2023. Radi se o metodologiji pružanja socijalnih usluga koja će definirati, odnosno metodologiju određivanja cijena koja će definirati na koji način će se određivati cijene, kolike će te cijene biti i koja kvaliteta smještaja će morati postojati za određene cijene. Ako ste gledati PFU obrasce za zakone, vidi se velika razlika između 2023. i 2022. g., upravo jedan od razloga je u toj metodologiji usklađenja cijena jer smo sigurni da ćemo kako bismo uskladili kvalitetne cijene morati određene cijene i povećati, što znači dakle da će cijene možda biti [[Upadica: Hvala.]] u nekom trenutku veće, međutim, kvaliteta i kategorizacija će morati biti [[Upadica: Hvala lijepa.]] jednako tako veća. Poštovani ministre, svima je ovdje jasno da zapravo sustav socijalne skrbi služi tome da slabima, nemoćnima, nezaposlenima, nezbrinutima osigura pomoć u podmirenju osnovnih životnih troškova, mahom kad se radi o hrani, prehrani, odjeći i stanovanju.

Vi ćete se sad pohvaliti da smo podigli osnovicu zajamčene minimalne naknade sa 800 na 1000 kuna. Da, ali ona nije mijenjana od 2014., a taj porast od 200 kuna je već pojela inflacija. S druge strane, smanjujete pomoć u troškovima stanovanja s 50 na 30%, a ne dirate isto tako, vaučere koje [[Upadica: Hvala vam.]] donose se, doduše uredbom Vlade za energetski siromašne [[Upadica: Hvala.]] građane. Već sam djelomično odgovorio na ovo pitanje no ponovit ću. Mora biti usklađen i mora biti konstantno i kontinuirano u svim njegovim dijelovima, moraju se povećavati ili naknade ili plaće ili što god što diže dohodak stanovnika. Dakle mi smo svjesni da zajamčena minimalna naknada nije dugo vremena korigirana i svjesni smo da u proteklih nekoliko godina je i utjecaj troškova rasta cijena dakle imao utjecaj na realnu vrijednost te naknade. Sada ju korigiramo za 200 kuna, no u svom predizbornom programu smo i vrlo jasno izrazili stav da smatramo da treba biti korigirana sa 800 na 1500 kuna i to je nešto što će se događati. Što se tiče energetskog siromaštva, ako o tome pričamo, odnosno uredbi Vlade, ja sam poprilično siguran da ćemo vrlo brzo to doživjeti određene izmjene. Prošlo je sad već dosta vremena od kada ste ministar iz resora socijalne skrbi. Sigurna sam da ste upoznati sa svim problemima u tom vrlo složenom sustavu. Sigurna sam da iako to nekada i ne pokazujete kroz svoj pristup ste vrlo osjetljivi na sve osobe i na sve korisnike koji su u vašem sustavu, sada govorimo konkretno o vašoj odgovornosti. Zato vas, ministre, pitam, jeste li zaboravili na ljude iz spektra poremećaja autizma? Jeste li zaboravili na ljude koji nakon 21. g. su ostavljeni sami na brigu svojim roditeljima? Jeste li zaboravili na njihove glavarine koje su u sustavu izvan institucionalnog smještaja puno niže od onih u sustavu institucionalnog smještaja? Ministre, pitam vas, jeste li spremni svojim potpisom i promjenom uredbe odnosno pravilnika izjednačiti i maknuti tu diskriminaciju za koju već godinu i pol primate upite od tih roditelja? Poštovana zastupnice, dakle kada govorimo o zakonskim izmjenama, drago mi je da ste ih pohvalili i drago mi je da nemate konkretnije zamjerke na set predloženih zakona.

Kolegice Lukačić, izvolite. Poštovani ministre, evo ja vam želim prenijeti zahvalu i pohvale kolega iz Europskog foruma za osobe s invaliditetom obzirom da su obaviješteni o cijeloj situaciji vezano za donošenje ovog paketa zakona. Pohvalili su i vas i premijera što ste imali naprosto, rekla bih, hrabrosti, još neki u Europi to nemaju jer još neki imaju cenzus, ukinuti cenzus na osobnu invalidninu za osobe s invaliditetom.

Poštovana zastupnice zahvaljujem se i na vašem osobnom angažmanu s obzirom da ste osoba sa invaliditetom i na vašoj želji za pomoći osobama sa invaliditetom. Ono što je dužnost svih nas pa tako i ministarstva i cijele Vlade RH je da sve ranjive skupine na neki način uključimo u društvo. Sigurni smo da povećanje tih naknada, povećanje osobne invalidnine posredno dovodi do kvalitetnijeg uključivanja u društvo. Između ostalog i nacionalni plan koji smo donijeli ranije na Vladi za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom ide u tom smjeru i siguran sam da je ovo jedan od dodatnih koraka, odnosno drugi korak jer ranije smo već donijeli određene korake u povećanju osobnih invalidnina, dodatan korak u poboljšanju materijalnih prava osoba sa invaliditetom. Međutim, to ne znači da u budućnosti nećemo moći učiniti više.

Hvala vam predsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege dobar dan. Imam pitanje, imam konkretno pitanje vezano za ove tzv. komorske zakone. Kad na primjer govorimo o socijalno-pedagoškoj djelatnosti ili djelatnosti socijalnog rada ili edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti koji je nužan kvalifikacijski uvjet da se stekne pravo na obavljanje tih djelatnosti.

S obzirom da smo komorske zakone, dakle usklađivali i s obzirom da smo ih željeli kvalitetnije uskladiti po pitanju reguliranosti profesija što se tiče sedmog ili osmog stupnja završenosti i jedan i drugi mogu biti prihvatljivi.

Poštovani ministre vaše ministarstvo nadležno je i za korisnike koji boluju od demencije, Alzheimera ili bilo koje druge i koji često u srednje teškom, odnosno teškom stadiju bolesti radi težine simptoma zapravo imaju potrebu za smještajem na odjelu koji je zaključen i koji značajno ograničava slobodu kretanja. U ovom trenutku to nije zakonski uređeno i u suprotnosti je sa člankom 5. Europske konvencije o ljudskim pravima i člankom 16. Ustava Republike Hrvatske jer se tu de facto radi o lišavanju slobode bez zakonske osnove. Naime, suglasnost skrbnika nije dovoljna ukoliko se sam korisnik protivi. Tako da trenutno zapravo imamo situaciju da u Hrvatskoj osoba može godinama živjeti u uvjetima ograničene slobode kretanja bez mogućnosti da napusti ustanovu i vrlo često zbog manjka osoblja, bez mogućnosti da uopće izađe van, a sve to bez zakonske osnove, pa me zanima s obzirom da ste ministar nadležnog ministarstva kada i kako to planirate riješiti? Zahvaljujem se. Moram priznati da za ove konkretne slučajeve nemam dovoljno saznanja, jer jednostavno sustav svojom kompleksnošću zahtijeva u ovom slučaju kod konkretnog odgovora na pitanje jedno dubinsko poznavanje posla, odnosno struke koje ste vi a ne osobno.

Međutim, skloni smo malo dublje ući u ovu tematiku i riješiti problem ukoliko on postoji. Zahvaljujem poštovani gospodine ministre. Višegodišnje nastojanje da se udomiteljstvo kao institut osnaži ostalo je neuspješno. I sami ste u vašem izlaganju se složili sa tom činjenicom i egzaktnim brojkama. Recite mi kako će ovaj zakonski prijedlog unaprijediti i osnažiti ovaj institut? Dakle, već sam nekoliko puta govorio na slično pitanja, ali ponovit ću još jednom. Dakle, mi smatramo da postoji nekoliko razloga zašto udomiteljstvo nije dodatno osnaženo u proteklom razdoblju, odnosno zašto je veći broj onih koji izlaze iz udomiteljstva od onog koji ulaze u udomiteljstvo. Tu vidimo prije svega u povećanju, odnosno naknadama, visini naknada i opskrbnina koje podižemo između 20 i 42% opskrbnine i 15 do 60% naknade. Drugi dio onoga što je povezano sa tim su relativno striktni uvjeti za obavljanje samog udomiteljstva za koje smatramo s druge strane da nisu toliko nužni u ovom trenutku, ali i određena razina suradnje lokalnih jedinica, osnaživanje na terenu udomiteljstva kao i promotivne kampanje su nužne iz tehničke perspektive, dakle nakon donošenja zakona kako bi to zaista zaživjelo. Ministre hvala vam. Možete se vratiti na svoje mjesto jer smo gotovi sa replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Govorit će kolegica Vučemilović i kolega Pavliček. Izvolite.

Hvala lijepa predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege.

U svakom slučaju ovaj paket zakona je proizveo veliki interes stručne javnosti. Ne mora nas to čuditi jer mi živimo u državi u kojoj preko 400.000 umirovljenika ima mirovinu manju od 2.500 kuna, ali tone znači da svi imaju 2.500 kuna znači tu su razredi do 500 kuna, do 1.000, 1.500 i mi se stvarno moramo zapitati kako ti ljudi žive. Mi živimo u državi u kojoj je 240.000 blokiranih koji imaju 25 milijardi kuna duga od toga gotovo 7 milijardi su kamate. Mi živimo u državi u kojoj 31% starijih od 65 godina su u riziku od siromaštva. Mi živimo u državi u kojoj 70% onih koji su u kategoriji siromašnih živi u 5 slavonskih županija i u Sisačko-moslavačkoj županiji. Stoga dijagnoza je dosta jasno postavljena. Ova reforma, reorganizacija kako neki kažu se radi i zbog ujednačavanja prakse centara socijalne skrbi. E sad, kad uzmemo u obzir sve ovo što sam ja do sada rekla i cilj ove reforme onda se pitamo hoće li se to postići ujednačavanjem? Ja se slažem s tim da moramo uvijek voditi računa da usluga bude primjerena, da imamo korisnika u fokusu. Ja se slažem s tim da treba biti ista razina usluge u cijeloj Hrvatskoj, ali jesu li to iste usluge u cijeloj Hrvatskoj? Jesu li iste usluge u Osječko-baranjskoj, u Sisačko-moslavačkoj ili možda Istarskoj županiji ili ovdje u Gradu Zagrebu? Nažalost siromašnih ima u svim dijelovima, ali u nekim dijelovima ih ipak ima više. I to su činjenice. To su brojke.

Ako pitamo sve one koje, koji trebaju pružiti te usluge oni kažu uglavnom da nećemo. Njihova strukovna udruženja smatraju da ovaj paket zakona neće tome doprinijeti. Nije sporno da će se naknade povećati. To je činjenica. Predviđeno je milijardu i 100 milijuna kuna u 2 godine i to je dobro, ali pitanje je koliko to povećanje koje se čekalo godinama može kompenzirati sva ova poskupljenja i inflaciju kojoj svjedočimo. Mišljenja sam da je to jako teško jer ako pogledate cijene energenata, ako pogledate cijene osnovnih prehrambenih namirnica onda neko povećanje od 200 kuna mjesečno nije dovoljno. Korisnika je puno i kad pomnožite tih 200 kuna sa tih 600.000 korisnika zatim naknade su uistinu mnogobrojne. To su veliki iznosi, ali ipak na kraju nisu dovoljni. Ostaje ono što nekako ostaje visiti u zraku, a to je što će se postići sada sa ovom centralizacijom. Je li to uistinu samo način da se prekopira, način kako je organiziran sustav mirovinskog osiguranja na sustav socijalne skrbi? Miješamo li mi tu na neki način kruške i jabuke? Nisu to dva ista sustava. Kako će to funkcionirati pitanje je. Jedan od argumenata je da se struka i stručni djelatnici rasterete administrativnih poslova. Tu nam se onda javljaju dva pitanja. Ako ćemo ih rasteretiti administrativnih poslova koji će se sada raditi na centralnoj razini zašto se bune. Da meni netko kaže da ću ja manje morati raditi pa ne bi meni to bio nekakav razlog za izraz, da izrazim neko negodovanje, barem ne bi trebalo biti. A ako je netko radio to, pa sad neće raditi hoće li biti otkaza na razini lokalne, lokalnih jedinica samouprave. I naravno ostaje otvoreno pitanje s obzirom na sve te razlike koje imamo i tu među županijama po razini razvitka, BDP-a, po glavi stanovnika itd., na koji način će sada ova nova organizacija odgovoriti na izazov suradnje sa lokalnom i regionalnom zajednicom jer ako imate umirovljenike koji imaju mirovinu manju od 2.500 kuna oni su u velikom riziku od siromaštva i moramo se zapitati kako oni žive. Onda imaju neku naknadu još od županije, pa neka naknada od općine ili od grada, znači nije to samo ovo što ulazi kroz paket ovih zakona. Pitanje je na koji način će se to sinkronizirati i na koji način će se taj dio rješavati. Između ova dva čitanja nije došlo do velikih promjena, nešto uglavnom vezano za osobe sa invaliditetom i to pozdravljam, ali ostaje i dalje otvoreno nekoliko pitanja koja smo imali i u prvom čitanju. Jedno je vezano znači za Povjerenstvo za odlučivanje osnovanosti pritužbe, gdje bi trebalo biti 5 predstavnika građana koji će se birati putem javnog poziva. I pitanje na koji način tih pet osoba može odgovoriti na sve pritužbe koje se tijekom godine javljaju a one su izuzetno brojne. Ostaje tu još jedan aspekt, a to je kako će to povjerenstvo i pitanje je jeste li uopće predvidjeli na koji način će sada to novo povjerenstvo surađivati recimo sa Uredom pučke pravobraniteljice ili sa uredima nekih drugih pravobranitelja koji također se bave tim pritužbama. Taj dio nekako je ostao visiti u zraku i mislim da to ako već niste predvidjeli zakonom definitivno treba urediti nekim podzakonskim aktima. Što se tiče udomiteljstva pozdravljam te promjene, vidjeli smo u te tri godine da nemamo novih udomitelja. Kompletan taj sustav nam nekako odumire, sve su stariji, problemi su veliki.

I ako s njima razgovarate onda oni će vam uvijek, čak neće staviti ni financijski aspekt udomiteljstva u prvi plan, u fokus, nego upravo stručnu pomoć koja je njima iznimno potrebna. I mislim da taj dio je nešto na što treba staviti naglasak i taj dio treba također nekako naglasiti.

Znači ako vi, rekao je ministar odnosi se samo na financijski aspekt. Nisu oni, oni i dalje ostaju neovisni, ali evo taj financijski aspekt će biti malo pomnije. Morat će se sve tražiti od ministarstva dozvolu, a što treba više da im ugasite njihovu samostalnost, njihovu neovisnost, ako oni za svaki financijski godišnji plan, za visinu članarine moraju po godinu i pol dana čekati ministarstvo da im da suglasnost onda ste vi njima vezali ruke i onda oni de facto više nisu neovisni.

Izvolite. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege broj korisnika socijalne naknade u Hrvatskoj je sve manje. U zadnjih tri godine broj korisnika socijalne naknade je pao za 10 000. Ovo su novinski natpisi koji lijepo zvuče. Čovjek bi stvarno pomislio da smo mi uređena, visoko razvijena država gdje ljudi očigledno sve kvalitetnije žive, gdje je životni standard sve bolji. No, kada malo dublje analizirate te iste novinske članke tada dolazite do zastrašujućih rezultata. Naime, broj korisnika socijalne naknade se smanjuje iz dva razloga. Radi se prvenstveno o starijim osobama koje su preminule i s druge strane radi se dijelom o radno aktivnom stanovništvu koje je u međuvremenu napustilo Hrvatsku i otišlo u zapadnoeuropske zemlje trbuhom za kruhom i osigurati si po mogućnosti život dostojan čovjeku u 21. stoljeću. Jedan drugi podatak zornije pokazuje uistinu pravu sliku u hrvatskom društvu, a on kaže da je krajem 2021. godine bilo 239278 blokiranih sugrađana sa ukupnim dugom glavnice od 18,1 milijardu kuna što je za 3,3% više blokiranih nego prošle godine. Ova brojka će se očigledno ove godine rapidno povećavati. Razlog tome su drastična poskupljenja energenata, struje, goriva, plina i drastična poskupljenja gotovo svih prehrambenih proizvoda u trgovinama. Pa evo donio sam ih nekoliko čisto radi usporedbe.

Kilogram krastavaca je prošle godine koštao negdje oko 13 kuna, danas čak 19 kuna.

Radi se o povećanjima od 20, 30, 50, negdje čak i preko 100% u svega godinu dana. Plaće naravno da to nisu pratile i standard naših sugrađana iz mjeseca u mjesec sve je slabiji. I ovdje se krije ona najveća zamka koju treba spomenuti jer se odnosi na najveći broj naših sugrađana. To su ljudi koji sad ovog trenutka razmišljaju hoće li upaliti grijanje, hoće li naložiti drva ili će to napraviti sat vremena kasnije. To su ljudi koji razmišljaju hoće li u pet popodne paliti svjetla u kući ili će čekati 7 navečer. Ono što je još poraznije po svim statističkim podacima svako 4. dijete u RH živi na rubu siromaštva, svako 4. dijete, na djecu smo svi osjetljivi. To su djeca koja su danas otišla polu sita u školu i oni žive tu 50 metara oko nas, možda moji ili vaši susjedi i to je poraz svih nas. Svako 4. dijete, to dijete nema kod kuće mobitel, to dijete nema kod kuće laptop, to dijete nema mogućnost ići na trening sportski, nogometni, tekvando, karate jel roditelji nemaju 150 kuna da mu plate članarinu mjesečno i to je slika Hrvatske. Imamo dvije Hrvatske, Hrvatsku za odabrane i Hrvatsku za običan puk. I sve ove reforme odnosno ove reorganizacije su samo kap u moru. Bez istinske gospodarske reforme, povećanja standarda naših sugrađana, demografske reforme ne piše nam se dobro.

Najprije poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić, izvolite. Uvodno ću se vratiti na kompletan problem koji se tiče upravo korisnika ovog zakona i pitanje koje sam postavila resornom ministru koji nažalost trenutno nije ovdje. Naime, riječ je o jednoj konfuziji nadajmo se nenamjernoj greške koja se pojavila u ovom zakonu, a to je da se osobe koje imaju 4. stupanj oštećenja navode u čl. 58. st. 1. ovog zakona kao one koje imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu, a ne samo kao u prethodnim člancima kao one koji imaju pravo na osobnu invalidninu. Osobna invalidnina da bude potpuno jasno je puno veći iznos 1.750 kuna i to te osobe svakako zaslužuju za razliku od ove naknade koja je ipak značajno manji iznos 600 kuna. Ja sam to pitanje postavila ministru, a nisam mu ga postavila slučajno, postavila sam ga ne samo zato što sam pažljivo pročitala ovaj konačni prijedlog zakona u kojem vidimo da taj stavak stoji nego zato što sam i pažljivo slušala ono što je on govorio, a on je u svom obraćanju javno se pohvalio da je proširen krug korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu na osobe koje imaju utvrđen 4. stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Dakle, to je jedna prema njemu, prema onome što je danas rekao u HS, od novina ovog zakonskog prijedloga koja pokazuje koliko je ovaj zakon socijalno osjetljiv i obuhvatan. Nakon što sam mu uputila repliku on meni daje sasvim drugačiji odgovor, daje mi odgovor da je uočio tu grešku i da će naravno kako drugačije ne valjda kroz oporbeni prijedlog nego kroz amandman HDZ-a ipak taj stavak ako sam dobro razumjela izmijeniti u konačnom izglasavanju zakona, a što je svakako na dobrobit naših građana i što toplo pozdravljam. Međutim, imamo ozbiljan sustavni problem. Ja ne znam s kojim ministrom ja komuniciram, onim koji je prije dvije minute govorio jedno i hvalio se upravo tom zakonskom izmjenom ili onime koji je na moju repliku nakon dvije minute odgovorio nešto sasvim drugo ili je rješenje te konfuzije možda vrlo jednostavno. Ministar niti piše ono što čita, niti razmišlja o onome što je pročitao, a koliko je onda takva osoba, a ovdje sam dala konkretan primjer, kompetentna razgovarati o ovako ozbiljnoj i sustavnoj reformi kao što je reforma sustava socijalne skrbi. A sada ću preći na neke konkretne primjedbe koje se tiču ovih zakonskih izmjena i koje mislim da treba dalje razraditi možda u nekom budućem zakonskom paketu ako se ovdje očito neće uvažiti jer vidimo da od prvog čitanja mnogi od njih nisu uvažene. Nadam se i to ću odmah reći da te nove izmjene neće morati biti potaknute još jednim tragičnim slučajem nego će se raditi na tome kao što se trebalo raditi i ranije bez medijskog pritiska zbog društvenog zahtjeva demokratskih tekovina i potreba da razvijamo kvalitetan sustav socijalne skrbi. U tom smislu moram izraziti svoju zabrinutost da nažalost gledajući što se trenutno događa, kakva je situacija s energetikom i kakva je situacija s inflacijom, bojim se da govorimo o sustavu o kojem će biti ovisniji sve veći broj naših građana. U tom smislu pri kraju ovog obraćanja reći ću nešto i o drugim konkretnim mjerama koje bismo trebali uključiti baš zato da rasteretimo sustav socijalne skrbi jer trebamo biti konstruktivni, davati prijedloge i na tom tragu ja ću uvodno također i pozdraviti ministrovu namjeru da pokuša donekle urediti ovaj sustav iako moram naglasiti da nisam posve zadovoljna kao i značajan dio stručne javnosti s predloženim izmjenama. Prvo što u tom smislu želim istaknuti je da kada mi raspisujemo ovaj zakon kao što činimo u čl. 3. gdje navodimo da je socijalna skrb organizirana djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama u svrhu unaprjeđenja kvalitete života itd., mi bismo se prvo trebali uopće dogovoriti oko tih osnovnih kategorija. Mi bismo trebali znati što nama znači socijalno ugrožena osobe i što znači unaprijediti nečiju kvalitetu života da bismo mogli na temelju toga razvijati sustav socijalne skrbi jer to nisu tek floskule koje se nalaze u određenim zakonskim izmjenama nego to trebaju biti jasno definirani kriteriji koji će nam omogućiti raspisivanje kvalitetnog zakona. Sličnu primjedbu navela bih i za čl. 8. koji govori o načelu pravodobnosti gdje ističe da je socijalna skrb treba se ostvariti na način koji osigurava pravodobno uočavanje potreba korisnika. U Hrvatskoj ovisno o godini između 700 tisuća i milijun ljudi živi negdje u riziku ili na granici siromaštva. Što znači ovo pravodobno? Očito iz prakse da se to ne događa pravodobno, da preventiva ili posljedično i sam sustav zbog nedostatka preventive zakazuju. I što su onda opet te floskule unutar ovog zakona koje nismo pojasnili, a koje ne pronalaze opravdanost u praksi. Nadalje u članku 10. kada govorimo o osobama koje imaju pravo sudjelovati u procjeni stanja potreba i odlučivanje o korištenju usluga, a da su korisnici u sustavu socijalne skrbi. Ovdje smo naveli primjerice čak i dijete koje ima pravo na prikladni način izrazit se o svojim interesima naveli smo i osobe lišene poslovne sposobnosti koje mogu sudjelovati i dati mišljenje. Međutim, postavlja se pitanje što je sa osobama sa težim duševnim smetnjama. Možda bismo mogli i trebali i njih ovdje jasno navesti, da ne bi bilo zabune u smislu toga da i one imaju pravo dati mišljenje u procjeni stanja potreba i odlučivanje o korištenju usluga kao što imaju i drugi korisnici sustava socijalne skrbi koji su izrijekom navedeni. U članku 15. navodimo osnovne životne potrebe i donekle ih definiramo, a to su one potrebe koje treba osigurati unutar sustava. Međutim, mi bismo trebali imati širu i ozbiljnu javnu raspravu o tome što su uopće osnovne životne potrebe. Primjerice kada gledate njemački sustav onda u njemu možete uočiti da u te osnovne životne potrebe pripadaju primjerice i kultura i mogućnost sudjelovanja u široj zajednici u smislu korištenja njezinog sustava. Dakle i mnogi drugi, a ne samo ovi osnovni elementi koji se nalaze u našem zakonu. Mi nismo nikada do kraja razmislili što bi za nas uopće bile te osnovne životne potrebe i treba li ih proširiti na način da korisnici sustava socijalne skrbi poglavito djece ne budu diskriminirani u odnosu na onu djecu koja nisu recimo u sustavu socijalne skrbi koji imaju recimo pravo na kulturu i neke ostale sadržaje koji omogućavaju njihov nesmetan i ravnopravan razvoj u zajednici. Kada govorimo o socijalnoj isključenosti govorim o nemogućnosti pojedinca da sudjeluje u uobičajenim aktivnostima društva koje mu pripada zbog čimbenika koji su izvan njegove kontrole. Međutim, to je tako definirano u zakonu ali nigdje i ni iz čega nije jasno kako to omogućavamo ovim zakonom i ovim pravima. Isto tako u članku 21. kada nabrajamo naknade u sustavu socijalne skrbi mi prvo trebamo odrediti kako ćemo to omogućiti ovim zakonom i pravima, a tek naknadno možemo raspisati naknade. I ono ključno, resursi odnosno ljudi koji će uopće provoditi ove izmjene, govorim ovdje o osnivanju obiteljskog centra, a nemamo odgovor na pitanje znamo kolika je podkapacitiranost socijalnog sustava, imamo li dovoljno ljudi koji će kvalitetno moći obnašati te funkcije unutar ovih zakonskih izmjena jednom kada one stupe na snagu. Navest ću nekoliko argumenata na koje je struka upozoravala i zbog čega nije zadovoljna sa ovim zakonskim izmjenama koje smatram opravdanima. Jedna je nedostupnost kao posljedica određenja i popisivanja socijalnih usluga u zakonu. Međutim, nedostaju neke ključne usluge kao što je asistencija za osobe sa invaliditetom i time se sužava mogućnost proširenja tih usluga ukoliko dođe potreba za novim uslugama, pa bi bolje bilo kao što se predlagalo da se ide prema klasteru usluga, nego da se one ovdje jasno ispisuju. Isto tako možemo govoriti o financijskoj nedostupnosti socijalnih usluga i tome da bi bilo korisno unaprijed predvidjeti razinu participacije građana u plaćanju socijalnih usluga, neusklađenosti razina odgovornosti odnosa između Zavoda za socijalni rad, lokalne samouprave i resornog ministarstva. I onoga o čemu je mnogo bilo riječi decentralizacije, dakle osnaživanja i poboljšanja sustava decentralizacije a ne odgovora centralizacije kao onoga što bi trebalo zamijeniti trenutno nedovoljno funkcionalnu decentralizaciju. U tom smislu zaključit ću ovaj dio rasprave s time da ovaj proces donošenja zakona nije bio inkluzivan i transparentan, da nismo imali širu raspravu o ciljevima reforme i tome kako su one usklađene sa kriterijima javnih potreba i da u konačnici zbog toga nećemo vjerojatno imati kvalitetne izmjene ovog sustava u praksi. Ako sam ja gladan to je materijalan problem. Ako je drugi gladan rekao je veliki ruski filozof Nikolaj Berdjajev to je duhovni problem. I u tom smislu kada govorimo o korisnicima sustava socijalne skrbi mi svi imamo jedan zajednički duhovni problem na kojem bismo trebali puno ozbiljnije i u većem dijalogu nastaviti raditi. Izvolite.

Hvala predsjedavajući. Poštovani službenici ministarstva obzirom da tu ministra nema, poštovane kolegice i kolege meni je jasna intencija izmjena Zakona o udomiteljstvu. Dakle, hoćemo li uspjeti podignuti za 10% ili nešto više ili nešto manje to ćemo vidjeti, pokazat će nam naravno to vrijeme i ja to pozdravljam. Međutim, ono o čemu ću progovoriti ovdje jest grijeh propusta koji se mogao napraviti, a nije. Napomenut ću da još 2002. godine je zapravo izrađena prva sustavna jedna studija o deinstitucionalizaciji koja je zapravo predviđala postupno zatvaranje većine domova u samoj našoj državi, ne samo onih za djecu, nego naravno kompletno prebacivanje s vremena na vrijeme u obiteljsko okruženje, odnosno biološku ili udomiteljsku obitelj kao i samostalno stanovanje osoba uz pružanje stručne podrške. Mi se danas nalazimo u dvadesetoj godini i nalazimo se na početku, no vrijeme mi vratit ne možemo, pitanje je jesmo li išta iz ovog naučili. Općepoznata je činjenica da već dvije godine su zapravo domovi za nezbrinutu djecu na koju ću se posebno koncentrirati su premašili kapacitete. Onaj ko god je bio u tim domovima, ko je te klince pogledao u oči trebao je shvatiti i osjetiti samo jedno, oni su fokus, on i nitko drugi. Niti biološka obitelj, niti posvojiteljska obitelj, a troje sam djece posvojio, niti udomiteljska obitelj, ma niti dom nego oni. Jesu li oni uistinu srž ovih zakonskih izmjena? Ja kažem da nisu i to je ono što je po meni pogubno. Oni koji imaju pravo na obitelj, koji imaju pravo na odrastanje, koji imaju pravo na miran san i da ne budem dalje patetičan, mada mi je teško ne biti subjektivan jer ih gledam u oči svaki dan. Što imamo u praksi? Odugovlačenje sudskih postupaka koji traju već godinama, imamo ogroman broj porasta napuštene djece, čak duplo veći u odnosu na 2015., dakle imamo ogromnu tendenciju rasta napuštene djece. Sustav miruje. 13 godina. Tko će posvojiti ili udomiti dijete sa 13 godina? I istina je, odgovor je to nije predmet ovog zakona, ma nije, ali je pobogu mogao i biti Obiteljski zakon sastavni dio ovog paketa, a nije. Mogao je biti napravljen u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa, no nije. Hoće li? Ja vjerujem u intencije ministra Aladrovića kojega ne smatram krivcem za ovaj sustav, krivi su svi oni koji 30 godina ovaj sustav vode, dio ih provodi u ovim saborskim klupama i danas i sad će uredno i zdušno hvaliti se s ovim. Sa postotkom podizanja naknada udomiteljima. Pa kome je normalno da 830 kuna je bila naknada udomitelju za jedno udomljeno dijete i sad je 1.350. Ako mi uzmemo da prosječno udomitelj radi u dvije smjene u jednome danu, a često puta i tri, ali ajmo se zadržati na dvije smjene to je 480 sati mjesečno. Znate što se dogodilo? I da ne bi ja bio krivo razumijem, ja pozdravljam i zahvaljujem u ime udomitelja bezbroj njih koje sam upoznao, dogodilo se to da ste im satnicu podignuli sa pet kuna i 10 lipa na osam kuna i 47 lipa. To je ono što je se dogodilo i to je dobro, slažemo intencija je gore. Međutim ono što mene živcira ili usudio bih se reći izjeda je jedna samohvala, već 20 ili mjesec dana i ona će se nastaviti danas ovdje za ovom govornicom od raznoraznih likova. Likova namjerno kažem, ne ljudi sa imenom i prezimenom. Čovjek treba biti realan, ako sam kukav onda sam kukav, ali želim nešto mijenjati. Sad puzam na koljenima, ali valjda će doći taj dan kad ćemo ustati i hodati, nego ćemo se hvalisati i već to radimo s nečim što je i danas u ovakvoj Hrvatskoj ispod prosjeka nečega što se dostojanstvo na kojeg imaju, prije svega djeca, a onda udomitelji i svi ostali. Kvaliteta zakonskih rješenja u proteklih 30 godina možda se najbolje oslikava u onoj koja je donesena 1. siječnja 2019.g. koja je pompozno najavljena. Utrošen je ogroman novac u njenu kampanju u kontekstu razvoja specijaliziranih udomiteljstva gdje su jasno propisani kriteriji i uvjeti tko to može, što to može najavljeno je rješenje koje bi zapravo trebalo odmaknuti djecu i vratiti ih tamo gdje im je mjesto, a to je obitelj. Što se dogodilo?

Ovim zakonom idemo ok, omekšati uvjete smatrajući da će to biti ono rješenje koje bi trebalo dovesti do udomljavanja. Daj Bože dragi da to uistinu bude tako. Danas o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Hrvatskoj brine nešto više od 1300 udomiteljskih obitelji od kojih je 439 spada u kategoriju srodničkih, što znači da prestankom ili odrastanjem takvih klinaca ove srodničke obitelji ne planiraju se nastaviti baviti udomljavanjem. Problem na kojeg smo naišli u samo tri godine je porast prosječne dobi samih udomitelja sa 55 na 60 godina što je problematično jer udomitelj sa navršenih 65 godina prestaje imati pravo na udomljavanje. Problem su očito godine, a nisu problem godine kod onih roditelja kojima sud ili koje sud ne lišava prava odgoja, a koji imaju, možda su mojih godina 38, možda imaju 25. Oni nisu problem, problem su nam ljudi sa iskustvom od 65 godina. Pa pobogu zar ne bi bilo logičnije da o tome tko može biti udomitelj, a tko ne može biti udomitelj ne prosuđuje povjerenstvo koje temeljem svoje stručne procjene može donijeti odluku je li netko sposoban pružiti djetetu vrijednosti, pružiti djetetu odgoj, pružiti djetetu obitelj, a ne broj godina. Tijekom 2020.g. sustav socijalne skrbi izdao je znate li koliko? Ukupno 145 licenci za udomitelje, a istodobno iz sustava udomiteljstva otišlo je 543 obitelji. Kod nas trenutačno ima ogroman broj djece koja bi trebala biti izdvojena iz obitelji, no imamo jedan problem, nemamo gdje s njima, nemamo gdje s njima. Djeca tako ostaju živjeti u nezadovoljavajućim ili, ne znam uopće koju riječ u ovom škrtom hrvatskom rječniku upotrijebiti, ako pričamo o djetetu, u takvim obiteljima, a pretrpani domovi primaju samo hitne slučajeve. U 2021. 4 439 djece bilo je bez odgovarajuće roditeljske skrbi, što je dvostruko više u odnosu na proteklih 5 godina. Znate li koliko je prošle godine posvojeno? Dakle, praktički, mi se nismo maknuli sa mrtve točke, sa svim uvjetima. Pa nije nijedan bivši ministar bio, ne znam ni ja, netko tko ništa ne zna. Ili, ili stvarno možda ništa ne zna, možda nitko u cijelom ovom periodu nije pokušao shvatiti u čemu je problem? Vrijeme mi je izašlo, nastavit ću. Sada će u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina govoriti poštovani zastupnik Veljko Kajtazi, izvolite.

Prvo bih želio izraziti zadovoljstvo što je prošlo relativno malo vremena između prvog čitanja i konačnog prijedloga zakona. Iako se radi o vrlo kompleksnoj i osetljivoj temi, sustavu socijalne skrbi, novi zakon predugo smo čekali i uistinu nema potrebe dodatno odlagati njegovo donošenje. Osvrnuo bih se i za početak na izmjene u konačnom prijedlogu u odnosu na prvotni prijedlog. Drago mi je što se promijenilo da prava imaju i osobe bez državljanstva koja imaju i samo privremeni boravak u RH. Usklađivanje je to sa Konvencijom o statusu osoba bez državljanstva. Dosad su korisnici mogli biti oni koji imaju samo stalni boravak i dugotrajno boravište u RH, no ljudi koji imaju privremeni boravak u pravilu su u iznimno teškim socijalnim ekonomskim uvjetima i pravedno je i pravično da su i oni dobili mogućnosti da budu korisnici. Ne radi se o velikom broju ljudi, odnosno velikom opterećenju za proračun, no činjenica je da je prijedlog uvažen, pokazuje da se vodilo računa o humanosti sustava, što mi je drago primijetiti. Isto tako, pozitivnim smatram povećanje iznosa osobne invalidnine sa 300 na 350% osnovice. Dodatno, napušten je prihodni cenzus u potpunosti kao i imovinski cenzus za priznavanje prava na osobnu invalidninu. Sve to vidim kao velike i važne pomake u zaštiti najosetljivih skupina kao što su invalidi. Proširen je i krug korisnika, prava na doplatak za pomoć i njegu, tako da će sad obuhvaćati i osobe koje imaju utvrđeni 4. stupanj oštećenje ... [[Govornik se ne razumije.]] sposobnosti, čime će i te osobe steći mogućnost ostvarivanje prava iako nemaju uvjete za priznavanje prava na osobnu invalidninu. Tu su najvažniji izmjene ovog prijedloga u odnosu na tekst od prije nekoliko mjeseci, a sad bih se osvrnuo na neke odredbe zakona koje također, smatram bitnim, pogotovo za romsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj, koja sigurno spada među najugroženim po mnogim osnovama. Moram naglasiti da sam dugi niz godina tražio izmjene ovog zakona, među ostalim i zbog nekih nelogičnosti koje su postoji u dosadašnjem zakonu, a često su se odnosile upravo na pripadnike romske nacionalne manjine. Recimo, ljudima se oduzimala naknada ako bi bili vlasnici bilo kakvog automobila, pa makar i onog najjeftinijeg ili ako bi samo bili zatečeni u vožnji makar i u posuđenog automobila. Čak i da ne ulazimo u apsurd takvog postupanja, vezano uz jednakopravnost svih građana, pa tako i po pitanju prava na vozačku dozvolu jer ovim propisom je ona poslala ustvari bezvrijedna jer je niste smjeli koristiti, a radi se o apsurdu i gledajući samo praktične situacije. Pošto se ne smije koristiti nikakvo vozilo da bi se prevezali od točke do točke, makar išli u ljekarnu ili u dućanu po namirnice. Ljudi ne preostaje nego koristiti javni prevoz. E sad, itko tko je ikad bio u romskom naselju, zna da se ona nalaze poprilično udaljena od drugih naseljenih mjesta, a da javni prijevoz izuzevši školske autobuse uglavnom spada u sferi znanstvene fatastike. Korisnicima nije preostalo ništa drugo nego pješačiti ili koristiti bicikl pa ste oko romskih naselja mogli vidjeti osobe u proznim godina ili trudnice kako bicikliraju do grada ili trgovine. Imamo nažalost i ostalih korisnika lošeg zdravstvenog stanja, a čak i da se savršeno zdravi, pješačiti i po 10 do 15 kilometara po pljusku ili na -10 odnosno na 40 nije baš nešto što bi poželjeli ikome i to samo zato da biste otišli kupiti lijekove ili kruh i mlijeko. Da se razumijemo, takav propis šteti i drugim osim Romima jer puno je korisnika koji se nalaze u prometnoj izoliranim područjima Korduna, Banovine, Slavonije ili Like, gdje su oni dodatno još i mahom starije životne dobi, tako da jedino što preostaje takvim ljudima je osloniti se na milost susjeda ili nekog drugog tko će ih prevesti do najbližeg mjesta gdje postoji liječnik, dućan ili neka institucija koja im je jako potrebna. Takva ... [[Govornik se ne čuje.]] oduzimanje naknade, ako bi se imalo i najjeftinije vozilo, pravdala se time da štiti državni proračun od manipulacija. Volio bih znati na koji način se državni proračun štiti tako da netko mora pješačiti po lijeku i hranu, to mi je uvijek bila misterija. Moram reći i da je dio zaposlenika sustava socijalne skrbi vrlo efikasno u hvatanju Roma u korištenje nekog vozila i trenutnom oduzimanje socijalnih sredstava. Nažalost neke druge segmente svoga posla ne obavljaju sa istim učinkovitosti. Žalosti me što čujem da se i dalje to isto radi iako će novi zakon promijeniti, a to znaju i djelatnici centra socijalne skrbi. Unatoč tome što će novi zakon stupiti na snagu za koji tjedan i to promijeniti i dalje dobivam informacije da se ljudima oduzima naknada zbog korištenje vozilo. Sad će biti dopušteno imati vozilo koji je vrijedno 40 osnovica dok je osnovica postavljena na 500 kuna, dakle vozilo do ukupne vrijednosti od 20.000 kuna. Nadam se da u tom dijelu nećemo imati problema jer velikih, velika većina vozila u romskim naseljima, ali i kod drugih korisnika u pravilu ne prelazi taj iznos i značajno ne mijenja njihov socijalni položaj. U svakom slučaju drago mi je da su se u obzir uzeli stvari životne situacije, te da se kod pitanja zakona u obzir uzeo i zdrav razum, te okolnosti koje postoje u stvarnom životu, a ne samo u birokratskim uredima. Kada smo kod toga koliko se sjećam svojevremeno je bilo otpora i prijedloga da ljudima koji rade radove za javno dobro ostane i iznos socijalne pomoći iako se time u stvari radilo suprotno od logike stvari, pa su mnogi umjesto rad birali nerad. Mnogi su si time i sami sebi napravili veću štetu jer je upravo zaposlenost jedan od uvjeta lakše integracije. No osim što se time omogućilo da ljudi zarade iznos dovoljno za pristojan život ujedno se tako moglo i saznati tko je bio, a tko nije bio spreman raditi kako bi i pored socijalne pomoći zarađuje još dvije do tri tisuće kuna, tako se najlakše uvid tko ne želi raditi već radije samo primati socijalnu pomoć. Još jedna stvar o kojoj se dosta govorilo bilo je uvođenje vaučera za hranu umjesto značajne minimalne naknade. Ovaj prijedlog kaže da se zajamčena minimalna naknada može isplatiti u cijelosti ili djelomično u naravi ako se na temelju utvrđenih okolnosti ocijeni ili se može osnovno pretpostaviti da korisnik zajamčenu minimalnu naknadu ne koristi ili neće koristiti u svrhu podmirenja osnovnih životnih potreba. Isto tako navodi se da je svatko dužan prijaviti zavodu sumnju da korisnik zajamčene minimalne naknade ne koristi u svrhu podmirenja osnovnih životnih potreba. Ostaje vidjeti kako će se to provoditi u praksi odnosno da se ne bi desilo da djelatnici centara za socijalnu skrb arbitrirano smiju odlučivati o isplati u naravi bez jasno utvrđenih kriterija, pogotovo moramo izbjeći da se dešava situacija da se nekome oduzima novčana naknada na osnovu nečije dojave da je netko vidio nekoga kako kupuje nešto što nije smio, da se tako ne izrazim, za sve moraju postojati jasno utvrđeni i svim dostupnim kriterijima. Zbog zloupotrebe alkohola i droga koje jesu ozbiljan problem smo oduvijek imali ovu mogućnost u zakonu i protiv dosljedne i pravične primjene toga nemam apsolutno nikakvih problema. Za one za koje se jasno utvrdi da pomoć u novcu zloupotrebljavaju na uštrb obitelji i djece široke ne selektivne primjene ove mogućnosti sigurno neće bit iako su mnogi posebni u kampanji najavljivali za takav prijedlog. Drago mi je da smo se s jedne strane odbacili šovinistički i radikalne pristupe, a ipak centrima dali ovlasti da zaštite svaku obitelj. U posljednjih par godina smo svakako pokazali da smo socijalno osjetljivi, te smo na međuresornoj razini putem Povjerenstva za praćenje Nacionalnog plana za uključivanje Roma zahvaljujući podršci vlade i operativnim programima za nacionalne manjine pokrenuli i niz drugih projekata sa ciljem unaprjeđenja životnih uvjeta romske nacionalne manjine.

Ipak kako bi podržali centre ove godine smo izdvojili 500.000 kuna za uvećavanje jednokratne naknade jer je situacija na terenu takva da za to postoji potreba, ali to je svakako gašenje požara i nešto što samo po sebi neće rješavati nagomilane socijalne probleme. Upravo zato mi je drago da u posljednjih nekoliko godina u rješavanju pitanja romske nacionalne manjine su uveli u gotovo sva ministarstva jer su problemi romske nacionalne manjine istovjetni problemima svih građana, ali ipak zahtijevaju intenzivniji napor kako to i stoji u strateškom okviru i na nacionalnom i na eu razini.

Dakle evo tema nam je danas izmjena grupe 7 zakona koje ministarstvo vrlo samouvjereno naziva reformom sustava socijalne skrbi. Dakle, nema sumnje nikakve je li da sustav već dugo vremena vapi za reformom. Socijalni radnici, dakle svi uključeni u taj sustav već dugo traže rješavanje i podkapacitiranosti pojedinih kolega, prekomjernih davanja ovlasti, zatrpavanja administracijom i niz drugih problema u sustavu koje postoje godinama. Pogotovo što su nas o potrebi za reformom osvijestile i tragedije koje su se dogodile u posljednje vrijeme, napadi na socijalne radnike, požari koji su se dogodili u domovima za starije i ukazali na potpuno neadekvatan sustav nadzora rada domova za starije. Reforma u ladicama resornog ministarstva nalazi se još od 2003. godine evo čuli smo ovdje, danas je 2022. pomislio bi čovjek da se dugo i temeljito radilo na pripremi izmjena ovih 7 zakona, da će svi biti zadovoljni, da su uključeni u izradu i ovu nazovi reformu međutim imamo ovdje cijelu pobunu i uzbunu cijele stručne zajednice, a najviše od svega socijalnih radnika koji su u, koji su zapravo koji u takvom sustavu trebaju raditi. Ono što nije ovdje sad pred nama i nije uključeno u ovaj set zakona, a voljela bih spomenuti jer su nam i na to ukazali da je zapravo problem, a to je Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključivosti. Dakle, upozoreni smo da je jako loš, napisan na brzinu i samo da bi se ispunio zahtjev i uvjet da taj plan imamo kako bi dobili sredstva iz EU. Prvi problem da se vratimo na ovaj set zakona, prvi problem kod njih je ono što sam postavila i u replici pitanje ministru, dakle zapravo se ne zna tko je bio zaista evo član radne skupine koja je radila, koje su izrađivale ove zakone. Kako se čini tih radnih skupina je je li u ovom proteklom razdoblju od 2003. godine do danas bilo nekoliko, a evo čini se da je ministarstvo na kraju odlučilo taj zakon napisati i izaći sa svojom verzijom zakona usprkos više od 2000 primjedbi u javnoj raspravi, usprkos i drugih udruga raznih strukovnih udruga i akademske zajednice koja je imala primjedbe je li na cijeli ovaj nacrt. U analizi ovih zakona konzultirali smo se moram reći je li sa djelatnicima u sustavu, s korisnicima i sa stručnjacima iz akademske zajednice sa studija socijalnog rada. Svi oni kažu dakle da ima naravno dobrih stvari, nekih dobrih stvari koje se uređuju ovim zakonima pa tako recimo centralizacija možda može dovesti do ujednačavanja prakse, do smanjivanja nekih problema sa nekakvim lokalnim šerifima koji se nekad pojave na čelu i u upravnih odborima lokalnih centara npr. evo beskućnici koji su u prihvatima konačno će imati pravo na smanjeno, doduše smanjeno ili zajamčeno minimalnu naknadu, nekih 500-tinjak kuna koje će im evo omogućiti da barem plate nekakve putne troškove. Dakle, to je jedna dobra stvar. Međutim, globalno evo svi se slažu usprkos tim dobrim nekim stvarima koje se uvode da ovo na kraju ipak nije reforma kakvu su svi očekivali i priželjkivali. Jedan profesor nam je rekao evo i citirat ću ga, ja osobno mislim da su ovi zakoni zadnji čavli u lijes socijalnog rada u Hrvatskoj. Pa evo počet ću sa nizom evo primjedbi koje smo dobili na ovaj set zakona odnosno reformu kako je ministarstvo voli nazivati.

Onda se ta knjiga objavila je li preko izdavaštva pravnog fakulteta, onda se utjecalo na to da se to uvede kao nova socijalna usluga u zakon, ovdje se to zove dakle mentorstvo u socijalnom radu i u zakonu je navedeno kako će se socijalni radnici morati obrazovati za tu novu uslugu, a obrazovanje će sigurno provesti evo određene specijalne udruge. Dakle, istina kao što sam rekla to je jedan od projekata EU međutim socijalno mentorstvo nije kao nova usluga uopće prodiskutirano kod nas. Dakle, u socijalnom radu neki kažu čak da to i nema nekog smisla, međutim evo jedan vid kako i kroz zakon zapravo se može pogodovati na neki način i možemo imati natruhe korupcije. Da se sada zadržim na Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada. Izmjene i dopune ovog zakona praktično se isključivo odnose na komoru, ako se prihvate te izmjene postojanje komore postaje u potpunosti besmisleno i nepotrebno i njeno daljnje održavanje će biti samo uzaludno trošenje novaca poreznih obveznika. Naime, u potpunosti prestaje funkcionalna samostalnost komore što je njena osnovna ideja i kod nas i u svijetu. Neke države koje nisu htjele da takvu funkciju osamostale nisu ni organizirale komore u ovom smislu nego su te komore više-manje sindikalni oblici rada. U principu nama komora čini nam se da zapravo i nije potrebna imamo ionako pretjerano napumpamo ministarstvo koje pokazuje svoju nesposobnost u mnogim do sada obznanjenim slučajevima. Međutim, ako se evo konačno država i odluči na to da ima komoru onda ona ne može biti samo neki privid stručne djelatnosti, obavljati samo nekakve institucionalne ceremonije nego mora biti stvarno samostalna u svojim djelatnostima i mogućnostima donošenja odluka. Ovaj zakon joj to u potpunosti onemogućuje i čini ju još jednom nepotrebnom, impotentnom državnom institucijom koja će na kraju služiti samo za uhljebljivanje više ili manje nesposobnih službenika. U svakom slučaju kod ovih komora ono za što se zalažemo uvijek kada se o komorama priča to je da je potrebno uvesti dobrovoljno članstvo u komorama time će se na kraju pokazati imaju li komore smisla i služe li ili koriste li ikome?

Taj članak nije u skladu sa definicijom socijalnog rada kako je utvrđuju međunarodni dokumenti profesionalnog, socijalnog rada. Ovo je vrlo konzervativna definicija koja je čak i diskriminirajuća za ljude u stanju socijalne potrebe. Socijalni rad je univerzalna struka i mora pružati podršku svim ljudima u nevolji ne samo onima koji zakonito borave u RH. Jesu li on prepušteni policiji isključivo? Takav pristup smo evo imali smo prilike vidjeti i s brojnim tzv. push backovima, socijalnim radom kako ga zamišlja vodstvo policije. Ovaj članak je vrlo opasna intervencija u struku socijalnog rada. Njime naime policijski organi određuju što je socijalni rad i kada ga treba upotrijebiti. Ovdje je dakle u pitanju intencija zakona koja je diskriminirajuća za osobe u nevolji i ujedno negativno determinirajuća za struku. Na kraju evo samo da spomenem prije nego kolegica dođe o akademiji socijalne skrbi.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Mi smo ne tako davno imali ovaj set zakona u prvom čitanju i kad je bilo u prvom čitanju jednako tako je bila objedinjena rasprava. Tad sam rekla nešto što imam potrebe ponoviti i danas. Jedna grupa je sam Zakon o socijalnoj skrbi, druga grupa je izmjene i dopune zakona koji je vezan uz udomiteljstvo, a treća grupa bi trebala biti onda sve ono gdje je bilo vezano uz neke druge stvari. Ja mislim da bi i ministarstvo bilo bolje i na taj način zaista bi se rasprava mogla voditi onako kako treba. Ali što je tu je. Hajdemo malo vidjeti koje su to razlike između prvog i drugog čitanja i koje su to primjedbe koje su bile i koje su usvojene. U odnosu na one bazične primjedbe koje su bile u prvom čitanju, a to je osnivanje novih radnih tijela i organizacija unutar organizacija ništa se promijenilo nije. Recimo baš kao i na slučaju obnove od potresa gdje je Vlada uvijek ostala o svojoj staroj politici gdje se sve temelji na formi, a ima vrlo malo sadržaja. I nije apsolutno jasno i ja uopće to ne mogu razumjeti, a imam određeno iskustvo i u izvršnoj vlasti kako će ta nova ili izmijenjena forma poboljšati sadržaj. Dakle, mi osnivamo zavode, centre, akademiju, povjerenstva, a nekako mi se čini da bi bilo dobro da je ministarstvo zavirilo barem malo u vlastite propise i pravilnike, pa da je za početak pokušalo riješiti problem prevelikog broja slučajeva kojima se socijalni radnici moraju istovremeno baviti. Mi imamo pravilnike kojima se propisuje sa koliko se slučajeva pojedini socijalni radni, može istovremeno baviti a oni znaju biti dvostruko ili trostruko više slučajeva. Papir trpi svašta. Jednako tako se brzo mogu doći do izmjene i dopune zakona. Uvijek mi se čini da trebamo znati što je smisao, odnosno što je cilj. Smisao ako to zovemo reforma, meni je to teško nazvati reforma, ali hajde nek' vam bude, da znamo koje će poboljšanje biti za korisnike, da znamo koliko ljudi djeluju u tom sustavu, da vidimo koja su poboljšanja za ljude koji se nalaze u sustavu da im bude lakše raditi, da znamo na tih 3 milijuna 880 000 stanovnika koliko zapravo mi imamo socijalnih radnika. Meni nije jasno i to neću razumjeti nikad kako tu može pomoći jedna akademija, jedan zavod ili neko novo povjerenstvo odnosno da budem preciznija i da budem jasna sve to je nevažno. Možda to sve skupa i ne bi bilo tako loše i beskorisno da se bavi zakon ključnim problemima sustava socijalne skrbi. Ovako na žalost bojim se da je to, da se pretače iz šupljeg u prazno. Godinama ova Vlada obećava reformu sustava socijalne skrbi, ali da budem poštena obećavali su i neki prije. Ovaj zakon nije reforma i nije tome ni blizu. Ali za to vrijeme kad se dogodi neki propust ili tragedija govori se da je odgovornost na svima nama. Ova Vlada je već dovoljno dugo na vlasti u kontinuitetu da se bez zadrške može reći da je odgovornost na njoj i onda neka je i preuzme, a ne uvijek uobičajena metodologija kad je dobro onda je to zasluga mudre politike Vlade na čelu sa bezgrešnim premijerom, a kad je loše onda smo mi svi zajedno odgovorni. Nemam namjeru i ne želim reći i to nikad ni ne govorim da je sve loše i da ništa ne valja i u ovim prijedlozima. Svako povećanje naknade posebno za osobe sa invaliditetom je načelno dobra stvar. To isto vrijedi za nepravedne imovinske ili prihodovne cenzuse.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Kolegice i kolege. Prije dva dana poslala sam otvoreno pismo ministru Berošu u kojem ga pitam kakvu ste strategiju donijeli za borbu protiv nove varijante omikron covid-19 zbog koje obaramo brojke po broju zaraženih, puno je bolovanja, velik je pritisak na zdravstveni sustav, 9. smo u svijetu po broju umrlih? Kada ćete poslušati savjete struke i nas iz oporbe da donesete semafor mjera koje biste prilagodili prema epidemiološkoj situaciji po pojedinoj županiji i sve jasno i na vrijeme iskomunicirali prema građanima? Kada ćete donijeti jasnu cost benefit analizu i predočiti je nama u saboru i javnosti, s jedne strane koliko košta povećano testiranje, dobrobiti cijepljenja, covid potvrde u široj primjeni, utjecaj na gospodarstvo, a s druge strane koliko košta dan liječenja pacijenta, dan na respiratoru, troškovi zbog velikog broja bolovanja i ono nemjerljivo, broj izgubljenih života? Ministre donosite zakašnjele odluke, ne obrazlažete ih i ne objavljujete na vrijeme, loše komunicirate sa strukom i javnosti, broj umrlih raste, zdravstveni sustav je pred raspadom, a vi kao stožer, ministarstvo i vlada stalno nešto kalkulirate i oklijevate. Do kada ćete tako? Nezadovoljni su iscrpljeni zdravstveni djelatnici koji su mobilizirani skoro dvije godine, a ne slušaju se njihove preporuke dok obiteljski liječnici brojne odluke saznaju prvo iz medija. Nedostaje liječnika i sestara, zagušeni su prevelikim administriranjem. Nezadovoljni su građani jer loše komunicirate odluke preporuke koje donosite, a zdravstvena zaštita im je sve nedostupnija. Kapaciteti za testiranje su ograničeni, sadašnji sustav testiranja preko uputnice i naručivanja jednostavno je neodrživ uz ove brojke jer već sada liječnici gube pola radnog vremena na administriranje vezano uz testiranje. Popis ordinacija koje su do sada provodile testiranje postoji, ako si date truda pa ga tražite po internetu, no mnogi građani to ne znaju jer ih niste informirali pa onda dolaze svojim obiteljskim liječnicima mnogi nenajavljeno tražeći testiranje. Tim istim obiteljskim liječnicima naredili ste da provode testiranje u svojim ordinacijama od 17.1. ove godine no ni tada nisu svi dobili potrebne testove niti dovoljno vremena za kadrovsko i infrastrukturno organiziranje. Obiteljski liječnici već danima vas upozoravaju da se takvom odlukom potencijalno ugrožava zdravlje i ne covid pacijenata. Zašto se ne ugledate u druge zemlje primjerice susjednu Sloveniju kako se provodi testiranje velikog broja građana. Na popisu za testiranje su i brojne ljekarne za koje i sami kažete da nisu u sustavu CEZIH-a, pa se ne može doći njima putem uputnice. Organizacija testiranja nije ista po svim županijama. Trošite novce koje naši građani uplaćuju zdravstveno osiguranje cijeli svoj život, da bi cijepili i testirali strane državljane. Šaljete naše liječnike i sestre na te poslove dok istovremeno naš građani čekaju na PSR testiranja više od tjedan dana. Brzi testovi se nigdje ne priznaju kao validni za dobivanje covid potvrde osim kod nas, no mnogi građani osobito mlađi traže potvrdu i za PSR test. Pitanje je kako ćete brojati zaražene ako se pojedinac testira BAT-om, dakle brzim testom i ispadne pozitivan, a onda se za nekoliko dana potvrdi i PSR-om dok je drugom građaninu dovoljan samo brzi test. Kako ćete prikazati koliko je zaista zaraženih? Tvrdite da je i bolnički sustav spreman za peti val pandemije. Zna li javnost tko je sve primoran liječiti oboljele od covida? Znaju li naši građani da ih liječe ne samo infektolozi i pulmolozi već zdravstveni djelatnici svih profila koji su prisiljeni dodatno se educirati za ono za što se nisu specijalizirali, pa ipak i sada daju sve od sebe da bi spasili živote brojnih naših sugrađana. Jeste li osigurali sve opcije imuno modulacijskih lijekova, monoklonskih protutijela svim bolničkim ustanovama. Ja znam da je ministar pročitao moje pismo jer smo se kratko iskomunicirali nakon toga. Molila sam ga da primi predstavnike iz obiteljske medicine na razgovor, da mu sami kažu na koje sve poteškoće nailaze. Moraju poboljšati međusobnu komunikaciju i odnos. Rekao je da će ih primiti i onda vidim u medijima dopis iz ministarstva u kojem se ad hominem napada predsjednicu KOHOM-a Natašu Ban Toskić, liječnicu koja opravdano i sustavno ukazuje na fijasko zdravstvene administracije ne samo po pitanju vođenja krize uzrokovane pandemijom. KOHOM i dalje stoji iza svoje tvrdnje da je uvođenje brzog testiranja u ordinacije obiteljskih liječnika štetno i opasno, jer direktno ugrožava pacijente i zdravstveni kadar. Nigdje u Europi se testiranje ne obavlja u ordinacijama već na izdvojenim punktovima za testiranje. U trenutku kada je ona dala izjavu da nema na raspolaganju dovoljno brzih testova to je zaista bilo tako. To ne govori samo ona već i mnogi drugi čelnici liječničkih udruga, ali i brojni liječnici pojedinačno.

Prije nekoliko dana napustila nas je Ankica Lepej. Ankica Lepej svoje je ime zauvijek upisala u povijest borbe za pravdu, poštenje, javni interes i javno dobro. Bila je prva zviždačica kada je 1998.g. hrvatskoj javnosti u suradnji s tada mladom novinarkom Orlandom Obad otkrila da predsjednik Tuđman u svojoj imovinskoj kartici nije naveo račun svoje supruge na kojima su bili, račune na kojima su bili pozamašne svote od 210 tisuća njemačkih maraka i skoro 16 tisuća dolara, a kada je banka raspisala nagradu od čak milijun kuna da se otkrije tko je taj sramotan podatak dao medijima javno je rekla ja sam to učinila, ne želim da banaka optuži nekoga tko s otkrivanjem štednje Tuđmanovih nije imao nikakve veze. Bio je to čin velike građanske hrabrosti i poštenja. Tada su se svi oko predsjednika Tuđmana uprli u dokazivanje kako to nije prekršaj i potpuni moralni pad na čelu s predsjednikom Ustavnog suda RH Smiljkom Sokolom s čuvenom nevjerojatnom izjavom da novac nije imovina pa ga stoga i nije trebalo prijavljivati. Ankica Lepaj dobila je otkaz, noću je privedena u policiju gdje je 8 sati unakrsno ispitivana od čega 3 sata bez odvjetnice, dignuta je kaznena prijava protiv nje koja je odbačena nakon smrti predsjednika Tuđmana, ostala je bez egzistencije s 2 djece jer joj je suprug već ranije ostao bez posla također zbog prijave kriminala u firmi u kojoj je radio. Ne, no sve to nije ju pokolebalo i uvijek je ponavljala ništa ne bih drugačije napravila bez obzira na sve što mi se dogodilo, jednostavno nisam mogla drugačije. Da, nije mogla drugačije, nije mogla jer je bila poštena, hrabra i istinoljubiva. Nije mogla prešutjeti laž i nepravdu, čula je da predsjednika RH Tuđmana kako poručuje umirovljenicima da je i njegova supruga penzionerka i da i sama jedva sastavlja kraj s krajem i nije mogla prešutjeti istinu o skrivenoj i ne priznatoj oročenoj štednji u banci. Nije mogla usprkos svemu što joj se nakon toga dogodilo, naprosto nije mogla. 2003. napisala je knjigu Istina, savjest iznad bankarske tajne no kako knjižare nisu bile zainteresirane za tu prodaju jedno od velikih zala i kočnica u borbi protiv društvenih anomalija jest i autocenzura prodavala ju je sama. Neumorno je podržavala sve progresivne građanske inicijative od podrške studentima u njihovoj borbi za dostupno obrazovanje do protivljenja homofomnom referendumu o braku 2013. godine. Znala je da treba biti solidaran s onim slabijima i voditi brigu o javnom interesu. I u trenucima kad se borila sa zloćudnom bolešću širila je optimizam ne odustajući ni od te borbe. Šutljive javnosti ni jedna se vlast ne boji. Ljudi kao da ne razumiju da se imaju pravo buniti kada stvari oko njih nisu dobre. Nimalo ne cijene svoju individualnu slobodu, a bez nje nema ni slobodnoga društva. Borba za slobodno društvo još uvijek traje, nedostajat će Ankica Lepaj, topla, ljubazna i nježna žena, a toliko hrabra i nepokolebljiva. Ostaje uspomena na nju i naša obveza da nikada ne posustanemo u građanskim i političkim nastojanjima da naše društvo učinimo boljim i pravednijim, da ga izvučemo iz ralja korupcije, nepotizma, laži i krađa. Draga Ankice velika ti hvala za sve, ostaješ naš uzor i naša inspiracija, naša kolegica i naša prijateljica, nikada te nećemo zaboraviti.

iako arbitražni sporazum nikad nije dovršen, iako se Hrvatska povukla iz arbitražnog sporazuma jer je upravo ta ista Slovenija kompromitirala taj isti arbitražni sporazum. I gdje je tu borba hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova za interese naših sugrađana i da je to isto ministarstvo dogovaralo taj sastanak bez da je pitalo istarske ribare koji su njihovi ciljevi, koje su njihove želje, koje su njihove potrebe i kako Hrvatska država može, mora i treba učiniti sve da zaštiti interese svojih sugrađana, onih istih sugrađana koji izlaze na more kako bi ulovili ribu, kako bi se vratili, kako bi je prodali i kako bi prehranili svoje obitelji i kako bi platili svoje troškove i obveze. Ista ta država dogovara sa Slovencima, ponavljam, mimo znanja istarskih ribara, po nekim ugostiteljskim objektima na sastancima za koje nikad nitko nije znao, koji su igrom slučaja izašli u javnost da se slovenskim ribarima dopusti da plove i ribare u hrvatskom teritorijalnom moru, a ponavljam, zauzvrat, velikodušno Slovenci više neće kažnjavati hrvatske ribare u hrvatskom moru, mimo i protivno arbitražnom sporazumu koji su sami kompromitirali. Stoga ovim putem želimo izraziti snažnu podršku istarskim ribarima u želji i potrebi da očuvaju svoje interese i zatražiti od Ministarstva vanjskih poslova da pokaže taj snažni moderni suverenizam i snažni utjecaj Hrvatske i položaj Hrvatske u međunarodnim tijelima i napokon zauzme jasan stav koji će biti samo i isključivo u interesu hrvatskih

Zbog manjkavosti prošlog zakona o udomiteljstvu od 1. siječnja 2019. ciljevi unaprjeđenja udomiteljstva nisu ostvareni. Sumnjam da će i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu promijeniti trenutno stanje u društvu i doprinijeti kvalitetnom udomiteljstvu, kao i povećanje broja udomitelja. Glavna težina problema svedena je na pozitivne promjene u pogledu izračuna naknada za rad i opskrbnina smatrajući da će se time povećati kvaliteta skrbi za korisnike. Uzevši u obzir inflaciju cijena, zapravo udomiteljima će naknada ostati na istoj razini. Veliko je pitanje hoće li to minimalno povećanje naknada riješiti sve probleme sustava. U prilog tome ne ide i sama izjava resornog ministra o proširenju Dječjeg doma Vladimir Nazor, kao da se unaprijed šalje poruka da ni ovaj novi zakon neće polučiti željene rezultate, odnosno da neće rasti broj udomitelja budući se broj djece koja čekaju na udomljenje konstantno raste. Uz ovaj dokument neizostavan je trebao biti spreman i strateški dokument za podizanje kvalitete, ali i broja udomitelja, budući su sadašnji podaci u odnosu na potrebe sustava poražavajući. Također, ističem razočaranje udomitelja kojima je ministar obećao da će naknade rasti s 1.1.2022., danas smo svjedoci da tome nije tako. Obećanje nije ispunjeno, a povjerenje u sustav je opet narušeno. Udomitelji su s pravom zabrinuti zbog rasta cijena i inflacije. S pravom se pitaju hoće li poskupljenje nadmašiti podignute naknade. Udomitelja je iz dana u dan sve manje, novih nema, to je činjenica i svi smo toga svjesni, dok su pak s druge strane potrebe za udomiteljstvom sve veće. Ponavljam, taj problem ne može se i neće riješiti samo novcem. Potrebno je senzibilizirati javnost što jedna udomiteljska obitelj znači za dijete, kolika je važnost otvaranja svog srca i svog doma djeci koja ga nemaju, briga o djeci koji ne mogu odrastati u biološkoj obitelji veliki je test humanosti i empatije društva u kojem živimo. U RH udomiteljstvo nije zaživjelo ravnomjerno na čitavom području već postoje velike razlike u pojedinim regijama. Potrebno je puno više truda i ulaganja u promociju ovog, iznad svega, požrtvovnog poziva kroz javne tribine, okrugle stolove, radionice, razne vrste promotivnog materijala, kako bi se taj vid socijalne usluge približio građanima. Nadalje, veliki propust ostaje i u konačnom prijedlogu zakona. Ovakvim prijedlogom zakona i dalje se propušta uključiti životne partnere u definiciju udomiteljske obitelji jer neosporna je činjenica da istospolni parovi udomljuju djecu i to ne samo jedan par u čiju je obranu stao Ustavni sud nego je riječ već o nekoliko parova, stoga nema niti jednog razloga zašto ova odredba ne bi ušla u zakon. Time bi se Zakon o udomiteljstvu konačno uskladio sa Zakonom o registriranom partnerstvu i sa odlukom Ustavnog suda, sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, Zakonom o suzbijanju diskriminacije te drugim europskim normama i praksama Europskog suda za ljudska prava. Opravdano se postavlja pitanje zbog čega je Vladi toliki problem navesti životne partnere i u Zakon o udomiteljstvu. Zašto ne napraviti iskorak svojom odlukom, a ne samo onda kad nam to naredi Europa. Kako bi udomiteljstvo digli na višu razinu, mora se krenuti u reformu i promjenu Obiteljskog zakona te konkretnije regulirati prava udomitelja. Da bi ovaj Konačni prijedlog zakona bio točka preokreta, stvari će se morati mijenjati. I stvari i ljudi. Socijala ne može i neće kvalitetno funkcionirati bez dobre međusobne suradnje svih dionika. Unatoč brizi stručnog osoblja u dječjim domovima, nijedna institucija ne može zamijeniti obitelj. Stoga, nedopustivo je gubljenje vremena i odugovlačenje rješavanja problema. Kod ovako osjetljive problematike vezane za tužne životne priče najranjivijih, potrebno je reagirati na probleme. Takvi problemi ne trpe odgodu. Dogovor sa strukom trebao je biti polazišna točka i temelj suradnje. Temelj zajedničkog kreiranja prijeko potrebnih izmjena ovako važnog zakona.

Izvolite.

Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče, poštovani ministrice odnosno suradnice, ministar nije nazočan s nama. Nakon rasprave u prvom čitanju pred nama je konačni prijedlog novog Zakona o socijalnoj skrbi odnosno reformskog paketa koji je u suštini isti već onom viđenom u onom organizacijskom smislu. U odnosu na povećanju naknada povećali ste osobnu invalidninu i ukinuli cenzus za ostvarenje naknade te omogućili primanje osobne invalidnine svima kojima je utvrđen taj 4. stupanj oštećenja, umjesto 1.500 kuna sada će osobna invalidnina iznositi 1.750 kuna. Nadamo se da je ovo prijelazno razdoblje do donošenja Zakona o inkluzivnom dodatku koji se godinama najavljuje, a koji bi trebao omogućiti naknadu osobama s invaliditetom s obzirom na postotak oštećenja kako bi oni sa većim oštećenjem primali veću naknadu koja bi im omogućila osiguranje onih potreba koje su im nedostupne zbog svog zdravstvenog stanja u kojem jesu. Budući je zaista sada osobna invalidnina postala pravo bez ikakvih zapreka s obzirom na imovinu i prihode te je jedini uvjet 4. stupanj oštećenja još više ne razumijemo odnosno tražimo još manje je to pravo vezano za sustav socijalne skrbi i dalje inzistiramo da se to pravo kao i doplatak za pomoć i njegu izdvoji iz sustava socijalne skrbi kako bi se korisnici odnosno socijalni radnici mogli baviti ljudima i njihovim problemima, a ne administracijom. Također smatramo da ukoliko je osoba smještena u dom socijalne skrbi, a ima pravo na osobnu invalidninu, primjerice osobe na privatnom smještaju da ne bi trebale imati pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta jer osoba više nije u svom domu. U tom smislu potrebno je izmijeniti uredbu o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata. Naš prijedlog je također i povećati naknadu za ugroženog kupca energenata na 300 kuna i proširiti korisničku skupinu na sve osobe s invaliditetom u kontekstu ovog zakona, a to su još preostali na korisnici doplatka za pomoć i njegu, no to se tiče izmjene uredbe, a ne izmjene ovog Zakona o socijalnoj skrbi. Ostala je nedoumica iz kojeg ste razloga ostavili uvjet primanja jedino kod ostvarenja doplatka za pomoć i njegu u smanjenom opsegu, ako uvjet imovina ili prihod nije za osobnu invalidninu. Za puni opseg također uvjet nije visina primanja, nego jedina imovina. U tome nema socijalne pravde, da oni sa najmanjim prihodom 1250 kuna za samca, odnosno 1000 kuna po članu obitelji nemaju pravo na doplatak za pomoć i njegu. Stoga predlažemo, predložit ćemo putem amandmana da se prihodovni i imovinski cenzusi za doplatak za pomoć i njegu ukinu, te da se izjednače uvjeti za sve osobe sa invaliditetom i da njihovo pravo isključivo ovisi o zdravstvenom stanju, odnosno stupnju invaliditeta. Nadalje, u prijedlogu stoji da ste proširili krug korisnika doplatka za pomoć i njegu za osobe kojima je utvrđen četvrti stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti, te navodite da time osiguravate da osoba koja ne ostvaruje pravo na osobnu invalidninu može sad imati pravo na doplatak za pomoć i njegu. Ovu nejasnu odredbu koja je zbunila zaista i korisnike i provoditelje zakona treba brisati jer ne znamo o kojim se korisnicima radi, koji bi to korisnici bili, a na odboru jučer smo imali priliku i čuti da se radi o pogrešci koju ministar danas nije htio baš jasno obrazložiti. Protiv ovog Prijedloga zakona o socijalnoj skrbi i uopće reformskog paketa kako smo i ranije govorili je Pravni fakultet, studijski centar socijalnog rada, komore i sva ujedinjena struka jer organizacija ukidanja na način da se ukidaju Centri za socijalnu skrb, da se osnuje jedna krovna ustanova Hrvatski zavod za socijalni rad sa svoje 21 podružnice i ispostavama neće doprinijeti boljim uslugama za korisnike. Radna skupina kako smo i ranije imali priliku o tome raspravljati nije se usuglasila i nije donijela ovakav paket reforme. Usuglasila se možda o dijelovima vezano za naknade, uvođenje određenih novih prava, socijalnog mentorstva i ostaloga, ali ne i za način organizacije socijalne skrbi. Spominjete Nacionalno vijeće za razvoj socijalne politike da je ono zapravo usvojilo te odrednice reforme, no upozoravamo da oni nisu nositelji reforme nego tijelo koje je savjetodavno, koje je po meni i po nama bitno zaista za jačanje međuresorne suradnje ali ne kao nosioci organizacije djelatnosti socijalne skrbi. Dok se vi bavite ušminkavanjem i izmišljanjem centralnih ustanova i u potpunosti marginalizirate lokalne mogućnosti organiziranja svjesno idete protiv decentralizacije usluga. Možda vam nije poznato, ali kao razloga za iseljavanje obitelji pogotovo obitelji sa djecom sa poteškoćama u razvoju je i želja djeteta odnosno roditelja da svom djetetu osiguraju bolju zdravstvenu skrb i negdje drugdje potraže sve one usluge koje jačaju sposobnosti i pružaju ranu intervenciju, a koje nisu ovdje dostupne. I umjesto da taj fokus reforme bude konačno svijest o brizi za građane i dostupnost usluga vi propuštate sada priliku i bavite se kozmetičkim korekcijama i centralizacijom koja udovoljava i zapravo dehumanizira cijeli sustav. Povezano sa nedostupnosti usluge je i štetna organizacija primjerice općinskih sudova, gdje će pojedine županije, a tu je i moja Požeško-slavonska županija i županija iz koje ministar dolazi koja će izgubiti postupanja koja se tiču obiteljskih predmeta. Resorno ministarstvo će svojim prijedlozima udaljiti sudove od korisnika i stručnih radnika. Tako vidimo da nema ništa od obiteljskih sudova, a od specijalizacije predmeta nasilja u obitelji se očito odustalo. Ovo sam navela kao primjer, jer se fokus ovih izmjena fokusiralo na naknade, a o uslugama ne spominjemo mnogo i pogotovo vezano za usluge prema žrtvama obiteljskih nasilja. Više je jasno da Vlada ne misli o pojedincu i individualnim potrebama građana, nego samo o održanju sustava. U odgovoru na naše prijedloge u prvom čitanju o izmiještanju osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu vi govorite da imate spremno rješenje kroz Zakon o inkluzivnom dodatku, ali ne u ovoj fazi. Kada to točno? Čemu propuštene prilike da kad se nešto radi da se radi cjelovito i objedinjeno. Vi ste imali sad priliku ako se radi o reformi rasteretiti zaista sustav i dati priliku stručnim radnicima da rade svoj posao za koji su se školovali. Skup na žalost svih propuštenih prilika u Hrvatskoj je ovo o čemu danas svjedočimo. Svaka reforma je površno odrađena. To je odraz današnje demografske slike države. Predlažete nadalje Povjerenstvo za pritužbe kao da do sada nije bila nikakva mogućnost podnošenja pritužbi na rad radnika. Na sve današnje pritužbe ste odgovarali upravo vi ministre, odnosno ministarstvo. Sada očekujete da na sve pritužbe od kojih je u ovom trenu se možda rješava u ministarstvu preko 2000 sa upitnim načinom rada želite da to odrađuje povjerenstvo gdje uopće još ne znate na koji način i čime će se ono baviti. Sada znači korisnici ne samo da će potpisivati privolu za svoje podatke, za davanje podataka nekidašnjim centrima za socijalnu skrb sada zavodima, pa još i u povjerenstvu gdje će davati privolu da svi njihovi podaci će danas sutra netko u povjerenstvu koje ne znamo ni kako će izgledati, čime će se baviti da određuje i zapravo čita sve ono što je tamo povjerljivo. Uvođenje uputnica koje bi trebale u nekim predmetima zamijeniti rješenja koliko je to zapravo pravna zaštita, ako vi korisnicima nudite umjesto donošenja rješenja uputnice. A što je sa onim korisnicima kojima pravo nije odobreno, nemaju mogućnost žalbe? Ovom reformom vi slabite stručne komore, urušavate neovisnost rada komora i osnivate akademiju koja će provoditi stručna usavršavanja pod nadzorom i organizacijom ministarstva. U zadnjoj raspravi smo dobili dojam da ćete ipak odustati od zatvaranja obiteljskih domova, a sada vidimo da ste prionuli nekoj novoj organizaciji, da su to domovi kojima zapravo nisu nitko jasne nam zapravo na koji način će izgledati sva ta usluga skrbi za odrasle osobe. Od obiteljskih ustanova dakle, imamo jednu neizvjesnost, a u skladu sa europskim politikama razvijamo godinama organizirano stanovanje i male životne zajednice, kao budućnost zapravo skrbi za starije i nemoćne. Radi se sada o 7 000 osoba koje su smještene u domovima obiteljskim i do kojih je ova informacija došla, a to je populacija koja u svojim ... [[Govornik se ne razumije.]] i neizvjesnostima što se tiče godina starosti, zasigurno još i ne treba dodatni stres da će možda doći i to izmještanja iz sredine koja im je poznata i u kojem imaju osiguran smještaj. Također, razdvajanje ili spajanje obiteljskih centara kroz zadnjih 10-ak godina nije dovelo do prepoznatljivosti rada niti je usmjerilo razvoj i ne vjerujemo da će i sada razdvajanje doprinijeti određenom značaju u lokalnoj zajednici. Donijet će značaj jedino ako se konačno međuresorno povežemo sa zdravstvenim i obrazovnim sustavom, ali to zapravo treba zakonskim prijedlozima osigurati, a ne prepuštati sve nekom slučaju. To je izvrsna tema, primjerice, za Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih politika koje se može baviti takvim temama i poboljšati međuresornu suradnju jer tamo zaista su članovi jako puno drugih odnosno cjelokupne Vlade koji mogu svojim angažmanom samo poboljšati međuresornu suradnju. Prema podacima vezano za udomiteljstvo 2 277 djece je bilo smješteno u udomiteljsku obitelj, to su podaci od prosinca 2020. g., jer zapravo, za prošlu godinu još uvijek podataka nemamo. Promjene u Zakonu o udomiteljstvu i povećane naknade neće polučiti dodatnim interesom za bavljenje udomiteljstvom, trebamo vidjeti ako je smanjenje i trend interesa za udomiteljstvo manji u sredinama u kojima je tradicionalno udomiteljstvo bilo dobro razvijeno, primjerice, u Novoj Gradišci, onda Ministarstvo treba dobro proanalizirati što se događa na terenu i pripremiti mjere koje će dati rezultate. Imamo goruće probleme u sustavu i smatramo da onaj sustav i ova reforma ne rješava apsolutno nikakve probleme, a koji su rastući što se tiče svih poteškoća s kojima se sada građani naši susreću.

Hvala lijepa. Dakle, ja ću u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti o tzv. komorskim zakonima, koji se naravno, dio paketa zakona o socijalnoj skrbi, djelatnost psihoterapije, psihološka djelatnost, djelatnost socijalnog rada, socijalno-pedagoška djelatnost i edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost. Kad pogledamo sve te zakone, vidimo da je ono što je novo, usuglašeno zapravo u sva 5 zakona, to je prekršajno-pravna sankcija vezana uz nasilje u obitelji. Ja sam u prošlom čitanju nastavno zapravo na sve ove zakone objedinjeno iznijela primjedbu koju predlagatelj nije uvažio, da se ovdje radi o udaru na neovisnost komore reguliranih profesija, da se komorama ograničava samostalno od financija, na dalje te da Ministarstvo može komori blokirati rad i svako toliko uskratiti suglasnost, a vezano uz propisivanje davanja prethodne suglasnosti Ministarstva na opće akte komore. Ministarstvo može komori blokirati rad i uskratiti suglasnost ili pak razriješiti predsjednika komore čiji se broj mandata, osim toga, ograničava na 2. Dakle to je mišljenje bilo potkrijepljeno, ne samo našim čitanjem nego i mišljenjem komora koje su nam dostavili. Ministarstvo tvrdi da se odredbama u ovom prijedlogu zakona ne ograničava sloboda udruživanja niti neovisnost komore, da im se ne utječe na slobodu udruživanja, ne utječe se na njihov rad, promiče se i štiti područje rada i edukacijskih i drugih rehabilitatora, kao i sve ostale profesije. Također, tvrde da prethodna suglasnost Ministarstva ne utječe niti na članarinu, odnosno na sam rad i zapravo tvrde da je to značaj motivirajući čimbenik članovima da se učlane u komore i da sudjeluju u radu jer, po njihovom objašnjenju, rad u skupštini sudjeluje manji dio članova koji donosi odluke većinom prisutnih članova i sad, eto, predlagatelj kaže da upravo zato se traži suglasnost Ministarstva kao nekakvi kontrolni mehanizam s ciljem da se zaštititi članove od prekomjernog opterećenja neporeznim davanjima. Dakle ipak Ministarstvo ne ostavlja samostalnost komori, osim toga, nije niti u komori, nije niti u interesu komore da ima premalo članstva, da im nameće preveliko članstvo, preveliku članarinu, itd., prema tome, to objašnjenje Ministarstva nam nije prihvatljivo. Sada vezano uz ovaj Konačni prijedlog zakona, a to smo evo, čuli i jučer na odboru. Ponovno mišljenje komora je da ovi prijedlozi komorskih zakona narušavaju autonomiju profesionalnih organizacija, odnosno dovode u neravnopravan položaj spran nadležnog ministarstva, drugih komora u RH jer postoje razlike u odnosu na druge strukovne komore, recimo, kao što je, evo, naša Hrvatska liječnička komora. Također se nekim normama dovode u pitanje opstojnost i sama mogućnost provođenja javnih ovlasti, kao i stabilnost tijela, vodstva, itd. Također, ističe se hiperreguliranje Ministarstva nad komora, već ovo što sam spomenula vezano uz članarine, plan rada koji se daje na prethodnu suglasnost svake godine, financijsko izvješće, itd., zapravo time Ministarstvo ipak postaje sukreator rada i djelovanja komora. I onda jučer pitam na odboru, da eto, predstavnici predlagatelja odgovore na ove ponovne objekcije i nas odnosno i samih komora, međutim, nismo dobili nikakvo valjano objašnjenje. Zapravo ispada mi šumom, vi drumom.

Zato jer bi se navedenim izmjenama osiguralo da se davanje suglasnosti i mišljenje ministarstva donese u prihvatljivom roku od 30 dana. U slučaju da se ne definira rok zbog sporosti administracije komora bi bila onemogućena u redovnom radu prikupljanjem članarine itd. Neko je i danas evo rekao primjer da je trebalo 18 mjeseci da se resorno ministarstvo očituje na određeni akt. Tako da smatramo da je to neprihvatljivo i zato evo naglašavam, ministar je došao, tražit ćemo da se taj rok postavi na sve ove akte koji trebaju suglasnost ministarstva na rok od 30 dana. Puno je bilo prijepora vezano uz djelatnost psihoterapije. U ovom konačnom prijedlogu zakona mijenja se čl. 6. st. 1. koji kaže da će se psihoterapeutu priznati pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije ako ima završeni preddiplomski stručni specijalistički i diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ograničeno u polju temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, psihologija, socijalne djelatnosti i edukacijsko rehabilitacijske znanosti, pedagogija, logopedija u RH ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije psihoterapeuta u RH. Također je izbačen st. 3. da mora imati potrebnu izobrazbu iz područja propedutike i psihoterapije. Ta stavka vezana uz propedutiku ostaje savjetodavnom terapeutu. I sad je upravo ova izmjena naišla na veliko negodovanje Hrvatske komore psihoterapeuta i Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske koji su se zapravo obratili mnogima od nas tako da smo mi detaljno razmotrili sve ono što su nam napisali, podnijeli smo određene amandmane jer naime savezi odnosno udruge psihoterapeuta kažu da u čl. 3. Konačnog prijedloga Zakona o djelatnosti psihoterapije poziva se, taj konačni prijedlog, na europsko udruženje psihoterapeuta, a zapravo se onda prema ovom novom čl. 6. st. 1. potkopavaju standardi tog istog udruženja. Po tome je definirano da ukupno psihoterapijsko školovanje mora trajati najmanje 7.g. od čega prve 3.g. na prethodnom sveučilišnom obrazovanju u rangu preddiplomskog studija, a nakon toga minimalno 4.g. specijaliziranog psihoterapijskog školovanja i onda se postavlja pitanje što s onima koji su zaista prošli svu tu edukaciju kojima se priznaju njihov status psihoterapeuta izvan Hrvatske, a zapravo neće moći zbog ovih novih ograničenja to sve skupa biti priznato u RH. Nema stavke koja bi se regulirala navedeno retrogradno i također nisu predviđene nikakve prijelazne odredbe na tu temu. Također se postavlja pitanje što s onima koji su završili određene dodiplomske studije koji ne spadaju u ovu kategoriju po ovom novom konačnom prijedlogu zakona, prošli su znači svu valjanu edukaciju, evo pukim slučajem se još nisu upisali u komoru odnosno u imenik psihoterapeuta i šta sad s njima, znači uzalud vam trud svirači, dakle što sa svim tim ljudima? Također komore navode da Vlada RH u uvjetima zapravo kada treba visokokvalificiranih stručnjaka otpisuje preko 150 visokoobrazovanih stručnjaka iz područja psihoterapije, pa onda oni zapravo predlažu da se vrati ona postojeća stavka iz prvog čitanja odnosno da se barem proširi na društvena i humanistička područja.

bloka, a vrijeme će podijeliti poštovane zastupnice Urša Raukar Gamulin i poštovana zastupnica Benčić. Najprije poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin, izvolite. Zahvaljujem gospodine… To kaže prva točka Ustava RH koji nas sve obvezuje u našem radu i djelovanju kako nas saborske zastupnike tako naravno i nositelje izvršne vlasti premijera, ministre i sve ostale dužnosnike. U prvom čitanju ovog seta zakona koji čine reformu sustava socijalne skrbi upozoravali smo na činjenicu da se s prijedlogom ne slažu ni struka ni akademska zajednica, ni korisnici. Svim javnim sredstvima u medijima i javnoj raspravi, pa konačno i ovdje u saboru upozoravano je na glavni načelni problem ovoga prijedloga, preveliku centralizaciju umjesto neophodne i potrebne decentralizacije. Stvarna i neophodna decentralizacija nužna je kako bi se uspješno i pravovremeno odgovorilo na stvarne potrebe ljudi, izbjeglo nepotrebno administriranje i fleksibiliziralo socijalne usluge. Život je izuzetno nepredvidiv, to sasvim sigurno ćemo se svi složiti. Svakodnevno se pojavljuju novi socijalni rizici koji zahtijevaju brz i odgovarajući odgovor. Svaka sredina ima neke svoje specifičnosti, pa su tako i problemi s kojima se susreću pojedinci i obitelji ranjive skupine i mnoge druge društvene skupine specifični i različiti od jedne do druge lokalne zajednice i nemoguće je sagledati sve specifične potrebe određenih sredina iz Zagreba. Odgovore na ove i mnoge druge izazove treba tražiti na nižim razinama vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini. U ovome prijedlogu zakona navodi se lokalna razina, ali nažalost samo formalno jer je svakim člankom zakona potpuno jasan upravo suprotan efekt, a to je potpuna centralizacija. Pokazuje se jasna namjera krute standardizacije svih usluga i prava za sve korisnike jednako bez obzira gdje žive. Nažalost to i jest karakteristika centraliziranog pristupa koji ima potrebu ujednačavanja i osiguravanja nepotrebne ravnomjernosti. Takav sustav ne vodi računa o stvarnim potrebama korisnika prema kojima treba kreirati usluge i prava nego donosi pravila prema svojim kriterijima, a korisnici bi se trebali valjda tome prilagoditi. Al upravo korisnička perspektiva je najsnažniji argument za uspješnu socijalnu politiku i taj koncept je sastavni dio svih faza planiranja socijalnih usluga i prava u svim naprednim zemljama. Ovakav pristup koji potpuno ignorira stvarne potrebe korisnika iako ih deklarativno naravno navodi kao glavni cilj tih promjena osuđen je i kratkoročno i dugoročno nažalost na neuspjeh. U prilog jasnoj centralizaciji sustava prijedlog je ukidanja pravne osobnosti centara za socijalnu skrb za koje je ovim prijedlogom predviđeno djelovanje u okviru jedinstvenog Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a to znači najdirektnije samog ministarstva. Tako je isto predviđen i model jedinstvenog obiteljskog centra na državnoj razini. Uloge zavoda i obiteljskog centra su birokratske i predstavljaju samo raspodjelu poslova i zadataka unutar samog ministarstva.

Centri za socijalnu skrb bi trebali biti stalno dostupni i pristupačni građanima u sredini u kojoj žive, povezani s lokalnom zajednicom, povezani s organizacijama civilnog društva i biti nositelji socijalne sigurnosne mreže. Danas se u javnosti uglavnom doživljavaju kao birokratizirane jedinice upravo zbog toga što su formalno odvojene od drugih dionika u zajednici u kojoj djeluju. Korisnici ih doživljaju kao nužno zlo u ostvarivanju nekih minimalnih životnih uvjeta i predstavnika kontrole i nadzora države. Postojeće dobre neformalne veze djelatnika centara sa drugim dionicima ne mogu nažalost prevladati tu njihovu udaljenost od stvarnog života u zajednici. Predviđenim ovim snažnijim povezivanjem sa ministarstvom ta će se udaljenost nažalost još više povećati. Potreban je potpuno drugačiji model službi socijalne skrbi na terenu povezan sa svim mogućim partnerima u pružanju socijalnih usluga. Osobito je važna povezanost sa civilnim sektorom. Ponavljamo, upravljanje ovim službama treba biti na nižim razinama vlasti, a nacionalna razina treba donositi pravila po kojima se postupa i provoditi istinski nadzor u njihovom provođenju. Potrebna je istinska decentralizacija prenošenjem ovlasti i financijskih mogućnosti na niže razine vlasti. Socijalni kapital i sredstva lokalnih zajednica povezani s mogućnostima koje osigurava nacionalna razina građanima u toj sredini mogu pružiti veću i snažniju socijalnu sigurnost i kvalitetnije socijalne usluge. No nažalost svega toga u ovom prijedlogu zakona i ovom prijedlogu ove reforme naprosto nema. Kao iz nekog inata ministar Aladrović i Vlada RH oglušili su se na sve apele, na javna pisma, na reakcije, na prijedloge, na javne rasprave i poslali su u drugo čitanje identičan prijedlog. Jedina novina je ukidanje imovinskog cenzusa i povećavanje osobne invalidnine za 250 kuna, dakle na 1.750 kuna što naravno pozdravljam, naravno. No ne možemo se oteti dojmu da je to bilo prije smišljeno kako bi se još jednom predstavilo vladu kao socijalno osjetljivu i responzivnu, no i kako bi se pokušalo skrenuti pozornost sa glavnog problema, a to je naprosto promašeni koncept reforme koji je za ovaj prevažan sustav socijalne skrbi i koji će taj sustav socijalne skrbi dodatno unazaditi i udaljiti od građana u potrebi, a time će i prvi članak našeg ustava o Hrvatskoj kao o socijalnoj državi nažalost ponovno ostati mrtvo slovo na papiru.

Sljedeće će u ime Kluba zastupnika socijaldemokrata vrijeme podijeliti poštovani zastupnik i potpredsjedniče ovog Doma Davorko Vidović, ali izgleda, prva će govoriti poštovana zastupnica Renata Sabljar-Dračevac, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi ministre sa suradnicom. Kolegice i kolege saborski zastupnici. Hrvatske je Ustavom definirana kao socijalna država, a svaka država je onoliko socijalna, kvalitetna i civilizirana koliko skrbi o svojim najslabijim članovima društva. Danas je pred nama set zakona za koji se nažalost nije postigao konsenzus. Naravno, pohvaljujemo dizanje razina naknada, ali ih treba stalno usklađivati jer nam prijeti ozbiljna inflacija koja će vrlo brzo progutati ovo povećanje. Rast naknada sigurno će obradovati veliki broj naših građana, odnosno korisnika u ovom slučaju. Mi preko koljena lomimo nešto što je u samoj svojoj prirodi slabo i nezaštićeno. U prvom čitanju zastupnici su ukazali na niz loših dijelova ovog zakona, osnivanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad, obiteljskih centara, Akademije socijalne skrbi, prestanka pravne osobnosti centara za socijalnu skrb, osnivanje posebnog Povjerenstva za pritužbe, prestanak obiteljskih domova koji predlagatelj nije prihvatio budući da su u suprotnosti sa samim smjerom predloženog zakona.

Dugo čekamo ovaj zakon u nadi da će se službe koje se bave našim socijalno ugroženim sugrađanima napokon rasteretiti dodatnog administrativnog dijela ljudi koji bi se trebali posvetiti radu upravo s tim građanima. Što mi dobivamo? Dobivamo centralizirani sustav, organizacijskim preustrojem sustava socijalne skrbi prije svega, ustrojem Hrvatskog zavoda za socijalni rad, s 21 podružnicom i ispostavom, ali i sa osnivanjem Akademije socijalne skrbi. Osniva se novo Povjerenstvo za odlučivanje o osnovanosti pritužbi koje možda i nije tako loše zamišljeno, ali vi stalno govorite da želite smanjiti broj zaposlenih u sustavu, a ovim meni doimlje da će se samo smanjiti oni koji direktno rade sa korisnicima. Centralizacija sustava ne doprinosi njihovoj otvorenosti prema građanima i dostupnost će se smanjiti. Sustav treba biti fleksibilan, a stručni radnici rasterećeni od nepotrebnih poslova koji su usporavali njihovu efikasnost. Stručne udruge postavljaju si i pitanje uspješnosti cjelokupne ove reforme odnosno smatraju da s obzirom da neće imati tko provoditi ovu reformu hoće li ova reforma uopće uopće i uspjeti odnosno što će se desiti sa ovom reformom.

Dakle, što oni govore? Znači na samoj sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku iz udruge socijalnih radnika predsjednica je rekla mi želimo sustav, da sustav postane fleksibilan i efikasan koji će bit prepoznati se kao pomagačka djelatnost, a ne kao problematičan sustav. Struka, struktura sustava se treba popraviti, gubi se pravna osobnost centara za socijalnu skrb i dalje će sustav ostati zagušen i neće moći na kvalitetan i uspješan način izvršavati svoju društvenu zadaću. U Zakonu o socijalnoj skrbi nema propisa koji određuju točne kompetencije stručnjaka koji će voditi taj sustav. Sustav socijalne skrbi nije utemeljen na osiguranju kao što su mirovinsko ili zdravstveno nego on brine od preko pola milijuna građana ove zemlje. Naše pitanje je kako se resorno ministarstvo misli da će ovakva reforma uspjeti ako nisu dobili podršku stručnjaka i svih dionika koji trebaju biti nositelji ove reforme' Moram priznati da mi je vrlo interesantan i ovaj udar na strukovne komore. Prijedlog zakona u potpunosti limitira njihova cehovska udruženja. Ministarstvo će određivati članarine, ministarstvo određuje plan rada za iduću godinu, ministarstvo se petlja čak i u financijska izvješća koja su regulirana na drugi način. Skupštine ovih strukovnih komora gube svaku važnost i smisao i bojim se da bi ovo mogao biti kraj svim komorama jer bi se i drugi ministri mogli dosjetiti da na ovakav način reguliraju rad nepoćudnih komora. Na odbor su stigli i amandmani pravobraniteljica, pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom. Nakon 2.g. obećanja kako se uvijek, ta obećanja bi nam uvijek uslijedila nakon nekog stravičnog traumatskog događaja onda bi se par dana bavili socijalnom skrbi, nakon toga bismo to zaboravili. Dobivamo zakon bez konsenzusa koji sve lomi preko koljena. Ponovo ćemo biti pokusni kunići, a djelatnici će se baviti preustrojem, a ne korisnicima, a nije bitno je li mačka crna ili bijela, važno je da lovi miševe, a funkcija socijalne skrbi je da se bavi sa našim, sa našim građanima odnosno korisnicima. Uz to na odboru smo dobili interesantne komentare vladajućih. Oni traže da nam vjeruju i da im damo vrijeme da se vidi koliko je to dobro. Također je jedna od predstavnica ministarstva rekla, kaže da su sve promjene koje su na upit, bilo je puno interesenata vezanih uz komore, dakle tu imamo komoru medicinskih sestara i tehničara, komoru liječničku koji su stali u obranu svojih komorskih kolega, na upit dakle zašto su donijeli, zašto se predlaže tako nešto kaže da je sve ovo vezano uz komore doneseno u najboljoj namjeri, a svi znamo da je put u pakao popločen najboljim namjerama.

Mnogo je toga danas izrečeno što ne bi bilo loše akceptirat, uzet u obzir iako se bojim da su stvari već tako daleko poodmakle sa ovim paketom da se tu malo šta može promijenit. Međutim, kako nama kao zastupnicima ne ostaje Bog zna što nego upozoravat, govorit i imat nekakvu satisfakciju da će to možda bit negdje i zabilježeno dozvolite da i ja kažem nekoliko riječi u ime mojih kolegica i kolega iz Kluba Socijaldemokrata o tome što i kako vidim zapravo ovaj paket, paket zakona ne ulazeći više u pojedinosti onoga što je ovdje iznešeno. Kolegica Benčić nas je podsjetila od 2004. do danas koliko je silno novca utrošeno, koliko je bilo velikih inicijativa, zahtjeva i pokušaja da se jedan zapušteni sustav, jedan od najmanje razvijenih javnih politika RH da se reformira, da se popravi i kolega Hrelja govoreći o tome da osporavanje zapravo ovakvoga koncepta znači odupiranje ili protivljenje reformi, to naprosto nije točno. Naprotiv, ovaj sustav zahtjeva itekako ozbiljnu reformu, a ja osobno imam frustraciju i silno mi je krivo što nisam imao prilike kao ministar provesti i tu reformu koja je bila pripremljena od vrhunskih međunarodnih i domaćih stručnjaka na pomno temeljito napravljenim analizama onoga što treba i jasno definiranim ciljevima i cijeli koncept je bio pripremljen 2004., nitko ga nije ni pogledao nego je završio negdje u smeću i počeli smo onda dobivati ovakva rješenja koja imamo prilike gledati ovih 20-tak ili 15.-16.g. i iz tog razdoblja ne isključujem nažalost i razdoblje kada je SDP bio u poziciji da napravi ozbiljan, ozbiljan reformski projekt na ovim pitanjima. Dakle, ovo ne govorim kao pozicioner koji hoće eto nešto da, da ovaj naprosto, da bude protiv. Ovdje se radi o tome da je cijeli model, cijeli koncept reforme zapravo postavljen tako da ja ne razaznajem što su konačno ciljevi i što se hoće postići sa ovako predloženim zakonima. Da pođem možda od nečega što je donekle možda ostalo u sjeni, a što vidim kao veliku društvenu opasnost. Reći ću oko ovih komorskih zakona, ja vidim veliku opasnost jer mislim da oni u velikoj mjeri će za posljedicu imati rušenje digniteta profesije i da će u velikoj mjeri značiti ja bih rekao jedan birokratski nasrtaj na ljude koji znaju i da će to biti doprinos onome što se negdje pojavljuje kao vrlo opasna pojava u hrvatskom društvu, a to je da oni koji ne znaju znaju više od onih koji znaju. Takva ignorancija struke, znanja, profesije, ukidanja autonomnosti profesije kojima je temeljno određenje zapravo da imaju pravo na ekspertizu i da je ta ekspertiza zakonom zajamčena. Ja to vidim kao strašno veliki problem. Ovdje se radi o psiholozima, socijalnim radnicima. Ja sam uživao kad smo 2000.g. stvarali prvo udruženje socijalnih radnika, kad je otvoren doktorski studij za socijalnu politiku, kada je od tog zanimanja nastajala profesija, mi sad imamo obrnuti proces. Mi ćemo od profesija napraviti semi profesije, lažne profesije. Ako nema ekspertize i ako nema monopola na ekspertizu od strane stručnjaka mi smo prepušteni birokratskom manipuliranju činjenicama umjesto uvažavanju onoga što struka i znanje ovaj prepoznaju i to se odnosi na sve ove komore. One postaju taoci i ti profesionalci i ti stručnjaci postaju taoci naših činovnika. Neka mi nitko ne zamjeri stručnjaka ima dakako i u državnoj upravi, ali treba razmisliti, upozoravam na ovo vrlo vrlo opasno, vrlo opasno podređivanje struke i znanja. To nas dovodi do tih antivaksera koje imamo, ravnozemljaša, do toga naprosto širenja kiča neznanja i ofrlje donošenja rješenja, posebno kad je riječ o vođenju zemlje koje su potpuno neprihvatljive. Ono što je razvidno meni iz ovoga prijedloga zakona g. ministre možda i nije samo vaš problem kao resornog ministra. Ja vidim puno dublje problem što Hrvatska kao država, kao zemlja nema zapravo izgrađen sustav, sustav vrijednosti, niti imamo definirane dugoročne ciljeve koji bi bili opće prihvaćeni većini građana u ovoj zemlji bez obzira na njihovo ideološko, političko ili ne znam kakvo drugo određenje. Oko tih nekih stvari mora postojati zajednički cenzus. Ako ne znamo kuda idemo onda ne znamo ni kako ćemo posložiti pojedine segmente, pojedine etape toga dolaženja do onoga što smatramo poželjnim. U ovom slučaju je to demonstrirano kao neznanje i nepoznavanje zapravo toga što je smisao socijalne politike. Socijalna politika jedan je od ključnih indikatora razvijenosti društva. Nerazvijena socijalna politika govori o slabostima, slabostima društva i mi ako želimo da Hrvatska bude doista istinski razvijeno, to znači socijalno pravedno i socijalno kohezivno društvo onda to moramo i kao političku agendu staviti među svoje prioritete. Šta to znači? Konkretno to znači da suzbijemo siromaštvo, da osiguramo jednake mogućnosti osobama s invaliditetom, da osiguramo dostojanstveno starenje ljudima starije životne dobi, da osiguramo jednaku primjenu svih socijalnih prava svim građanima i to ona koja su zapisana u međunarodnim dokumentima i u našim propisima. To trebaju bit nekakvi ciljevi i tu nema više ovih ili onih, lijevih ili desni.

Imamo stigmatizirane ljude, imamo model socijalne pomoći ili socijalne skrbi koji stigmatizira ljude, a država se u načelu ponaša i to 30.g., nikoga ne izuzimam, 30.g. se ponaša tako da se zapravo ovaj, da se ponaša na jedan pasivan način, da se ona ponaša kao socijalno karitativna ustanova koja treba dodjeljivati ljudima ovoga i davati milodare i da počiva na milosrđu. Nije to smisao socijalne politike. Ono pozicija iz koje ja govorim je pozicija da socijalna politika mora biti investiranje, da ona mora biti aktivna, da ona mora biti uključiva i inkluzivna, da se država mora pojavljivati kao partner i sa svim dionicima u prostoru tog socijalnog investiranja i sa civilnim društvom, a naročito da mora imati utemeljenje baš socijalna politika u lokalnoj, lokalnoj zajednici. Dakle, nije to nepotrebna društvena potrošnja, nije tu riječ o proračunskom balastu kao što se to da iščitati kad se govori o proračunima ove zemlje, nešto što treba smanjiti itd., ovdje je riječ o razvoju društvenoga kapitala i to je, to je, to je investiranje u ljude, to je najpreči posao i najvažnija investicija koju možemo uopće, model socijalne politike koji bih ja volio da se ovdje mogao iščitati, a upravo je suprotno od toga. Mora biti razvojno usmjeren, ja tu ne vidim nikakvu razvojnu komponentu, mora biti uključiv, mora biti decentraliziran i mora biti socijalno inovativan. To su karakteristike modernih socijalnih politika i sustava čega ovdje ni u tragovima nema. Europski socijalni model, mi smo ga prihvatili i kroz Lisabonski ugovor i kroz Strategiju Europe koja je išla 2020 itd., Europski stup socijalnih prava prepoznaju te vrijednosti i mi smo ih nominalno prihvatili, ali njih ovdje nema. Da kažem i to da Hrvatska izdvaja negdje oko 20% svoga ovaj BDP-a za socijalnu zaštitu, što je za negdje oko 7%, 6,8% manje od prosjeka EU i što sasvim sigurno otvara i daje veliki prostor ako ovo doista smatramo važnim, veliki prostor da se kroz to investiranje opet kažem ne potrošnju osiguraju naši najvažniji ciljevi i da se uspostavi model koji će osigurat beskompromisnu borbu protiv siromaštva, što ovdje ne vidimo, koji će modernizirat sustav socijalne skrbi umjesto da ga unazađuje na ovakav način i centre za socijalnu skrb koji su, kako bih rekao, ulaznica koji su prepoznati kao kanal preko kojega najčešće upravo najranjiviji komuniciraju sa svojom državom da on gubi subjektivitet, a da se stručnjaci koji rade u tom sustavu pretvaraju u šalterske službenike koji, to ne može biti model kako funkcionira Zavod za mirovinsko osiguranje. To ne može biti model kako funkcioniraju ne znam banke ili neko drugi koji isporučuje udruge. To je živi kontakt sa živim ljudima, sa specifičnim problemima i on mora biti specifičan u Murskom Središću gdje ima recimo ne znam romske populacije, bit će drugačiji u Zagrebu u Donjem gradu, u Sesvetama ili u nekom drugom, nekom drugom mjestu. Mi nemamo modernu obiteljsku politiku, mi nemamo populacijsku politiku, politiku za mlade, ne osiguravamo dakle ono što bi činilo smisao onoga što bi trebao biti posao prije svega socijalne države, pa i ovoga resora kojega vi vodite.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče sabora, uvaženi ministre sa suradnicom. Dakle evo u posljednja dva mjeseca drugi put govorimo o ovom paketu socijalnih zakona i priznajem da me to raduje da govorimo na ovakav način jer sjetit ćete se da smo o sustavu socijalne skrbi uglavnom govorili, bilo je u fokusu javnosti uglavnom kada su se događale neke velike tragedije koje su itekako utjecale na činjenicu da je, da su tada zapravo isplivale, isplivali nedostaci ovoga, ovog sustava. Zato ovaj predloženi Zakon o socijalnoj skrbi je nužno promatrati kao priliku za potrebne promjene i to u svim, u tim situacijama ukazuju o tome zapravo govore i svi ključni dionici. Reforme sustava su potrebne, ali one učinkovite koje su u pravilu zahtjevne i neophodno je osmišljavanje i propisivanje adekvatnog, adekvatnih zakonskih prijedloga koje će osigurati zapravo i provedbu istih. Struka je ovim zakonskim prijedlozima rekla svoje odnosno dobar dio struke bio je kroz javnu raspravu ili medijski prostor negativno i kritički nastrojen, a to su zapravo ljudi koji će ovaj zakon i primjenjivati, pa sam mišljenja da je između dva čitanja ipak trebalo uzeti u obzir veći broj prijedloga iznesenih u prvom čitanju. Zašto? Pa poznato je što je veći stupanj konsenzusa to je šansa da će doći do uspješne reforme odnosno do pravog, dugotrajnog i funkcionalnog unaprjeđenja sustava. Ni u jednom trenutku ne smijemo zanemariti primarni i jedini pravi cilj donošenja ovog seta zakona, a to je poboljšanje uvjeta života najranjivijih skupina našeg društva, sve drugo je sporedno. Jedino je bitno da kvaliteta usluga koja se pruža krajnjim korisnicama digne na višu razinu, a na koji će se to način dogoditi ponekad je i manje bitno. I dalje sam stava kako su potrebe korisnika u određenim regijima Hrvatske različite, pa tako možemo govoriti o različitim potrebama u urbanim i ruralnim sredinama i različitim potrebama primjerice u Istri i u istočnoj Slavoniji, a samim time i djelovanje centara za socijalnu skrb različito. Zbog toga izražavam bojazan da će ova svojevrsna centralizacija koja se predlaže ipak ne dovede do previše unificiranog modela jer bi to proizvelo probleme u praksi. Također zbog trenutnog stanja u kojem se nalazimo iznimno je bitno da kvaliteta usluga koje pružaju centri ima progresiju, a to će biti moguće ako se zaposlenici budu stručno usavršavali i osposobljavali te ako se broj zaposlenih bude povećavao, a to sve u ovom zakonskom prijedlogu stoji. Moram pohvaliti povećanje iznosa jer svako ovo povećanje naknada treba rezultirati smanjenjem broja onih u teškoj materijalnoj deprivaciji. Ova povećanja sigurno nisu konačno rješenje problema, ali jedan od koraka ka rješenju problema i treba iskoristiti svaku moguću priliku da se taj iznos poveća. Treba pohvaliti i podršku osobama koje su pokrenule raskid ili druge postupke vezane uz Ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, prepoznavanje mladih koji su odrasli bez roditeljske skrbi i značajno povećanje prekršajnih kazni pružateljima socijalnih usluga starijim osobama koje krše zakon. Nesporno je kako su najviše protivljenja izazvali prijedlozi ukidanja rada postojećih obiteljskih domova s prvim danom 2027., te ukidanje centara socijalne skrbi odnosno smanjenja njihovih nadležnosti. U prijedlogu zakona navodi se da već osnovani obiteljski domovi nastavljaju pružati socijalne usluge kao obiteljski domovi do kraja 2026., a potom će se, potom će nastaviti raditi kao primjerice obrti, društva s ograničenom odgovornošću ili kao ustanove. Nekoliko riječi o Zakonu o udomiteljstvu. Trenutno važeći Zakon o udomiteljstvu je u ovom kratkom periodu pokazao određene nedostatke, a kada je u pitanju ovako odgovoran, plemenit i human poziv tako udomiteljstvo nema prostora za nedostatke jer svaki nedostatak izaziva teške i dalekosežne posljedice. Izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu namjeravaju se poboljšati uvjeti skrbi ponajviše za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi. Nažalost, sva višegodišnja nastojanja da se udomiteljstvo osnaži ostala su bezuspješna, štoviše broj udomitelja je padao, a razloga za to sigurno je i više. Čuli smo da se povećavaju opskrbnine i do 42% za djecu ovisno o njihovoj dobi, a do 25% za odrasle. Tako će tradicionalni udomitelji, a njih je najviše, umjesto sadašnjih 830 naknade po djetetu dobivati mjesečno 1.350 kuna, te između 2.525 i 2.850 opskrbnine za svako dijete ovisno o djetetovoj dobi. Za profesionalne udomitelje naknade rastu od 15 do 60% Specijalizirano udomiteljstvo za djecu iznosit će od 4.500 do 7.500 kuna, a za standardno udomiteljstvo 4.000 kuna umjesto dosadašnjih 2.500. Dobro je što će se specijalizirano udomiteljstvo fleksibilizirati, pa će ga moći obavljati i osobe sa srednjom stručnom spremom. Za udomljavanje djece s problemima u ponašanju ili zdravstvenim intelektualnim teškoćama po dosadašnjim uvjetima nije baš bilo interesa, a naknade bi sada za to iznosile od 4 do 7.500 kuna po djetetu. Kako sam rekla na početku, reforme su nesporno potrebne jer nam sustav očito ima određene probleme i cilj reformi bi trebao biti da se ti problemi zapravo minimiziraju. Svi trebamo biti svjesni da ovaj set zakona neće kao čarobnim štapićem riješiti probleme sustava, ali ako bi ih bar umanjio već bi samim tim puno napravili.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicama. Dakle, pred nama je cijeli paket zakona koji regulira i na novi način uređuje sustav socijalne skrbi i ono što moram reći i puno puta sam već rekao s ove govornice da se radi o jednom zapuštenom sustavu koji ne odgovara u ovom trenutku potrebama hrvatskog društva, koji ima problema i među mladima, ali ima i problema sa brzim starenjem ovog našeg društva. Dakle, može se ocijeniti da je ovaj sustav koji se pokušava uobličiti u ovih 7 zakona centraliziraniji nego onaj što imamo, što je sada postojeći. Koja je garancija da je decentralizacija sama po sebi garancija da ćemo imati efikasni sustav? Pa da je tome tako mi bi danas imali vrlo efikasne sustave jer otkad znam, kad nešto razumijem o socijalnoj skrbi, otkad se družim sa socijalnim radnicima i ostalim profesijama, znam da je decentralizirani sustav, al nemamo, nemamo, nemamo efikasan sustav. Znate, skidam kapu jednoj socijalnoj radnici u gradu Puli koja je nakon što smo u ovom domu promijenili cenzus za dopunsko zdravstveno osiguranje osobno nazvala svih 600 korisnika povremenih ili stalnih socijalnih pomoći da ostvaruju jedno svoje novo pravo. Dakle, svi ovi ljudi koji su zaposleni u sustavu socijalne skrbi prva i osnovna njihova karakteristika bi trebala biti ljubav prema bližnjima, prema ljudima, prema onima koji su slabiji, prema onima o kojima iz bilo kojih razloga obitelj više ne vodi brigu ili nije u sposobnosti voditi brigu i skrbiti o njima i njihovu situaciju dizati na pijedestal problema i tražiti rješenje, dakle, gradi se centraliziraniji sustav, međutim sustav je u odnosu na postojeći izdašniji po davanjima i to bi mogla biti, biti jedna, jedna solidna kompenzacija za korisnike neovisno kako će se tko u sustavu osjećati da li će se stručno osjećati zapostavljeno ili nepriznato, ali činjenica je da cijeli sustav postoji radi koga, radi krajnjih korisnika. Radi djece, radi napuštenih, radi odraslih bolesnih, radi starijih, starih, nemoćnih i svih onih koje pokriva lepeza zaštite u sustavu socijalne skrbi. Pošteno je ministar nešto ovdje rekao ako ste to zamijetili, da je ovaj paket zakona prvi korak za poboljšanje sustava socijalne skrbi. Što to znači? Pa mislim da svakom tko je ovdje neko vrijeme to znači da se ide ovim putem, ali da se određene prepreke na tom putu ili anomalije ili problemi na koje ćemo naići će se rješavati, da ovo nije uklesano u kamen kao što je bilo zadnjih 30 godina i doživjelo vrlo malo, malo promjena nego da je sve ovo što se ovdje događa podložno, podložno promjenama. To je ono što bi nas trebalo ta fleksibilnost, ta recimo opredijeljenost za nadogradnju i korekciju sustava bi nas trebala motivirati da pratimo efekte ovog zakona i da budemo svi bez obzira je li u poziciji ili opoziciji vrlo aktivni i da ukazujemo na probleme koji se pojavljuju jer inače ovaj sustav kao i svaki se gradi, prvo se gradi na zdravim temeljima, mora se graditi i onda se mora nadograđivati u skladu sa vremenom i problemima koji se, koji se pojavljuju. To do sada nije činjeno i zato je moja tvrdnja da je sustav doslovno zapušten. Većina vas je u ovom domu u prvom čitanju založila se za ostanak i opstanak obiteljskih domova svjesniji toga da među njima ima onih koji posluju vrlo legalno, vrlo transparentno, da ima onih koji bi uz male pomake mogli dakle poslovati i legalno i transparentno i da ima onih koji bezobrazno posluju ilegalno i da za njih je funkcioniranje obiteljskog doma kao registar kasa u smislu profita, a ne odnos, odnos prema ljudima. Ali bez obzira na tu činjenicu, bez obzira na nedostatak inspekcijskog nadzora, bez obzira na ponašanje tih ilegalaca koji nisu dozvoljavali inspekcijski nadzor, koji su zatvarali vrata, koji su glumili da ne postoje itd., bez obzira na sve većina je ovdje podržala ostanak i opstanak i razvoj obiteljskih domova ma kako se on sutra zvao, ma kako se on sutra zvao taj dom. Taj mali dom od 20 ili 20 i više i više ljudi. Nazvali smo nešto obiteljski dom i po tom nazivu smo imali kriva očekivanja i onda smo donijeli krive presude, krive zaključke i krive po meni krive odluke. Obiteljski dom se može zvati obiteljski dom, ali nitko nema pravo očekivati obiteljsku atmosferu. Unutra je 20 ljudi iz različitih obitelji. Naziv obiteljski dom je zbog toga gdje se radi ekonomičnosti jedna obitelj sa svojim članovima bavi sa smještajem i skrbi više članova. Dakle, mi smo sami uskočili u tu zamku. Ne mogu prihvatiti da je netko stručno govorio da je očekivao stvaranje obiteljske atmosfere među 20 ljudi, 18 ljudi iz različitih obitelji, različite dobi, sa različitim svjetonazorima, sa različitim životnim iskustvima. Obitelj kod koje su smještene je dužna sve te razlike uravnotežiti, biti pristojna, udovoljiti njihovim specifičnim zahtjevima i to je ta atmosfera, atmosfera bliskosti ljudi koji vode taj dom sa korisnicima obiteljskog doma. Mene, a ja ću stvarno kao i inače biti uporan i tražit ću da se u roku 6 mjeseci donesu podzakonski aktovi i da mi znamo na čemu smo vezano uz kako god se zvali. Meni ne smeta da se zovu i obiteljski domovi, ali da se zna što je što u toj priči. Naravno nemam ništa protiv da budu i ustanove sa određenim brojem korisnika, nemam ništa protiv da budu privatni domovi, neka ponuda bude, lepeza ponude bude veoma bogata i veoma široka. Naglašavam obiteljski domovi su nakon udomiteljstva, dakle oni koji postižu upravo zbog bavljenja tom socijalnom skrbi od strane obitelji, njihovih bližnjih i jedne svojevrsne žrtve postižu u ovom trenutku najnižu cijenu smještaja. Mi nismo bogato društvo da će umirovljenici, niti preko centara za socijalnu skrb i preko njihove participacije moći plaćati previše sredstava i jedna tako ekonomična institucija smještaja starih i nemoćnih nam je itekako, itekako potrebna. Dakle, ono što u svakom slučaju očekujemo od podzakonskih akata, ali i od ovih, od ovih zakona je odjeljivanje legalnog poslovanja i ilegale. Ne daj Bože da nam netko ovdje podastre podatke koliko ilegale ima, a ima je, ima je na zabrinjavajućoj razini. Ja ću isto tako, a to ću objasnit u svojoj pojedinačnoj raspravi, dati neke amandmane radi povećanja kazni, demotivacije onih koji ilegalno posluju u odnosu na one koji sve potrebite radnje koje nalaže ovaj zakon posjeduju odnosno upražnjavaju. Isto tako sumnjiv je i termin udomiteljstva. Dakle, radi se uvijek o socijalnoj skrbi, da li o djeci, da li o odraslim osobama, da li o starijim i nemoćnim, uvijek se radi o tome. Nitko nikoga ne prima u svoj dom, u svoju obitelj, on ga prima možda u svoju kuću, u svoju zgradu, u odvojeni prostor. Možda tri udomitelja se dogovore, pa iznajme kuću, pa smještaju unutra ljude koje obilazi medicinska sestra, koje obilazi doktorica, kojima se nosi, nosi hrana. To je na mala vrata jednak kapacitet dogovor 3-4 udomitelja je jednaki kapacitet kao jedan mali obiteljski dom, al to nije, posluje pod drugim uvjetima, posluje po individualnim ugovorima sa, sa tim korisnicima odnosno moguće je i njihovom, njihovom djecom, al to je iskorištavanje nedorečenosti, nedorečenosti sustava. Mislim da Zakon o udomiteljstvu nije razmišljao o takvim stvarima, a mogu vam pričati i neki načelnici općina i gradonačelnici s kojima sam intenzivno kontaktirao da se upravo to događa i zaista u tom, u tom sustavu takvog udomiteljstva koji je doista ilegala ljudi nisu ljudi nego samo sredstvo, samo oni koji to organiziraju doživljavaju ljude po nekoj vrijednosti i po nekom prihodu. To mi ne smijemo dozvolit, mi kao društvo to ne smijemo dozvolit. Ne možemo i ne smijemo zatvorit oči pred postojanjem tako nečega, a ima ga, ima ga.

To je, neki u tome imaju lijepu zaradu i bili bi vrlo ljuti na nas. Zato postoji izmjene zakona, postoji sustav, postoji nadzor, postoje kazne, postoji, postoji način odvraćanja od takvog poslovanja. Dakle, mi moramo govoriti o pojavnim oblicima ne imenujući nikoga, a država mora osigurati inspekcijski nadzor. Ja vas danas uvjeravam da u tom segmentu postoji nekretninski biznis i upozoriti vas na veliku štetnost Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju koji se spominje i u ovom zakonu iako to nije predmet ovog zakona nego Zakona o obveznim odnosima, ali na 10 mjesta se spominje u ovom zakonu kao jedna od mogućnosti sklapanja ugovora i nastavno udomiteljstvo.

Pojačati kaznene odredbe, pojačati ulogu inspekcijskog nadzora, ograničiti mogućnost da takvi prekršitelji sutra registriraju djelatnost su stvari koje očekujemo od ovog zakona. Možda ovaj zakon nije savršen, ali kako, što kaže ministar je prvi korak i naša je dužnost da se svi trudimo pratiti ovaj zakon u provedbi. U ovom, u ovom visokom domu prvi zakon, prva komora je bila komora psihologa na inicijativu naše kolegice pokojne Bige Friganović u mandatu 2000.-2003.g., nakon toga su sve struke koje djeluju u socijalnoj skrbi polako s vremenom dobile, dobile svoje komore. Nemam ništa protiv komorskog udruživanja i da se komora bavi stručnošću, da unapređuje konkretan rad i socijalnih radnika i socijalnih pedagoga i psihologa i svih, svih djelatnosti odnosno svih profesija koje su ovdje uključene da i stalno imaju unapređivanje struke, stručnih znanja, napredovanje, da oni donose veoma visoke kriterije po kojima se nekome daju licence ili, ili ne daju licence za rad, al da ne budu puko ubiralište članarine.

Znate, nisam za to da komore se bave ni plaćom, ni statusom ovih djelatnosti nego njihovom strukom, napretkom u stručnom znanju, povećanjem kriterija za obavljanje svih poslova, dakle stalnom edukacijom. Time da.

Čekaj, ako će se komore time baviti onda nek osnuju udruge, nek osnuju svoje sindikate koji će se boriti, strukovne sindikate, cehovske sindikate koji će se boriti za plaću i za status. Takva je podjela u ovom društvu, ali i i puno šire. Dakle, ja očekujem da će oni biti sada puno žustriji bez obzira što netko tumači da su oni taoci nečiji. Nisu oni ničiji taoci. Nitko nije struku ni u ovih 30 godina sprječavao da govori o ovim problemima o kojima ja govorim. O postojanju ilegalnih smještaja, o zaradama, o prekomjernom broju ljudi u smještaju itd. Prema tome, zašto da sad ja govorim jadna struka oni će biti patnici nakon, nakon svega ovoga. Zašto nisu digli glas?

Ne jednu politiku na račun druge, nego ravnomjerni razvoj socijalnih politika. Dakle, ne stoji ono što je kolega Vidović rekao da struka ovaj da na neki način se struka ovaj sprječava da se čuje. Struka se jako slabo čula svih ovih godina, a problemi su se stvarali i gomilali ali su se gurali pod tepih. Da, poglavlje socijalne politike i dugoročnih ciljeva u socijalnoj politici je posebno poglavlje i treba razumjeti da je socijalna skrb samo jedna od komponenti socijalne države iako sam čitao ljude iz akademske zajednice koji su govorili da propuštamo u ovom trenutku izgradnju socijalne države. Socijalna država je nadogradnja na fukcionalne sustave, mirovinskog sustava, socijalnog sustava, tržišta rada i ono što ne možemo na te načine zaštiti, štitimo strategijom borbe protiv siromaštava.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, državne tajnice, poštovane ravnateljice u socijalnoj skrbi, kolegice i kolege, ja ću početi sa jednim malim uvodnim dijelom gdje ću reći da svakako da je RH socijalna država i tome težimo, ali jasno da ovdje predstavljamo reformu socijalne skrbi, a da bi država bila slobodna, socijalna upravo ono što je maloprije u zadnjim rečenicama govorio zastupnik Hrelja potrebno je uključiti i još puno toga i druge sustave. Ovdje imamo zakone, 7 zakona koji predstavljaju na neki način temelj reforme socijalne skrbi, predviđaju se još i 3 nacionalna plana koji nisu sada ovdje predmet rasprave, ali sigurno će doprinijeti općenito cijeloj ovoj reformi. Cilj ovog svega je da sustav socijalne skrbi bude transparentan, učinkovit i profesionalan i svakako ono što stalno govorimo da smo svi skupa godinama zagovarali i zazivali reformu i da nam je ona dobro došla. Potrebna je bila zbog toga što su različite promjene u društvu još iz tranzicijskih vremena stvarno kod naših građana nagomilale brojne probleme koji su čak i oni koji nisu na neki način po onom nekakvom konzervativnom pristupu pripadali kao korisnici baš striktno sustava socijalne skrbi su bili primorani da zbog svoje problematike, zbog socioekonomskih problema, obiteljske pravne zaštite potpadaju pod ovaj sustav, a sustav te promjene nije mogao pratiti. Naročito nam je bremenita obiteljsko pravna zaštita budući obitelji imaju svoje terete i više ne mogu na adekvatan način odgovarati onoj zadaći koja od obitelji očekuje i zbog koje uostalom svi dajemo i značaj i važnost obitelji. Naravno da sustav socijalne skrbi osim centara za socijalnu skrb, a njima, o njima sada najviše i govorimo iz razloga što se donosi Zakon o socijalnoj skrbi koji je temeljni zakon u sustavu provode i ustanove socijalne skrbi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruge i vjerske zajednice i druge pravne i fizičke osobe i cijeli ovaj zakon odnosno reformski zakon iz ovog sustava će se na neki način i primjenjivati na njih. Ono što bi volila odmah reći u početku, te mantre koja se stalno ponavlja, a to je da će ovakova strašna centralizacija dovesti do udaljavanja stručnih radnika od korisnika i da će to biti zbog toga neefikasna i da zbog toga neće reforma uspjeti. Naravno da to nije točno. Centri za socijalnu skrb postoje i djeluju i dalje u svojim mjestima, u svojim gradovima, u svojim lokalnim zajednicama. Naravno da socijalnu politiku uz centre kreiraju i druge ustanove i institucije, kao i lokalne zajednice. Ima svaka županija obavezu da ima savjet za socijalnu politiku i tu se kreiraju politike koje odgovaraju potrebama građana. Da, naše regije imaju različite potrebe, naši građani imaju različite i socijalekonomske statuse, imaju i različite ovaj potrebe jer svaka regija je drugačija. Kažu da je recimo u Slavoniji, pa i u nekim sredinama zagore i Like imamo više siromašnih osoba, ali to što mi imamo sada regionalne, pa onda i Hrvatski zavod za socijalni rad, to ne znači da socijalni radnik ne radi i dalje svoj posao, stručan, primjenjujući zakon, donoseći prava građanima individualno u skladu sa njihovim potrebama. Ako ima više siromašnih u nekoj sredini biti će više naknada odnosno više propisanih usluga, a tamo gdje nisu toliko siromašni jasno da neće biti toliko. Dakle, ove naknade se određuju prema individualnom pristupu i principu. Da li im treba osnovati različite usluge? Da, svakako i nisu u svim sredinama jednako sve potrebne i nisu nažalost u svim sredinama jednako dostupne, ali i prije i sada su centre za pružanje usluga u zajednici osnivali se na preporuku odnosno odlukom ministarstava ili jedinicama lokalne i područne samouprave. Dakle, ništa se u tom smislu centralizacijom neće promijeniti na uštrb naših građana odnosno korisnika, ali ono što hoće to je da će se osnivanjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad kao javnom ustanovom korisnicima biti dostupniji zbog vremena koji će moći provoditi stručni radnici stručni rad koji se provodi u centrima za socijalnu skrb odnosno u obiteljskim centrima koji su i dalje isto tako predviđeni. Zato što će hrvatski zavod preuzeti pravne, administrativne, ekonomske poslove, poslove javne nabave i štošta drugo i naravno da je to onaj prostor koji će biti u benefit stručnom socijalnom radu odnosno drugom radu drugih stručnjaka u centrima. Ono što ova reforma odnosno ovaj zakon predviđa to je dodatno zapošljavanje. Uvijek kada smo govorili o socijalnim radnicima, a naravno da su, da su to bile činjenice da ih je malo, da ih ima preveliki broj javnih ovlasti, da imaju previše korisnika na jednog socijalnog ili stručnog radnika, da nemaju adekvatne uvjete, već sada u prošlom, pa mogu reć u nekom jesenskom periodu zaposleno je 200 novih socijalnih radnika, predviđa se još 320. To je mislim što bi zaista htjela naglasiti da će ova nazvana centralizacija sigurno biti na neki način povoljnija za same stručne radnike. Zakon je znatno usmjeren prema korisnicima. Kada govorimo o tome što je zakon ponudio našim korisnicima u sustavu onda možemo slobodno reći da do sada nijedan zakon, a mogu reći slobodno nijedna vlada nije povećala u financijskom iznosu gotovo sve naknade koje se koriste iz sustava socijalne skrbi i one koje su usmjerene prema djeci i one koje su usmjerene prema odraslima, čak i onima korisnicima koji su smješteni u, ili privremeno ili trajno u, trajno i u pojedinim ustanovama, povećani su tzv. i džeparci i ono što je zaista važno to je da su se konačno povećale zajamčene minimalne naknade, moram iskreno reći da sam to dugo željela i sazivala i one su sa primjenom ekvivalentne ljestvice isto stupnjevane u skladu sa brojem članova u obitelji. Naravno i naravno i to sigurno neću biti kao što je rekao kolega Kujundžić onaj lik koji će sada na sva usta hvaliti ovaj zakon, ali imam tako potrebu da kažem ono što je dobro, ali isto tako reći ću da ove naknade zbog zakona velikih ili malih brojeva kako god to nazvali financijski to puno iznosi. Zakon je težak milijardu i 100 milijuna kuna, a već sada sa ovim povećanjem, ali na to, sve te naknade s obzirom na troškove života i potrebe naših građana nisu svakako dostatne, ali najava je da će se socijalne naknade povećavati, naročito zajamčena minimalna naknada u budućnosti na 1.500 kuna. Ono što ja ću naglašavati i tome se posebno radujem, ja sam bila izuzetno ugodno iznenađena, to sam i ministru rekla i na tome mu čestitam, da je cenzus za osobne invalidnine u potpunosti ukinut. Osobe sa invaliditetom to godinama zastupaju, 2018. prvi puta se je krenulo u tom pravcu kada se je ukinuo cenzus za osobnu invalidninu za osobe koje su zaposlene. Želili smo tada stimulirati osobe sa invaliditetom da uđu u svijet rada, da se odvaže u svijet rada, da se ne vežu za nešto što je financijski sigurno, ali nije dovoljno a s druge strane ostvaren kao osoba je sigurno ako je u radnom okruženju i ako ipak svojim radom doprinosi svome uzdržavanju. Tada smo bili uz zahvalnost onih koji su to dobili i kritizirani da smo diskriminirali sve druge osobe sa invaliditetom i ovo je onda jedan zaista značajan demokratski iskorak gdje će se isto financijski to ukupno na proračunu itekako vidjeti, ali evo i na neki način će biti i povećanje te naknade sa 1500 na 1750 kuna tako da se išlo u tom pravcu.

Dakle, o ovim naknadama koje sam isto tako spominjala, a isto tako mijenjaju se odredbe u onom dijelu u kojem se definira koja osoba može biti i njegovatelj. I ta naknada se povećava. I vrlo je to značajno naglasiti da jedna i druga mjera iako je financijskog karaktera ali ona znatno ima efikasan učinak na sprječavanje institucionalizacije, odnosno dokle god je to moguće ostanka naših građana u svojim domovima. Svakako da je ovim zakonom predviđeno i nove usluge.

Oni su značajni iz razloga što preveniraju instituciju, značajni su i zato što omogućavaju našim građanima da što duže ostanu u svojim domovima i svojim sredinama, a isto tako na neki način i pojačavaju zaposlenost. Govorili smo i o toj trajnoj edukaciji. Ja ne mogu reći, vršile su se razno razne edukacije naših stručnih radnika. Bilo je to i planirano. Vrlo su nam u tomu bili suradljivi i profesori sa Pravnog fakulteta, odnosno studija za socijalni rad, međutim to je bilo evo tako sporadično kako koja je sredina, kako koji centar je izrazio za to želju i potrebu. Međutim, osnivanjem akademije socijalne skrbi a mi nismo imali jedina socijalna skrb nije imala baš takvu neku agenciju koja bi bila u tom smislu usmjerena će svakako omogućiti i jedno kvalitetno, kontinuirano usavršavanje svih naših stručnih radnika koji rade u sustavu socijalne skrbi i svakako da će u to biti uključeni eminentni stručnjaci. Ne vidim razloga zašto postoji u raspravi jedna takva zloba gdje se govori da je to osmišljeno radi interesnih nekakvih skupina, pa se spominje i korupcija. Mislim da koliko god se može kritizirati da se možda ide u hvalospjeve prema ovom zakonu, ali ima tih jednih besmislenih zlonamjernih i loših kritika. Po meni jedna od najopasnijih je ta da se tvrdi da stručni radnici su nezadovoljni ovim zakonima i da onda zbog toga reforma neće uspjeti. Ja u njih imam itekako puno povjerenja zato što će svaki od njih na svom radnom mjestu gledati prije svega čovjeka i korisnika i učinit će sve da primijeni sve što je pozitivno iz ovog zakona. Dapače, isto tako će kroz svoje stručne kanale koje imaju i komunikaciju prema ministarstvu i komunicirati ono što se može u budućem razdoblju popraviti. I naravno svaki zakon zahtijeva i analizu učinka propisa i sigurno će se moći i trebati mijenjati. Ni jedan zakon nije savršen. Nikada ni jedan zakon nije bio po volji svih i na koji se primjenjuje, niti po volji onima koji će ga provoditi. Međutim, ima u ovom zakonu toliko toga dobroga i da to svakako treba isticati a isto tako vjerujem i da svaka dobronamjerna kritika za neko buduće razdoblje može biti i dobar putokaz. Obiteljski domovi su nešto što se je našlo kao rješenje u onoj fazi kada smo imali jako puno korisnika, pogotovo starijih korisnika naših građana u udomiteljskim obiteljima gdje je to bilo do te mjere da su imali prema onim dozvoljenih tri do pet čak i do 10 i više korisnika koje smo smatrali da su udomljeni i naravno išlo se na nekakvo prijelazno rješenje i išlo se na to da onda to budu nekakve manje pod navodnicima ustanove, institucije da to budu obiteljski domovi. To je otišlo van kontrole i to treba urediti. Sa ovim promjenama koje su već u ovom drugom čitanju iznesene su zadovoljni i vjerujem da ćemo premostiti i te probleme koje imamo s jedne strane u obiteljskim domovima vezano za zaposlene i na koncu za ulaganja ljudi koji su uložili u te nekretnine, a s druge strane imali bi i neviđen problem sa smještajem starijih osoba.

Što se tiče Zakona o udomiteljstvu 2018. godine ja sam zdušno predlagala taj zakon, puno sam i ja od njega očekivala. Zaista smo željeli jačati to udomiteljstvo, znate svako, pogotovo za djecu. Svako dijete zaslužuje dom i dobro bi bilo da bude sa svojim roditeljima, biološkim roditeljima ali nažalost ima djece koja to ne mogu i nekako udomiteljstvo, udomitelj je najbliži tom jednom emotivnom, psihološkom ozračju i okruženju i upravo su i struka i dokazala da u odnosu na instituciju topli odnos sa bliskim osobama su najpovoljniji za razvoj svakog djeteta, kao što su inače promjene u društvu tako imamo sredina gdje nema interesa za udomitelje međutim moram iskreno reći da osim povećanja financija odnosno naknada udomiteljima odnosno djeci ili korisniku za njihove osnovne potrebe, udomiteljima da bi se za to ovoga odvažili uz snažnu jasno preporuku i upoznavanje sa svim tim benefitima treba i velika stručna pomoć. Tamo gdje su udomitelji vezani sa centrima za pružanje usluga u zajednici za djecu i mladež, gdje se dobra suradnja u pružanju potpore stručnjaka udomiteljima pogotovo u onoj prvoj fazi kada djeca su došla u novu sredinu je itekako, itekako dobra, potrebna i mislim da osim financijskih naknada udomitelji se teško odlučuju za udomiteljstvo, potencijalni, za udomiteljstvo budući sa svim problemima, a to su djeca koja zaista imaju složenu problematiku ostanu na neki način sami. I to je još nešto na čemu stručne službe mogu i moraju još uvijek poraditi. I da ono što bih još rekla vezano za komore, isto tako u mom mandatu donijeli smo tih 5 zakona. Ovim zakonima su se sada popravili, ujednačili, uskladili su sa ostalim propisima i mislim da kroz komore glas struke mora biti jači i snažniji, ali kad postavljamo pitanje bilo je pitanje tko će biti odgovoran za propuse pa i do sada odgovoran je onaj tko propuste radi.

Izvolite.

Dobar dan svima. Prije svega reći ću ministre da mi je nevjerojatno da ste mi dali odgovor da mi niste uopće zapravo dali odgovor niti imali potrebu odgovoriti na pitanje kako je moguće da nitko iz vašeg ministarstva neće biti prisutan danas na tribini u 7 sati u Pučkom otvorenom učilištu na temu novog Zakona o radu, a odgovor koji smo dobili kao inicijativa da zbog drugih obaveza baš niste niti vi, niti nitko drugi u mogućnosti prisustvovati toj tribini. Ja ću vas upozoriti da je riječ o 20-tak udruga, organizacija, sindikata udruženih u inicijativu za radnički ZOR koji okupljaju 20-tak odnosno 20.000 dakle članova. 12 sindikata je uključeno u tu inicijativu. Mislim da je neprihvatljivo da ministarstvo nema niti jednog čovjeka koji može doći na tu inicijativu, evo moja kritika s ove strane, a nadam se da će netko barem pratiti onda stream te ovaj tribine, pa da imate ovaj uvid u to šta je ta struka imala za reći po pitanju vašeg nacrta o radu, vi ste rekli da tu sudjeluje ta stručna javnost, da vi razgovarate sa socijalnim partnerima, ali postoje drugi sindikati, postoje druge udruge koje sudjeluju u tome. Osim toga od tih stručnih partera smo i dobili nacrt tog zakona, bilo bi puno pametnije da se zakon donosi na način da je taj nacrt javan i da svi imaju pravo sudjelovati u kreiranju odnosno kritiziranju odnosno bilo kakvoj javnoj raspravi vezano uz taj nacrt Zakona o radu. Ja ću između ostalog u svojem izlaganju i malo dovesti u vezu taj s ovim zakonom o kojem danas govorimo, ali vratimo se na temu. Znači ovaj zakon o kojem danas govorimo odnosno 7 zakona i ovom paketu zakona bih ukratko opisala onako sam to opisala u svojoj replici jutros, poznata Cherchillova ako ne želiš riješiti problem onda osnuj povjerenstvo. Ovdje imamo zavode, povjerenstva, akademije, nove institucije koje ne govore puno o samom problemu niti ga uopće rješavaju, a najveći problem je znači preopterećenost radnika u sustavu socijalne skrbi, pogotovo administrativnim obvezama nego taj problem samo potenciraju, a ono što zapravo te institucije nove govore jest da ovo ministarstvo nema povjerenja u stručnu javnost. Nema povjerenja u vlastitu struku. I taj se socijalni darvinizam znači se provlači kroz ovaj zakonski prijedlog, a provlačit će se i kroz druge zakonske prijedloge i provlači se pa i kroz taj novi Zakon o radu je ono na čemu želi poantirati ova vlada i na čemu želi stvoriti taj društveni konsenzus, a to je tako lijepo ovako jezik vam je čisto ogledalo samog, samog, same ideologije koja se krije iza toga. Znači to je taj darvinizam ili ta taj rat koji se ovdje pokušava stvoriti između kako se to lijepo kaže korisnika, pazite korisnika i onih koji daju, pružaju, pružaju znači socijalnu uslugu. Znači kao da smo u nekim tržišnim odnosima pa su jedni korisnici, a drugi su pružatelji socijalne usluge kao da ovdje govorimo o nekim potpuno da tako kažem iščašenim uslugama kao što su ne znam masaža ili meditacija, a ne ostvarivanju temeljnih potreba za ljude koji nemaju drugog izbora, znači to su temeljne ljudske potrebe. To su socijalni slučajevi i to su socijalni radnici kolegice i kolege, a ne korisnici i pružateli usluga jel, no dobro. Problem je prije svega znači centralizacije sistema i nerješavanje gorućih pitanja. Mi možemo reći dobro centralizacija sistema možda bi mogla nešto napraviti, promjene, možda donosi nešto dobro, ali iz samih analiza struke proizlazi da to nije tako. Znači umjesto sadašnjih centara za socijalnu skrb osnovat će se Središnji hrvatski zavod za socijalni rad. Ovdje opet imamo znači zavod, jedna lijepa riječ jer se vjerojatno misli zavoditi ad acta probleme, a ne rješavati ih. Kao što je ministar Aladrović, evo koji je brzo, brzinski pobjegao nakon kritike, nije dugo izdržao, kao što je ministar Aladrović uspio riješiti niz problema, pa ga se vjerojatno zato i vidi kao nekog novog nasljednika Plenkovića, vrlo učinkovit u tome, … [[Govornik se ne razumije]] ad acta i problem nezaposlenih i eto tako da smo ljude iselili, ovdje ćemo zavesti ad acta probleme socijalne skrbi jer se zavod kao jedna lijepa institucija nova predstavlja instituciju koja je sastavljena od središnjih službi i 21 područne raspoređene po županijama. Dosadašnji centri za socijalnu skrb postat će područni uredi ove mega institucije, a podružnice sadašnjih centara pretvorit će se u njezine ispostave. Ovo je isto jako jedna lijepa riječ, ovdje će se ispostavljati slučajevi. Inače Anka Slonjšak pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je također dala jednu dobru dijagnozu ja bih rekla ovih zakonskih prijedloga i rekla je da ova centralizacija ima prizvuk vrlo dobro opisano birokratske distance i postupanja prema administrativnim pravilima odnosno ostavlja dojam preuzimanja kontrole znači nad jednim potpuno klasičnim sustavom koji treba kontrolirati i centralizirati, znači zavod će preuzeti ovlasti i stručne poslove sadašnjih centara za socijalnu skrb. Drugim riječima centri za socijalnu skrb su tako od resornog ministarstva dobili neprolaznu ocjenu za dosadašnji rad i mislim da je ono najgore što smo ovdje čuli od nekih zastupnika i zastupnica je da se kritika sustava u potpunosti prevodi kao u kritiku individualnih aktera, znači onih koji rade u tom sustavu, oni su krivi, znači socijalni radnici i radnici su krivi, nema strukturalne kritike, nema sustavne kritike, nema kritike sistema nego imamo kritiku individualnih aktera. Mnogi su napomenuli da je centralizacija protuustavna jer ustav propisuje da su JLS te koje obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga, socijalni radnici pozivaju se također i na Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi koji razrađuje ovu ustavnu odredbu. Struka također napominje da je pravi put reforme bio omogućiti centrima da utječu na kretanje socijalnih programa na, kreiranje socijalnih programa na lokalnoj razini s obzirom na potrebe lokalnih sredina i tu se samo mogu složiti s onim kolegicama i kolegama koji su rekli da je trebalo zadržati jedan kontinuitet. S druge strane, nadzor i to je ono što boli struku, se izuzima iz ruku struke, što je inače taktika vladajućih u mnogim situacijama, pa se, to je ta znači darvinistička borba između korisnika usluga i davatelja usluga kako se to lijepo kaže, pa se osniva druga institucija, znači to je Povjerenstvo za odlučivanje o osnovanosti pritužbi. Povjerenstvo znači za odlučivanje o osnovanosti pritužbi naravno da mora, da nosi neki pozitivan prizvuk, da imamo pritužbe o kojima se mora govoriti, da se treba vidjeti postoje li osnovanost pritužbi kako se ovdje to lijepo kaže stranaka koje nisu bile zadovoljne prethodnim odgovorom ministarstva u vezi pruženih usluga, postupaka ili propusta od strane radnika u području socijalne zaštite, ali ono što navode znači sami socijalni radnici i radnice u tom povjerenstvu neće biti stručnjaka, znači neće stručnjaci procjenjivati njihov stručni rad nego ljudi koji nisu njihove struke, znači to je potpuna degradacija struke. Kako takvo tijelo ne postoji ni u jednom drugom području javne uprave ovakvo zakonsko rješenje potiče daljnju podozrivnost i nepovjerenje u stručnjake u sustavu socijalne skrbi i krovnom znači cijelom tom sustavu. Kada se nešto odnosi na obrazovanje i znanost, to se danas jako često voli zvati akademijom. Akademije, centri, što su velebniji nazivi, to su slabiji učinci. Radnici znači će biti upućeni na usavršavanje u tu instituciju velebnog naziva akademija. E sad ako se nešto naziva akademija onda bi očekivali stoljetnu tradiciju te institucije u edukaciji socijalnih radnika, ne to je novoosnovana institucija, a socijalni radnici se pitaju a što je sa postojećim institucijama koje su provodile edukaciju. To je bio Studij socijalnog rada, logično, to je bilo znači resorno ministarstvo, organizacije civilnog društva, same ustanove socijalne zaštite, a na prvom mjestu dakle hrvatska udruga i Hrvatska komora socijalnih radnika. Što je s tim institucijama, one očito nisu akademije jel. Mi moramo osnovat akademiju da bismo educirali svoje socijalne radnike da bi oni stekli dodatna znanja, vještine za rad u ovoj zahtjevnoj djelatnosti, educirati se itd., mi moramo imati jednu demontažu institucija kako bi to rekao Plenković jel. I četvrto je ukidanje obiteljskih domova, dobro. Mi se tu čak možemo složiti s tim odnosno s ocjenom koje je dalo ministarstvo da domovi nisu ostvarili cilj, a to je kako citiram jel obiteljski način života unutar obiteljskog doma. Možda je ova ocjena i dobronamjerna, možda je ona i realna, ali ona u potpunosti ne adresira primarni problem koji postoji, a to je da mi ovime ne gradimo nove javne domove, institucije koje bi mogle prolaziti svu ovu revalorizaciju i biti uistinu mjesto obiteljskog života i obiteljskog doma nego zapravo rušimo postojeće. Prvenstveno znači zbog nedostatne stručne suradnje i infrastrukture tvrde u ministarstvu domovi nisu mogli niti pružiti očekivanu kvalitetu, opet se kaže, usluge, znači ne .../nerazumljivo/... zadovoljavanje temeljnih potreba nego davanje usluga. Ukidanje obiteljskih domova, iako kažem, možda potaknuto realnom procjenom, prouzročit će sigurno neizvjesnost za svakodnevnu skrb, to su svakodnevne potrebe ljudi koji zahtijevaju takvu skrb, više od 6 000 ljudi i dovest će više od 2 000 zaposlenih u neugodnu situaciju. Također, ono što su svi naveli, sigurno će njihovim ukidanjem procvjetati ilegalni smještaj. No, ovdje se opet dovodi do klasičnog spuštanja odgovornosti na pojedinačnog subjekta i tu ću vas upozoriti, kolegice i kolege, na kontinuitet ili ono što nalazimo u mnogim zakonima, a naći ćemo i u novom Zakonu o radu, ako dođe u ovom obliku u kojem je sad u nacrtu, pa ću vas upozoriti što će se zapravo desiti. Mi ćemo ukinuti obiteljske domove, mi ćemo znači smanjiti mogućnost znači pružanja, kako se to lijepo kaže, ali tko će te usluge pružati? Pa pružat će ih radnice, pružat će ih žene koje su u novom nacrtu Zakona o radu, kako se to lijepo kaže, dobile mogućnost da rade na pola radnog vremena ili skraćeno vrijeme, a onda pružaju te usluge, je l', odnosno svoje stare članove obitelji ili one koji imaju potrebu za skrbi, opslužuju, znači one će biti te, na radnice će pasti taj teret, a istovremeno taj Zakon o radu povećava mogućnost prekovremenog rada i to bez regulacije plaćanja prekovremenog rada, omogućava da se radi više, znači ne manje nego više i da se istovremeno znači skrbi o starijima i nemoćnima. Na kraju znači imamo obiteljski centar, u novu megainstituciju koju u sebi obuhvaća centre za socijalnu skrb, neće biti preneseni obiteljski centri koji su centri za socijalnu skrb bili priključeni 2014. g., obiteljskim centrima je zadaća provoditi različite aktivnosti usluge usmjerene prema djeci, mladima i obiteljima, novi zakon, naime, iskazuje namjeru socijalno-obiteljskih vlasti da i nakon 7 godina opet izdvoji uz osnivanje obiteljskog centra samostalne ustanove koja će biti centralizirana s podružnicama po županijama na sličan način kao i taj hrvatski zavod. Još ću reći samo da sam uložila 2 amandmana, jedan je znači vezan uz građansku inicijativu "Pomozimo djeci s invaliditetom" koja je upozorila i bilo bi dobro da je sad tu ministar ili netko tko može odgovoriti na to pitanje, ne znam da li je netko prije mene upozorio na njega, dakle da u čl. 58 st. 1 je potrebno brisati riječi "4. Stupanj" Pravo na tuđu pomoć i njegu imaju osobe s 4. Stupnjem invaliditeta koje ujedno imaju pravo na osobnu invalidninu. Moguće postupanje prava, preklapanje ovih prava moglo bi dovesti do ukidanja osobne invalidnine osobama koje su je do sada primale. Znači kako ostvarivanje jednog prava isključuje mogućnost ostvarivanja drugog prava, dolazi do preklapanja i do otvaranja mogućnost diskredicionog odlučivanja. Ministar bi, dakle, ukratko trebao objasniti taj konačni prijedlog zakona oko prava na doplatak za tuđu pomoć i njegu te brisanje sporne odredbe koja se odnosi na 4. skupinu djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Također, su članovi udruge izrazili nezadovoljstvo izostankom 1. skupine osoba s invaliditetom u zakonu te ostankom imovinskog, te izostankom imovinskog i dohodovnog cenzusa za ostvarivanje doplatka za tuđu pomoć i njegu za drugi stupanj. Nezadovoljni su i što nije povećan iznos doplatka za tuđu pomoć i njegu, pogotovo ako će taj iznos primati, kako se čini iz svega navedenog i 4. skupina, osobe sa 100%-tnim invaliditetom i djeca s najtežim oštećenjima zdravlja. Također je nejasno zašto su dijelovi iz prvog prijedloga zakona o djelatnosti psihoterapije promijenjeni u čl. 6 u konačnom prijedlogu zakona o djelatnosti psihoterapije. Naime, u konačnom prijedlogu zakona nalaze se neopravdano ograničenja za uvjete za rad u profesiji, prilikom izrade končanog prijedloga zakona zanemareni su prijedlozi struke čiji su predstavnici najbolje upoznati s trenutnim stanjem, kao i svim specifičnostima djelatnosti psihoterapije i potreba da se proširi znači na druge struke, odnosno na druga područja, pa treba i u ovom slučaju poslušati struku. Ono što je dobro u zakonu, sigurno je povećanje zajamčene minimalne naknade i osnovice za ostvarivanje prava na nju, ali, znači kao i povećanju drugih materijalnih prava te društvene većine, u ovoj zemlji, kao što su recimo, povećanje minimalne plaće kojim se hvali ova Vlada, ako uzmemo u obzir godišnju inflaciju, inflaciju na godišnjoj razini koja je negdje na 3,1%, onda, i to je najviša inflacija od 2013. g. onda zapravo ova povišenja i nisu dovoljna i pitanje je da li mogu uopće, da li se uopće može govoriti o nekom znatnom povećanju, odnosno kao i kod povećanja minimalne plaće, i ovdje bi trebalo napraviti usporednu analizu tih izdavanja i koliko bi zapravo bilo potrebno, znači koliko, koje su potrebe i koliko bi bilo potrebno izdvajati. No, da zaključim, ne bi nama bilo tolko bitno raspravljati o ovom Zakonu o socijalnoj skrbi i pripadnim zakonima da nismo postali socijalni slučaj i ono što smo jučer slušali od premijera Plenkovića, ta bajka se, eto, brzo nekako demaskirala upravo s ovim zakonskim prijedlozima jer oni upućuju da smo mi 8. najgora zemlja u Europi po stopi, po broju ljudi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, da je stopa siromaštva u RH čak 18,3%, a da je osoba u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti preko 23%, to vam je, kolegice i kolege, skoro milijun ljudi, osoba u teškoj materijalnoj deprivaciji je preko 7%, preko 6% ljudi ne može sebi priuštiti adekvatno grijanje u najhladnijim mjesecima i to je u trenutku znači inflacije, u trenutku povišenja cijena energenata, preko 48% si ne mogu priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora izvan mjesta stanovanja, preko 7%, skoro 8% si ne može priuštiti svaki drugi dan obrok mesni ili vegetarijanski ekvivalent, preko 51% si ne može, ne može pomiriti neočekivani financijski izdatak, pazite znači polja ljudi u Hrvatskoj ne može neočekivani izdatak podmiriti. Znači kad vam se perilica rublja pokvari ne mogu kupiti novu, 15,7% kasni s plaćanjem obaveza stambenog kredita, najamnine, računa za režije ili potrošačkog kredita, ukratko, Hrvatska je 3. najsiromašnija zemlja u EU. Umirovljenici su socijalni slučajevi, radnici su u velikoj mjeri socijalni slučajevi. Umirovljenici su socijalni slučajevi jer mirovine stagniraju godinama, neznatno su rasle s posljednjim usklađivanjem 2,46% ali u odnosu na tu inflaciju i poskupljenja cijena osnovnih proizvoda nisu niti osjetili to umirovljenici. Prosječna mirovina u prosincu 2020.g. iznosila je tek 2.566 kuna, voljela bih da jednom eksperimentalno probamo živjet sa 2.566 kuna ovdje zastupnici, vjerujem da ne bi bilo ugodno. Udio mirovine u plaći bio je tada samo 39% dok je neto stopa mirovine u EU, znači to je neki prosjek 52% u Hrvatskoj u tom mračnom socijalizmu bilo i više.

Druga stvar, mi se suočavamo sa radom u siromaštvu. Veliki broj radnika radi puno radno vrijeme, imao posao, ali radi u siromaštvu jer njihove plaće nisu dovoljne za zadovoljavanje osnovnih potreba. Minimalna plaća pokriva samo 25% potreba, temeljnih potreba, znači životnih mjesečnih radnik u njegovoj obitelji. I onda nam tu govore rasle su plaće, one su neznatno rasle u odnosu na EU, one su potpuno nebitno rasle. Znači Hrvatska je u skupini zemalja s najnižom minimalnom plaćom, a ta je plaća skoro najmanje rasla u odnosu na sve druge zemlje.

Izvolite.

Da, živimo u podosta izmišljenoj državi ili barem u čudnoj situaciji u kojoj moram priznati ponekad jest teško odijeliti stvarnost od paralelne stvarnosti, dakle možemo reći sada po ovom novom hitu u hrvatskim kinima da smo stvarno u jednom Matrixu u jednoj čudnoj situaciji u kojoj je ovdje jučer predsjednik Vlade, premijer i njegovi ministri odgovaraju iz jednog kuta, a mi uglavnom oporbene zastupnice i zastupnici postavljamo pitanje iz potpuno drugačijeg kuta. Koje su dvije osnovne razlike, koje su to dvije perspektive koje tako duboko dijele hrvatsko društvo? Eto, ako ćemo govoriti o stavu našeg premijera, onda ćemo uz njegove rečenice, uz njegove tvrdnje staviti brojke i pokušati usporediti odnosno staviti u odnos realnost brojki i realnost imaginacije našega premijera koji kaže, da samo na tren parafraziram jedan njegov odgovor na moje jučerašnje pitanje je da Hrvatska proživljava renesansu. Evo nekoliko brojaka koje stvarno prikazuju da stvarno proživljavamo renesansu, ali u potpuno krivome smjeru od onoga što bi renesansa u svom značenju trebala nuditi. Mi tonemo. Osobe u riziku od siromaštva, osobe kojima nedostaje hrane, životnih prostora, društvenih kontakata ili žive u kućanstvima u kojima gotovo nitko ili apsolutno nitko ne radi. Po posljednjim dostupnim podacima iz 2020.g. tih osoba u Hrvatskoj imamo 23% Ostavit ću vam desetak sekundi da to upijete. U 2020. ponavljam to je godina iz koje imamo potpune i službene podatke, podatke za prošlu godinu ćemo još malo pričekati, stopa rizika od siromaštva prema intenzitetu rada kućanstva najviša je za kućanstva sa vrlo niskim intenzitetom rada i za kućanstva s uzdržavanom djecom, iznosila je 75,5%, upijte, za kućanstva bez uzdržavanja djece 58,1% Za one koji ne znaju vrlo niski intenzitet rada odnosi se na situaciju u kojoj osobe žive u kućanstvima u kojima nitko ne radi ili radi vrlo malo odnosno radno sposobni članovi rade do 20% od ukupnog broja mjeseci u kojima bi se moglo raditi u razdoblju koje je referentno odnosno iz kojeg nam dolaze podaci. Pa dozvolimo onda još jednom jedan niz brojaka, ali zamolio bi momke u saborskoj režiji da ovdje ispod stave jedan titl koji kaže, molimo osobe sa slabim živcima da prebace program dokaze vrlo uznemirujući podaci. 5,7% osoba žive u kućanstvima koji si ne mogu priuštiti adekvatno grijanje, nalazimo se upravo u tom periodu godine, 49,3% osoba živi u kućanstvima koja si ne mogu priuštiti tjedan godišnjeg odmora izvan kuće za sve članove kućanstva, 7,8% dakle gotovo 8% osoba žive u kućanstvima koja si ne mogu priuštiti obrok koji sadržava meso, piletinu, ribu ili kako kaže ovdje istraživanje vegetarijanski ekvivalent istog toga, pazite svaki drugi dan, ne svaki dan. Molio bih zastupnice i zastupnike kojima se ovo čini zabavnim da se vrate u svoj klub zastupnika tamo rastu palme iz zidova i banane pa da ne ometaju dok govorim. 48,9% osoba žive u kućanstvima koja ne mogu podnijeti neočekivani financijski izdatak. 14,2% osoba žive u kućanstvima koja su u posljednjih 12 mjeseci zbog financijskih poteškoća kasnila sa plaćanjem obaveza bilo to stambeni kredit, najamnine, računi, režije ili bilo što drugo. Neću više. Ovo nije izmišljotina. Ovo su podaci Državnog zavoda za statistiku. Da se posvetimo i ovom paketu zakona oko kojega danas ovdje u ovoj objedinjenoj raspravi iako je cijela oporba skrenula pozornost na činjenicu da to nije dobro, ali na kraju smo se ipak nekako složili, pa onda o tome i raspravljamo. Iako je cijeli paket zakona dobro formuliran i prošao je prvo čitanje, podsjećam još jednom na neistinitost poštovanog gospodina ministra Aladrovića koji je rekao da su sve primjedbe uvažene i da su evo ovdje u drugom čitanju. Ako ste prošli, ja sam prošao svih sedam zakonskih promjena. Niti u jednoj nije prihvaćen niti jedan prijedlog oporbenih zastupnika. No, idemo preciznije. Dio Zakona o udomiteljstvu već i prije same primjene dovodi u pitanje postojanje udomiteljstva kao socijalne usluge. Naime, zakonom se propisuje starost udomitelja do 60 godina iako se radni vijek Zakonom o radu povećava na 65 odnosno 67 godina starosti. To nam na žalost otvara jednu pravnu nesigurnost. Velik broj udomitelja tim izmjenama zakona proveo bi pet godina u neizvjesnosti do ostvarivanja prava na mirovinu po bilo kojoj osnovi. Nadalje za udomitelje se novim izmjenama zakona traži minimalno srednjoškolsko obrazovanje što dovodi u pitanje opstanak vrlo velikog broja udomitelja koji se time bave godinama, a nemaju potrebne uvjete obrazovanja, te im centri primjenom zakona neće biti u mogućnosti produljiti licence. Ovdje se radi o vrlo velikom broju udomitelja pretežito odraslih korisnika, međutim odredba se također ne odnosi na udomitelje za djecu. Temeljem ovakve stavke zakona svakako jest porazna činjenica kako se prema tumačenju ove odredbe u buduće očito ne može biti niti roditelj ukoliko nemate minimalno srednjoškolsko obrazovanje. Krajnja nelogičnost obećanje je ministra Aladrovića o povećanju opskrbnina od 1.1. ove godine za korisnike u socijalnoj skrbi koji su smješteni u ustanove i udomiteljske obitelji.

Odlukom ministra da se pojedinim korisnicima socijalne skrbi drastično povise opskrbnine dok oni u udomiteljstvima na prijašnjoj razini ostaju nije ništa drugo nego moramo reći šamar udomiteljskim obiteljima koje su budućnost deinstitucionalizacije starih i nemoćnih kao i djece bez potrebne roditeljske skrbi. U posljednjih nekoliko mjeseci bilježi se pad broja udomitelja, a time naravno i kapaciteta za smještaj potrebitih. Nadležni centri više nemaju kapaciteta niti raspoloživih mjesta za smještaj. Na terenu se pomalo stvara kaos kojeg uzrokuje sustav i najava novih zakonskih izmjena. Umjesto da potičemo udomiteljstvo i povećamo broj udomitelja događa se na žalost upravo suprotno. Obiteljski domovi koji nisu ispunili svoju ulogu i teren su dio sive ekonomije. Također su prekapacitirani, bojimo se da sve izmjene zakona kao i novi Zakon o socijalnoj skrbi zaslužuje hitno donošenje i primjenu kako bi se moglo regulirati daljnje postupanje i provesti reforma socijalne politike. Ukoliko se pod hitno ne korigiraju zakonske odredbe veliki broj udomiteljskih obitelji kreće prema raskidanju licenci i naravno udomiteljskih ugovora čime će se stvoriti kritična masa korisnika bez krova nad glavom. I za kraj još samo da dodam ovog dijela rasprave naravno, više od 8 stotina tisuća umirovljenika u Hrvatskoj koji žive ispod granice siromaštva. Evo sada jedan mali zanatski pogled na jedan od dijelova Zakona o socijalnoj skrbi što je eto i danas ovdje poštovani gospodin ministar najavio i rekao, da će eto od sada korisnici imati pravo na zajamčenu minimalnu naknadu bez obzira imaju li vozilo ili nemaju, odnosno po novom ga mogu imati. Moram priznati da sam se tu našao zatečen, ali moram upozoriti na jednu stvar koja možda nije vidljiva na prvi pogled. Ako žele zajamčenu minimalnu naknadu ti ljudi ne smiju imati vozilo veće vrijednosti od 20 000 kuna. Kratkim, jasnim i brzinskim terenskim istraživanjem na portalima koji se bave prodajom vozila vidio sam da trenutno u Hrvatskoj ne možete za taj novac kupiti auto koji je manje star od gotovo 15 godina. Ovdje su neki zanimljivi podaci iz stanica za tehnički pregled Hrvatske koji kažu da je čak 20% vozila bilo neispravno, da imamo najstariji vozni par iz godine u godinu sve stariji. 79% voznog parka starije nam je od 10 godina. Mislim da se ovdje u principu siguran sam u ovaj dio zakona išlo dobrom voljom da se ljudima ipak omogući da posjeduju vozilo što je potpuno u redu, ali mislim da je ipak trebalo malo obratiti pažnju na činjenicu da se osobe sa ovakvim cenzusom ipak usmjerava prema dostajalim, zastarjelim, a ne dao dragi Bog i po život opasnim vozilima koja nisu opasnost samo za osobe koje njima upravljaju nego naravno i za sve ostale sudionike u prometu bili oni na kotačima ili jednostavno bili oni na bilo koji drugi način sudionici u prometu. Razgovarao sam ovdje sa mnogim dragim ljudima koji su se u proteklih desetak godina dali u sustavu socijalne skrbi i u cijelom ovom socijalnom sustavu. Svi oni znaju isto ono što znamo i svi mi, svatko od nas tko u obitelji ima malo stariju osobu, umirovljenika, umirovljenicu, naše mame, naše tate, naše djedove, naše bake. Čuli smo već informaciju kolike su stvarne mirovine u Hrvatskoj i znamo i sami koliko ljudi u stvari jednoga dana želi poći i kraj svog života nakon isteka radnog vijeka provesti u nekoj ustanovi koja bi se o njima brinula, ali nažalost realnost je vrlo jednostavna, realnost je takva da kreveta nema dovoljan broj tamo gdje su cjenovno pristupni primateljima prosječne hrvatske mirovine. Znamo i sami, nude se mnogobrojni domovi u privatnome vlasništvu gdje cijene jednom, dva, pa i tri do četiri puta premašuju iznose prosječne mjesečne mirovine te su dakle to je potpuno jasno prosječnim umirovljenicima odnosno umirovljenicima koji imaju prosječnu mirovinu u potpunosti. Naravno vidio je problem koji nije mogao promijeniti jer ne možemo povećati mirovine ili barem tvrdimo da ne možemo, naročito sada kada vidimo podatka o broju stanovništva odnosno o popisu stanovništva. Moramo se stvarno i čvrsto upitati što će i kako će izgledati sustav mirovina, a da ne govorimo o sustavu socijalne skrbi za 10 do 20 godina ako se ovi trendovi nastaje. Priznajem, očekuje nas užasavajuće turobna i vrlo, vrlo mračna sudbina. I što onda naravno ljudi rade? Ljudi traže smještaj za svoju baku, za svoga djedicu tamo negdje gdje ga mogu priuštiti gdje će unuk dodati malo, sin će malo, kćer će malo pa ajde smjestit ćemo baku negdje ima neki dom. Nažalost, ove rečenice izgovorili su ljudi koji su svoje starije smjestili u Dom u Andraševcu. Još jednom kažem, u potpunosti poštujem i cijenim dobru volju nadležnih službi koje ponekad i progledaju kroz prste. Gospodin ministar Aladrović spomenuo je ovdje gotovo četverostruko povećanje broja inspekcijskih nadzora u domovima i svim sličnim institucijama što je apsolutno za pozdraviti, to nije nikakav problem, no činjenica jest da je sustav izuzetno klimav, da sustav nije posložen na način da može u potpunosti osigurati primjenu zakona koje ovdje donosimo. A što drage moji poštovane kolegice i kolege što dragi moj ministre vrijedi onda cijeli ovaj HS ako smo svi svjesni da pored ovoga što mi ovdje pričamo postoji jedan paralelni svijet, a taj svijet ustvari postoji čim izađemo iz ove zgrade, svijet u kojem naši stariji moraju ići u institucije, u neke domove u kojima nismo baš niti potpuno sigurni kako će ih hraniti, kakvu će zdravstvenu ili bilo kakvu drugu vrstu skrbi tamo imati. Onda ćemo naravno progledati kroz prste oni u inspekciji, ovi u ministarstvu, mi kao djeca osoba koje tamo ostavljamo i kako bi rekli The life goes on. Nažalost ako će ovako taj život ići dalje sudbina nam je sve samo ne blistava, sudbina nam je mračna, sudbina nam nije u godina i bojim se da sudbina predstavlja jedan film kojeg nitko u ovoj zemlji ne želi gledati, a bojim se da ćemo ga morati. Hvala. Gotovi smo sa klubovima i sada tehnička služba me moli, nas moli za pet minuta pauze kako bi mogli promijeniti uređaj radi streama.